Kolegice i kolege, molim vas da zauzmete svoja mjesta. Sada je na redu kolega Stazić za repliku, izvolite. Hrvatska policija štiti hrvatske granice, to ste rekli. Ali kako ih štiti, premijeru, kako ih štiti? Jučer ste u Strasbourgu doživjeli žestoke kritike zbog toga. Predsjednica grupe Zelenih gđa. Keller vam je rekla, uništava se imovina migranata. Njih se tuče, puca po njima. To nije prihvatljivo ni u jednoj članici EU, ali ni u jednoj državi bilo gdje. Švedska zastupnica gđa. Bjork vam je rekla, citiram, brutalnost kojoj sam bila svjedok, bila je strašna. Dakle, koja sam bila svjedok, ne o kojoj sam čitala u nekim izvještajima. Kojoj sam bila svjedok, bila je strašna. Hrvatska neće ući u Schengen dok se situacija s migrantima ne riješi. Pa dobro, premijeru, pitam vas, kad ćete prestati s tim teroriziranjem tih jadnih ljudi koji su pobjegli od rata u borbi za goli život?

Hvala lijepa poštovani zastupniče Stazić. Vidim da pratite raspravu u EU parlamentu, drago mi je da ste izdvojili baš samo ta dva citata, dvije zastupnice o kojima govorite, to znači da ste sigurno pratili cjelinu, vidjeli opći ton, ozračje i reakcije na predstavljanje prioriteta hrvatskoga predsjedanja, ali ja vam na tome zahvaljujem.

Neće. Hrvatska je obučila 6500 policajaca da čuvaju hrvatsku granicu, vanjsku granicu EU i buduću vanjsku granicu Schengena. U tom procesu poštuje i svoje pravne propise i EU standarde i međunarodne konvencije. Svaka eventualna optužba se istražuje i sankcionira i na taj način ćemo se nastaviti baviti s onim što se zove zaštita naše granice [[Upadica predsjednik: Hvala.]] od nezakonitih migracija. Kolega Vucelić, izvolite.

Sada je na redu kolega Bačić Ante. Izvolite. Hvala predsjedniče HS-a, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. .../nerazumljivo/... evo za zastupnike koji su malo pratili jučerašnju raspravu u EU parlamentu, vidjeli smo da je Hrvatska primila brojne pohvale i pokazalo se da je potpora i želja za uspjehom hrvatskog predsjedanja došlo iz svih političkih opcija, tako da eto, na tome vam izrazito čestitam. Već danas u EU parlamentu potpredsjednica komisije gđa. Šujica predstavila je konferenciju o budućnosti Europe, što konkretno Vlada RH može učiniti kako bi se pripadnost u europskoj obitelji osjetila kod svakog našeg građanina. Konkretnije pitanje, na koji način će građani upravo kroz konferenciju o budućnosti Europe biti sami sukreatori iste? Što se tiče današnje rasprave, dakle EU parlament je jedna od onih institucija koja je prva pripremila svoju poziciju i svoj stav o konferenciji o budućnosti Europe, oni žele da bude uključiva, da u njoj sudjeluju i nacionalni parlamenti, da građani budu što više uključeni, da ona bude i konferencijskog karaktera, ali i digitalnog karaktera, dakle online, i ono što mi želimo kao predsjedavajući i kao Hrvatska da upravo ovakav veliki okvir široke rasprave o politički najbitnijim temama funkcioniranja EU dođe do hrvatskih građana. Hrvatski građani, ni u drugim zemljama nije puno različita situacija, ali kod nas napor mora biti još veći i još uvijek trebaju jako puno informacija da bi u cijelosti bili svjesni onoga što nam članstvo u uniji donosi i mi ćemo kao Vlada i kroz ovakve rasprave, a i kroz brojne aktivnosti po terenu, pa i konferencije u Splitu o predstavljanima prioriteta o sigurnosti jednim od tih [[Upadica predsjednik: Hvala vam.]] primjera, s tim ćemo i nastaviti. Kolega Sladoljev. Poštovani premijeru, dakle u svom izvješću, dakle govorili ste o zelenoj politici EU. Dakle, jučer i danas je izašao podatak da je Zagreb jedan od najzagađenijih gradova EU. Vi vjerojatno znate da postoji fond EU u kojem se može povući sredstva za rješavanje prometne infrastrukture u urbanim sredinama i da vaš koalicijski partner Milan Bandić do obnove rotora nije povukao jedan euro iz tog fonda, a upravo na taj način se na neki, rješava prometna infrastruktura u gradu Zagrebu i posljedica ovog zagađenja grada Zagreba u kojoj imamo, gdje se građane upozorava praktički da ne izlaze na ulice, pogotovo u Novom Zagrebu je upravo loša politika dakle, tih fondova koje gradonačelnik Bandić nije povlačio.

Angažman hrvatske Vlade, naročito naše Vlade, pa ako želite, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da pomogne upravo razvoju infrastrukture grada Zagreba je projekt rotora. Zagrebački rotor je oko 330 milijuna vrijedan projekt, 282 dolaze iz EU proračuna, ostatak daje hrvatska Vlada, jedan mali doprinos je ostao na razini grada Zagreba. Toliko o doprinosu Vlade, ako hoćete i HDZ-a gradu Zagrebu i njenoj prometnoj infrastrukturi. Mi ćemo i dalje u partnerstvo sa svim jedinicama lokalne i područne samouprave pomagati, podržavati i pratiti realizaciju projekata koji jačaju infrastrukturu. Sve što možemo poboljšati u Zagrebu, a iskoristiti europska sredstva ćemo učiniti. U krajnjoj liniji imate projekte i tramvaja i autobusa koji su također iz tih konkretnih financijskih sredstava. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi predsjedniče Vlade dobro je da se spominju klimatske promjene. Dakle, klimatske promjene, klimatska kriza je sigurno test zrelosti naše civilizacije. Dobro je da to spominjete, ali dobro je da i znamo gdje se Hrvatska nalazi. Dakle, 2013. godine je EU donijela strategiju i u tom trenutku 15 članica je imalo usvojeno nacionalne strategije. U ovom trenutku je Hrvatska u društvu Bugarske i Latvije koji ih nemaju. 2017. godine imali smo strategiju u javnoj raspravi da bi ona bila povučena iz javne rasprave. Ponovo imamo strategiju o prilagodbi klimatskim promjenama, o tom govorim u javnoj raspravi 2019. godini je bila s obvezom da se u 2019. godini donese, nije donešena. Pri tom je financirana iz prijelaznog instrumenta EU za Hrvatsku u iznosu od 770.000 EUR-a [[Upadica: Hvala.]] o klimatskim promjenama možemo govoriti tek nakon što će biti donešena strategija [[Upadica: Hvala vam.]] gdje se to, gdje je zapelo. Zastupnice Mrak Taritaš vi kao što znate mi smo ove godine usvojili Strategiju energetskog razvoja Hrvatske, možda ste to primijetili. Također pratite javnu raspravu, znat ćete isto tako da je Hrvatska iznad prosjeka i zacrtanih ciljeva EU. Hrvatska ima već sada 28% obnovljivih izvora energije. To je vrlo važno da znate. Ministarstvo zaštite okoliša nije jedino koje se bavi klimatskim planom odnosno zelenim, zelenim planom komisije Ursule von der Leyen, dapače imamo cijelu radnu skupinu u kojoj su svi resori jer taj plan u svojoj srži nije samo pitanje zaštite okoliša, nije samo pitanje energetike.

Poštovani predsjedniče Vlade, Hrvatska predsjeda Vijećem EU. Samim time pažnja međunarodne javnosti kao i hrvatske javnosti je puno snažnija i puno više se gleda svaki potez hrvatskih vlasti. Europa je izgrađena slobodna, demokratska Europa nakon pobjede nad fašizmom koji je učinio mnoge zločine nad čovjekom posebice u koncentracijskim logorima. Jedina država EU koja nije potvrdila svoje sudjelovanje, a posebice ne na razini šefova država ili vlada je Hrvatska. Pa vas ja pitam zašto? Zašto Hrvatska nije potvrdila sudjelovanje na ovako važnom događaju?

I to znamo već tjednima. Ne znam, ne znam odakle taj podatak. Molim? … [[Upadica: Ne razumije se.]] Dobro, to je vjerojatno neko tehničko pitanje koje ja ne znam, ali o ovome znam od kad smo dobili poziv. Dobro, evo je li sada razjašnjeno, je li u redu sve?

Poštovani predsjedniče Hrvatske vlade, dakle u programu hrvatskog predsjedanja Vijećem EU posebno se naglašavaju odnosi sa Švicarskom Konfederacijom. Dakle, kroz te odnose kaže se da će Hrvatska posebno paziti na to i raditi na pronalaženju rješenja vezanih za potpisivanje sporazuma institucijskog okvira između EU i Švicarske Konfederacije. S obzirom da u Švicarskoj živi oko 70.000 naših sugrađana volio bih ako možete reći zapravo što će biti u tom sporazumu o institucijskom okviru između Švicarske Konfederacije i EU. Hvala vam lijepa zastupniče Babić, ja sam se u toku 2019. godine 2 puta našao sa Ueli Maurerom koji je bio u Hrvatskoj čini mi se prije jedno 2 mjeseca ja mislim zadnje, zadnji put smo se našli u Švicarskoj početkom prošle godine. Tema koja je prijepor i koja je problem je dvojaka. Dakle, pravi sadržajni problem između Švicarske i EU odnosi se na neka pitanja iz financijskoga sektora i tu postoje otvorena pitanja koja su trenutno blokirale pregovore u ovom institucijskom sporazumu. Ono na što vi aludirate je status hrvatskih državljana i sloboda kretanja o čemu smo nekoliko puta razgovarali. U tom smjeru ćemo nastojati i kao predsjedajuća da napravimo jedan korak dalje u odnosima sa Švicarskom cijele EU pa onda imajući u vidu i ovaj aspekt na koji mislite budući da gore živi jako puno naših sugrađana. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade pretpostavljam da vrlo mali broj zastupnika, hrvatska javnost sigurno nije upoznata s objavom da je Kalifornijsko sveučilište Berkeley između dva kruga izbora objavilo vijest da je Hrvatska uvrštena među 11 najtolerantnijih država svijeta, između Njemačke, Austrije, Irske, Norveške itd. U isto vrijeme kada jedan opskurni britanski tjednik objavi da je Hrvatska najkorumpiranija država Istočne Europe to postaje mantra u hrvatskoj javnosti. Kada se na marginama europskih tijela spomene poput pikantarije vijest da u Hrvatskoj raste korupcija to postaje mantra koju i SDP-ovi, kao što ste vidjeli jutros tijekom aktualnog prijepodneva zastupnici dižu na razinu odluke upozorenja Europske komisije Hrvatskoj.

Poštovani zastupniče Bačić, to vi mene kao da pitate čija je politika zaista normalna u ovoj zemlji. U biti pitanje između percepcije i činjenica, istine i spina, dojma i onoga što se stvarno radi no jednostavno situacija je takva, sve kolegice i kolege, a i neki akteri na međunarodnoj sceni koriste i najmanji element ne bi li i Hrvatskoj, Vladi, vladajućoj stranci zalijepile neke etikete. U tom vježbanju stalnim ponavljanjem kao što čujemo danas kada se baš od sva tri sata, evo zastupnik Stazić sjeti samo tog malog detalja da to izvuče kao bitnu poruku u kontekstu cijele rasprave Europskom parlamentu to nešto govori. Ali čuli smo i njegovih izjava zaista interesantnih o nedovršenom poslu na tragu gospodina BEljaka pa onda sve to skupa, ja bih rekao, spada u fazu etiketiranja. Idemo sada kolega Bulj zahtjev za stankom. Kolegice i kolege. Ja bih samo ovdje još jednom upozorio i premijera i sve nas zastupnike i javnost na problem ilegalnih migranata koji ulaze i prelaze granicu nekontrolirano, rade ogromnu štetu na području i Dalmatinske zagore i Like u biti u cijelom području naše granice od tisuću kilometara koji kontrolira i časno radi svoj posao 6.500 policajaca, ali nije dovoljan broj. Premijeru imamo donesen zakon gdje Hrvatska vojska može pomoći policiji i braniti naše granice i dužna je osigurati po Ustavu. Vi ste dužni osigurati sigurnost našim građanima i sigurnost našoj imovini. Nažalost, ovaj Hrvatski sabor nije imao priliku raspraviti o Marakeškom kompaktu jer ne samo da je premijer Plenković gospodo iz HDZ-a i vi iz SDP-a ne samo da je on bi za Marakeški kompakt i vi, i vi ste bili jel niste bili za to da se raspravi u Parlamentu o Marakeškom kompaktu. Budenstag njemački je raspravljao.

Ni Davor Ivo Stier, ni Milošević nitko od vas nije bio za to da se raspravi ovdje naš Sabor, Parlament Marakeški kompakt. Granice su nesigurne, ljudi ne osjećaju sigurnost. U Vrgorcu sam svjedok kako je čovjeku ukradeno auto iz garaže kraj kuće u dva sata poslije noći. Tko će mu platiti štetu? Ljudi su u strahu. Premijeru vi ste dužni i obavezni poštivati Ustav RH i štiti sigurnost naših građana.

Kolegice i kolege, stanka je istekla, ja vas molim da zauzmete svoja mjesta. Prvi bi u ime Kluba zastupnika trebao govoriti poštovani zastupnik Joško Klisović, ne vidim ga ovdje. Kolega Klisović izvolite, dakle u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani zastupnik Joško Klisović.

Hvala lijepo potpredsjedniče Sabora. Želio sam pozdraviti predsjednika Vlade, ali nadam se da uskoro stiže jel ono što kažem volio bih da on čuje. Dok on ulazi samo da iskažem još jedanput nezadovoljstvo mog kluba, a vjerujem i ostalih zastupnika što smo materijale za ovu točku dnevnog reda dobili tek ujutro, tako dok ih mi pročitamo nemamo više vremena da se unutar kluba malo oko toga konzultiramo i mislim da tu praksu treba konačno prekinuti, da materijale za ovu važnu točku dnevnog reda dobijemo ipak na vrijeme. Danas je 15. siječanj, dakle dan kada je EU priznala Hrvatsku i stvarno se treba još jedanput prisjetiti upravo koliko je važno bilo to priznanje da udahne život novonastaloj državi. I u tom smislu mislim da i u Saboru treba to još jedanput spomenuti. Unutar EU danas postoje narodi koji se bore također za svoju državu iako žive u višenacionalnim državama, iako sami prihvaćaju EU kao projekt koji je također višenacionalan i multikulturalan, što samo potvrđuje koliko je europski projekt ustvari kvalitativno napravljen i kako ustvari odgovara potrebama razvoja naroda koji žive na teritoriju EU. Poštovani predsjedniče Vlade jučer ste predstavili prioritete hrvatskog predsjedanja u Strasbourgu. Moram priznati da mi je vrlo drago bilo čuti onu vašu rečenicu kada ste kazali da Hrvatska nije odabrala bodljikavu žicu u kontekstu migrantske krize. Time naravno jasno ste dali naznačiti da nastavljate kontinuitet migrantske politike MIlanovićeve vlade odnosno bivšeg premijer Zorana Milanovića novoizabranog predsjednika. No moram primijetiti da nismo imali posebnu točku dnevnog reda u ovoj sabornici posvećenu prioritetima hrvatskog predsjedanja. Nju smo nekako uvijek provukli kroz razne točke tako da Europski parlament je dobio puni uvid dok hrvatski Parlament to nije imao priliku. Mislim da to nije dobro. Doduše ministar vanjskih poslova jučer je bio u Odboru za europske poslove i prezentirao prioritete i program Vlade u tom kontekstu, ali puno prekasno. Mislim da se saborski zastupnici su trebali uključiti ne samo kao slušači onog što je Vlada pripremila nego aktivno u definiranje hrvatskih prioriteta za predsjedanje. Osim toga, danas nam predstavljati prioritete je besmisleno, posebice što su oni već bili prezentirani u Sveučilišnoj nacionalnoj biblioteci i što su upravo ovi saborski zastupnici u bilateralnim razgovorima sa delegacijama drugih država također predstavljali te prioritete. Prema tome, danas o njima govoriti je pre, pre kasno. U kontekstu predsjedanja Vijećem EU važne su nam europske vrijednosti i o njima ne možemo samo pričati u Europi i da ostane na razini riječi, moramo ih živjeti u svom svakodnevnom političkom i građanskom životu ovdje u Hrvatskoj. U tom kontekstu ja bih želio spomenuti odnosno podsjetiti na određene pozicije SDP-a, relevantne za ove aktualne događaje koje smo imali ovih dana u medijskom prostoru, a o kojima i sam predsjednik Vlade danas vrlo jasno, odlučno obrazlagao u razgovoru sa gospodinom Beljakom. Dakle, što se tiče egzekucija koje su se događale u bivšoj državi, a u kontekstu današnje Europe i pozicija SDP-a, ja ću sada pročitati dvije, tri rečenice relevantne iz Povijesne deklaracije SDP-a, to je dokument službeni SDP-a, to je pozicija SDP-a o ovom pitanju da nam neko ne bi nešto drugo stavljao u usta. Svatko tko nastupa izvan okvira ovog što ću ja pročitat ne prenosi poziciju SDP-a, a od svih naših partnera također tražimo da se s time suglase jel u suprotnom vrlo teško možemo nastaviti dalje. Dakle, iz Deklaracije iz 1990. SDP-a koja je još uvijek na snazi i nikad nije stavljena van snage i neće biti stavljena van snage. Političkog voluntarizma i primjere nekontroliranog nasilja bilo je u ratnom i poratnom razdoblju“, misli se na II. svjetski rat „ali i kasnije kada su se političke prilike stabilizirale te se način vladanja ničim nije mogao opravdati. Tome pripadaju nelegalne egzekucije i gruba represija prema u ratu pobijeđenim vojnim i političkim protivnicima. Jednostran, negativan odnos prema hrvatskoj migraciji, grubi obračuni, ekskomunikacije, progoni i zatvaranje ljudi drukčijih političkih uvjerenja, posebno onih koji su izrazitije zastupali nacionalno stajalište, suđenja za verbalne delikte i za političko djelovanje koje se inače u demokratskim društvima ne inkriminira.“ SDP se odlučno i jasno distancira od takve političke prakse jer je smatra nespojivim sa svojim temeljnim opredjeljenjima za političku demokraciju i gospodarstvo, tržišno gospodarstvo. SDP smatra svojom moralnom i političkom dužnošću da se javno ispriča svim onima na koje je iz političkih razloga nanesena nepravda, učinjena šteta ili povrijeđeno dostojanstvo djelovanjem organa vlasti u ... [[Govornik se ne razumije.]] razdoblju. Mi znamo da veći dio pripadnika Saveza komunista je završio u HDZ-u a manji u SDP-u ali eto, SDP je napravio taj korak. Svi smo kako također znamo glasali na referendumu za nezavisnu, dakle 93% naših građana među kojima i SDP-ovci a mlađe generacije su uopće i nisu bile članove one partije a danas su članovi i SDP-a. Dalje. SDP će se zalagati da se u javnosti poštuju sve ono što je pozitivno u našem političkom nasljeđu kao i za prosudbu pojedinih događaja i ličnosti u povijesnom kontekstu. Molim lijepo, ovo je pozicija SDP-a i kad netko govori o mlakoj reakciji SDP-a na egzekuciji u bivšoj državi, onda molim da se drži upravo ovoga što sam sada pročitao. Jer ono za što se mi zalažemo je naravno, jedinstvo, jedinstvo hrvatskih građana koje smatramo da ishodovano u Domovinskom ratu. Dovodit ga u pitanje stvarno nije korektno a u Hrvatsku su u tom ratu sa jednakom ljubavlju i jednakom srčanošću branili i desni i lijevi, bilo kao liječnici, bilo kao ljudi s puškom u rovu i nemojmo molim vas te stvari dovoditi u pitanje i to je jedno od najvažnijih ostavština, političkih ostavština prvog hrvatskog Predsjednika dr. Franje Tuđmana i zato mu držimo to jedinstvo i taj balans koji je on ostvario svojim postupcima kao zalog bolje budućnosti ove zemlje. Dakle još jedanput, sve što se iz SDP-a govori o tim pitanja, mora biti utemeljeno na ovom što sam ja trenutno govorio. I mislim da je ova pozicija upravo u kontekstu sa europskim vrijednostima. A sada bi volio g. predsjednika Vlade upitati da na odgovori isto u kontekstu europskih vrijednosti, da nam prokomentira dakle izjave visokih HDZ-ovih dužnosnika koje su dane tijekom predsjedničke kampanje koja je bila naravno svega i svačega, mnoge stvari ću zaboraviti, dio su kampanje, ali neke su izjave posebno ozbiljne i mislim da treba jasno reći, jednako kako ste danas razgovarali sa g. Beljakom, da li HDZ politički stoji iza takvih izjava ili to nisu izjave, ili te izjave nisu dio HDZ-ove politike. Jedna izjava predsjednika splitskog HDZ-a, g. Škorića, našeg kolege iz saborskih klupa a to je da Hrvati i samo Hrvati glasaju za HDZ-ovu kandidatkinju na predsjedničkim izborima iz čega slijedi da oni koji ne glasaju, nisu Hrvati. Ili izjavu zamjenika predsjednika HDZ-a, g. Milijana Brkića, također saborskog zastupnika i potpredsjednika Sabora koji je ljude u Hrvatskoj podijelio na Jude i one koji to nisu. Valjda pravovjerne. Pa oni koji su glasali za gđu. Kolindu Grabar Kitarović, kandidatkinju HDZ-a su pravovjerni valjda, a ostali su Jude. Dakle manje od milijun ljudi je pravovjerno a svi ostali su Jude. Da li je to politika HDZ-a jer vidio sam da ste vrlo brzo reagirali na g. Beljaka ali nisam vidio da ste reagirali na ove dvije izjave. I želimo znati da li su oni te izjave na liniji aktualne politike HDZ-a. Također g. predsjedniče Vlade, u ovom kontekstu treba isto voditi na umu kada se dižu spomenici ovoj zemlji i šaljete ministre da obilježe tu svečanost, ljudima koji su članicama EU-a osuđeni na dugotrajne zatvorske kazne zbog ubojstva. Da, ti ljudi su se pridružili obrani Hrvatske u Domovinskom ratu, to nitko ne spori, a u isto vrijeme imaju presude u članicama EU-a za ubojstva. Što se tiče da se vratimo na sam program prioriteta. Vladavina prava odnosno unutarnja sigurnosti rekli ste da je jedan od prioriteta. Vidimo koja je situacija danas u Hrvatskoj, vi ih nazivate incidentima, dakle situaciju u Splitu gdje je jedna individua uzela pravdu u svoje ruke i počinila zločin. Možemo govoriti o incidentima kao i o incidentu da se kad se navija za „krivi klub“, da se dobije batina ali ja ne želim govoriti o incidentima nego o reakciji hrvatske javnosti. Ako se 15 000 ljudi u Splitu mobilizira da protestira onda oni ne protestiraju zbog ubojstva, oni protestiraju zbog nedovoljno kvalitetnog funkcioniranja hrvatskih institucija. Ako se 30 ili 40 000 ljudi u Zagrebu okupi zbog nasilja nad ženama u obitelji, onda oni ne protestiraju protiv ničeg nego protiv nedovoljnog kvalitetnog rada institucija hrvatske države na sprječavanju takve prakse i zahtijevaju jači angažman i kvalitetniji angažman. Ako se ljudi, 50 000 njih okupi zbog obrazovne reforme na Trgu bana Jelačića, onda oni protestiraju zbog toga što sustav obrazovanja ne funkcionira i žele da profunkcionira. Dakle nama sustavi u državi ne funkcioniraju na onoj razini kvalitete koju ovi građani zahtijevaju i zato incidenti su samo indikacija da stvari ne štimaju ali sustavi ne funkcioniraju i kao predsjednik Vlade, mislim da se time morate posebno pozabaviti. Što se tiče hrvatskog angažmana u svojstvu predsjedavajućeg Vijeća EU-a. Jedan od ciljeva je i utjecajna Europa, što je jako dobro. Volio bi znati s obzirom da na europskim granicama je poprilično velike su nestabilnosti, od Libije, Ukrajine, gdje stvari nisu riješene, pa do Irana i ove krize koju trenutno imamo, a europsku poziciju i neku lidersku ulogu još uvijek ne vidimo. Na koji način mi mislimo materijalizirati taj naš cilj da Europa bude utjecajnija tijekom našeg predsjedanja, posebice imajući u vidu da Vijećem ministara u formatu vanjskih poslova ne predsjeda naš ministar nego visoki povjerenik za vanjsku politiku, a Europsko Vijeće vodi njegov predsjednik g. Charles Michele, na koji način mislite stvarno materijalizirati upravo taj prioritet, kojim mehanizmima Europu učiniti utjecajnijim u nizu političkih kriza koji nas okružuju, koji nikom nisu dragi? Što se tiče zapadnog Balkana, mislim da je tu potpuno priča jasna i da postoji suglasje i oporbe i vladajuće koalicije oko toga da se Sjevernoj Makedoniji i Albaniji treba što prije omogućit početak pregovora.

Slijedeći Klub zastupnika je onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Domagoj Ivan Milošević, izvolite.

Hvala potpredsjedniče HS, predsjedniče Vlade sa suradnicima, sve vas pozdravljam i mislim da u današnjem danu kad obilježavamo 28. obljetnicu međunarodnog priznanja ipak ima snažna simbolika da eto raspravljamo o izvješću s europskih Vijeća i to u trenutku kad je RH preuzela predsjedavanje Vijećem EU i bez obzira i u ovoj sabornici ili u javnosti tko je za ili protiv EU ili drugačiju EU mislim da svi zajedno možemo na to biti ponosni. Dopustite mi na početku ovog izlaganja prije svega ukratko ukazati na važnost parlamentarne dimenzije jer postoji parlamentarna dimenzija hrvatskog predsjedavanja Vijećem EU. Kao predsjednik Odbora za europske poslove već u ovu nedjelju, dakle 19. i u ponedjeljak 20. siječnja bit ću domaćin sastanka predsjednika tzv. Kozaka, to je konferencija Odbora za poslove Unije parlamenata EU. Sastanak predsjednika Kozaka bit će prvi od 5 sastanaka odnosno 5 konferencija koji će se održati u okviru parlamentarne dimenzije našeg predsjedavanja. Parlamentarna dimenzija bit će zaključena 63. plenarnim sastankom Kozaka 24. do 26. svibnja ove godine u Zagrebu. Uz ta 2 sastanka Kozaka, HS će odnosno naši matični odbori biti domaćini još 3 događanja. Prvo, 18. i 19. veljače 2020. u Briselu, Međuparlamentarna konferencija o stabilnosti i gospodarskoj koordinaciji upravljanja u EU, nakon toga 2. do 4. ožujka Međuparlamentarna konferencija o zajedničkoj vanjskoj i sigurnosnoj politici i zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici u Zagrebu i peti sastanak ove naše parlamentarne dimenzije će bit također u Zagrebu 22. i 23. ožujka, sastanak zajedničke skupine za parlamentarni nadzor Agencije EU za suradnju tijela za provedbu zakona tzv., to ste čuli svi, Europol. HS će odabirom tema i govornika na sastancima i konferencijama čiji smo domaćin doprinjeti naravno ostvarivanju naših ciljeva hrvatskog predsjedavanja. Na sastanku predsjednika Kozaka u ponedjeljak 20. siječnja predsjednik Vlade osobno će predstavit prioritete hrvatskog predsjedavanja Vijećem EU i ja mu se na tome zahvaljujem. Na drugoj sjednici sastanka predsjednika Kozaka, EU, Nacionalni parlamenti i Kozak, ugostit ćemo potpredsjednicu komisije gđu. Šuicu koja će govoriti o konferenciji o budućnosti EU, te prvu potpredsjednicu Europskog parlamenta gđu. Mairead McGuinnes. Na posljednjem našem sastanku ovakvog formata, dakle Kozak u Helsinkiju iskazan je veliki interes svih nas, dakle predstavnika iz nacionalnih parlamenata za sudjelovanje u toj konferenciji o budućnosti EU, dakle i pojedinih i cijelih nacionalnih parlamenata odnosno odbora za Europu. Plenarni sastanak Kozaka u svibnju bit će otvoren raspravama o provedbi prioriteta hrvatskog predsjedavanja, ali s naglaskom na rezultate samita EU i država zapadnog Balkana koji će se održati početkom svibnja u Zagrebu. Uz to bit će još 4 teme, prva tema će bit preobrazba tržišta rada, Singl Leiber Market, upravljanje demografskim neravnotežama i mobilnost radne snage unutar EU. Tu mi dozvolite jednu malu digresiju, dakle desetljećima nastaje i razvija se tzv. jedinstveno tržište i naravno da je bilo za očekivat da kako se razvija jedinstveno tržište, jedinstveno tržište kapitala, da će u nekom trenutku oni puno konkurentniji, brži i bogatiji privlačit sve više ljudi, posebno s periferije EU. Na to, bez obzira na probleme koji postoje u nekim dijelovima, a to nije samo isključivo istok Europe ili mi, dakle sličnih problema imaju i puno bogatije države poput Italije, dakle takvi problemi u smislu odljeva stanovništva, posebno onog mladog, obrazovanog i ambicioznog dijela stanovništva, mislimo da je problem cijele EU, posebno danas u kontekstu kad se razgovara o višegodišnjem financijskom okviru, dakle mislim da raspravljat o tome da treba smanjit kohezijska sredstva za manje razvijene u isto vrijeme kad odvlačiš, mislim konkurentnost nacionalnog gospodarstva, time ja ne optužujem Nijemce, ali to je činjenica, odvlačiš mlade i ambiciozne ljude iz mnogih država članica EU, to jest ako smo Unija radimo zajednički, onda to jest i mora bit problem svih država članica i same EU, kao što je to i pitanje u krajnjoj liniji pitanje politike azila, dakle u vrijeme kad jedni sele u neke druge države, a ovaj azilante uz puno poštovanje njima slat, dakle nekakvim birokratskim birokratskim formulama u države koje gube mlade i ambiciozne stanovnike jest političko pitanje i treba ga rješavat raspravom, a ne na tehničkoj razini. Treća tema na sastanku COSAC-a u svibnju bit će distributivni učinci proračuna EU, nakon toga je Europski integrirani komorski pristup te prava i obveze u digitalnom prostoru, kako pomiriti privatnost i odgovornost u virtualnom svijetu. Odabirom ovih tema za sastanak COSAC-a željeli smo obuhvatiti naravno pitanja i sva četiri krovna prioriteta hrvatskog predsjedavanja. Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i Utjecajna Europa. S obzirom na pregled izvješća sa stanka Europskog vijeća u prošloj godini jasno je zašto je hrvatsko predsjedavanje odabralo svoje prioritete te nastavljamo i kroz ovu parlamentarnu dimenziju odgovarati na aktualne europske izazove. Teme koje su dominirale na posljednjem sastanku Europskog vijeća održanog u prosincu prošle godine dominirat će naravno i našim predsjedavanjem u narednih šest mjeseci i ja ću nastojati relativno kratko proć kroz nekoliko ključnih tema. Već je bilo dovoljno danas govora o klimatskim promjenama, ali dozvolite par rečenica. Dakle, Europska komisija objavila je u prosincu Europski zeleni plan, komunikaciju kojom se pred EU postavlja vrlo ambiciozan cilj postizanja klimatske neutralnost EU do 2050. godine. Komisija ovim planom želi odgovoriti na izazove koji proizlaze iz realnosti klimatskih promjena, a istovremeno imajući na umu novu Strategiju gospodarskog rasta. Ipak, čini se da je ključni pojam u Europskom zelenom planu tranzicija, u smislu tranzicije prema obnovljivim izvorima energije i klimatskoj neutralnosti. Iz dosadašnjih rasprava jasno je da postoji svijest o različitoj spremnosti država članica na takvu tranziciju. Podržavamo ostvarivanje klimatske neutralnosti do 2050., međutim naglašavam kako postizanje tog cilja ne smije dodatno produbiti razlike u razvijenosti među državama članicama niti povećati razlike u kvaliteti života i standardu njezinih građana. Posebno naglašavam ponovno iz perspektive odlaska mladih ljudi i ne samo mladih, odlaze ljudi u 40-ima, 50-ima i nisu to više ni tako mladi ljudi u druge države članice. Drugo je višegodišnji financijski okvir. Kao što smo očekivali donošenje je novog višegodišnjeg financijskog okvira preneseno je u hrvatsko predsjedavanje nakon što finsko predsjedavanje nije uspjelo postići kompromis s ciljem pomirbe financiranja tradicionalnih politika, prvenstveno kohezijske politike, zajedničke poljoprivredne politike te novih izazova pred EU kao što su migracije, klimatske promjene i energetska tranzicija. U raspravi o financiranju tradicionalnih politika Hrvatska se svrstava u zemlje prijatelja kohezije za razliku od Finske koja je prijateljica boljeg trošenja što god to značilo, dakle Finska je neto uplatiteljica. To se opredjeljenje jasno razaznaje u finskom prijedlogu višegodišnjeg financijskog okvira s predloženim rezovima u dijelu kohezijske politike, ali u upravljanju granicama i europskoj obrani. S hrvatskim predsjedanjem portfelj višegodišnjeg financijskog okvira vratio se prijateljici kohezije, dakle nama, međutim htjeli bismo otvoriti raspravu o kohezijskoj politici iz perspektive koristi te politike za države i neto uplatiteljice. Ne treba poznavati puno ekonomije pa da vam bude jasno da i oni koji su neto uplatitelji i najbogatije i najkonkurentnije države EU imaju izravne i neizravne koristi od tih kohezijskih sredstava. Bilo bi vrlo zanimljivo, a vratit ću se još jedanput kasnije na to s obzirom da je pokrenuta inicijativa upravo iz našeg Odbora za europske poslove i tražili smo od EUROSTAT-a barem projekcije utjecaja kohezijskih sredstava na sve države članice, dakle i neto uplatiteljice također. I na kraju treća tema EU u odnosu sa Afrikom, Sjeverna Makedonija, Albanija dakle pitanje proširenja. Najkraće moguće, što se tiče Afrike inače mislim da sam pročitao da se predviđa rast sredstava iz EU iz proračuna za Afriku, uz to što to mislim da to već sam tu govorio u sabornici da to nije pravi put jer ako hoćeš nekom pomoć onda ga naučiti ribu lovit, a nemoj mu ribu slati uz to što se pola te ribe vrati onda negdje drugdje kada govorimo o Africi. Međutim, ono što jest sigurno, a to je da pitanje Afrike i sljedeće desetljeće će biti putanje EU, pitanje političke i gospodarske tranzicije dobrog dijela Afričkog kontinenta imat će izravnog utjecaja na pitanje migracija s obzirom na procjene međunarodne o tome da će u sljedećih nekoliko desetljeća samo Nigerija recimo imati više stanovnika od EU ili da će novih milijardu stanovnika živjeti na prostoru Afričkog kontinenta uz klimatske promjene nije teško pretpostaviti kuda će ti svi stanovnici nastojati migrirat. Međutim, kao što rekoh uz dužno poštovanje Africi ako EU želi ozbiljno globalno raspravljati o Africi onda prije svega treba riješiti pitanja u svom dvorištu, a to dvorište se zove Zapadni Balkan odnosno države koje danas postoje na tom prostoru, njihove tranzicije i političke i ekonomske. U tom smislu ostaje razočaranje što i dalje nismo otvorili pregovore sa Sjevernom Makedonijom i sa Albanijom. Znamo kako je do toga došlo, međutim treba reći jednu stvar, a to je da već danas bi se mogle naslutiti određene političke posljedice toga što EU nije bila u stanju donijeti tu odluku. U isto to vrijeme, dakle bez obzira što te države neke od njih nisu niti počele pregovore sa EU bilježe nevjerojatan broj odlazaka mladih ljudi iz tih država. Dakle iz razgovora izravno osobno sa premijerom Zaevom rečeno nam je kada smo bili u posjeti u Skopju da je otprilike četvrtina stanovnika Makedonije napustila proteklih 10,15,20 godina tu državu, četvrtina. Dakle to da vam ode četvrtina stanovnika, mislim da ne trebam nikom objašnjavat koji to ima utjecaj ne samo na gospodarstvo i na društvo nego posljedično i na političke odnose u tim zemljama. Dakle ono što je jedini sigurno, mislim da ćemo što se tiče upravo politike proširenja i odnosa prema tim državama bez obzira što s nekim od tih država imamo puno bolje, s nekima ne tako dobre odnose, mislim da i jest naš nacionalni interes da poštujući sva pravila i poštujući sva ona očekivanja koje su uključene u te pregovore da te sve države imaju ne samo jasnu perspektivu i članstva, nego da zapravo na tom putu budu što brže jer ako nastavi se u ovom smjeru kako to gledamo zadnjih 10-tak godina još 10-tak, 15 godina onda taj prostor će trajno bojim se izgledati sasvim, sasvim drugačije, a to onda ima utjecaj i na Hrvatsku i to izravni. Evo, pozdravljam u svakom slučaju ustrajanje Hrvatske vlade da i u ovom našem predsjedavanju to pitanje proširenja bude visoko, visoko na listi. I na kraju dozvolite samo još rečenicu dvije o Brexitu. Dakle, evidentno je sada za vrijeme hrvatskog predsjedavanja, Brexit će konačno završiti, dakle postupak je došao do kraja. S 31. siječnja započinje prijelazno razdoblje u kojem EU i komisija, EU i Ujedinjeno Kraljevstvo trebaju postići sporazum o budućim odnosima, taj sporazum nije nužno da će biti lakše postići nego što je bilo i evo nekoliko godina potrebno da se postigne i ovaj sporazum, međutim vjerujem da je svima i jednoj i drugoj strani interes da taj sporazum se čim prije postigne i da nemamo daljnje ekonomske i neke druge efekte jer htjeli ili ne ekonomija funkcionira po principu spojenih posuda prema tome i kad vam se čini da nešto tamo daleko od vas neće ima utjecaja na vas itekako, itekako u 21. stoljeću sve je povezano i sve ima utjecaja.

Evo, kolegice i kolege Klub HDZ-a će naravno podržati ovo izvješće predsjednika Vlade. Slijedeći klub zastupnika biti će onaj Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, a govorit će poštovani zastupnik Hrvoje Zekanović. Poštovani predsjedniče Vlade odmah na početku bi rekao jednu činjenicu koju danas nitko nije izgovorio, a to je 26. srpnja 2016. godine vlada Tihomira Oreškovića se izborila da Hrvatska predsjeda Vijećem EU i Hrvatska to nije nikako mogla izbjeći. I to je jako bitno naglasiti. Dakle, to su činjenice da je ova funkcija odnosno mogućnost predsjedanja EU izborena prije evo 3,5 godine u vrijeme vlade Tihomira Oreškovića, a u to vrijeme je u HDZ-u bio vaš prethodnik, znači predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Eto tek toliko da se zna. Dalje, također da i, evo i ministar, evo kolega Kovač napominje bio je ministar kolega Kovač i to je istina. I evo kolega drago mi je da ste i na to podsjetili. Dakle, u okviru predsjedanja bit će posebno zanimljivo pratiti konferenciju budućnosti Europe koju će voditi gospođa Dubravka Šuica. Ona je za one koji ne znaju potpredsjednica Europske komisije za demografiju. Ja se samo nadam da na toj konferenciji gospođa Šuica i ostali sudionici iz Hrvatske neće pokušati kolegama prezentirati uspješne demografske mjere iz Hrvatske jer bi taj dan bio vjerojatno slobodan na konferenciji jer ne postoje uspješne demografske mjere u Hrvatskoj. Evo kolega Milošević prije par minuta je s ove govornice spomenuo da je Makedoniju napustilo 1/

Znači mi smo tek nešto bolji odnosno manje loši nego što je Makedonija koju ste vi istaknuli kao jednu od najlošijih država u svijetu. I rekli ste kasnije da je to uzrokovalo jako velike i gospodarske probleme i Hrvatskoj uzrokuje i uzrokovat će, a to moramo govorit s ove govornice. I taj primjer Makedonije koji ste lijepo istaknuli, trebamo ga spominjati i ovdje jer Hrvatska je u velikim, velikim problemima, velikim demografskim problemima. I moram reći da je malo i smiješno da upravo iz Hrvatske koja je demografski na koljenima jedna od najlošijih zemalja EU, ako ne i najlošija da upravo iz Hrvatske imamo delegiranu predsjednicu odnosno potpredsjednicu Europske komisije upravo za taj resor, demografiju. To je smiješno.

Zašto nije spomenuo? Ja ne znam, trebamo evo ga, možda nam kasnije u obraćanju predsjednik Vlade Andrej Plenković, predsjedniče možda nam kasnije kažete i zašto niste spomenuli, meni bi bilo drago. I onda kad ste prije spomenuli da sam nekoć i hvalio vašu Vladu, jesam hvalio sam jer sam mislio da ćete ove stvari govoriti, pa sam čekao, čekao i nikad to niste spomenuli. Ne spomenuli, nego se niste zauzeli za te stvari, a meni su bitne, meni su bitne i mnogim vašim glasačima su bitne što se je vidjelo i na ovim izborima i prošlim izborima da su im bitne i najbitnije. Ja moram reći predsjedniče Vlade napravili ste neke stvarno lijepe gospodarske mjere i tu vam se ja, nikada vas tu neću kritizirati za gospodarske mjere. Međutim, niste napravili sve što ste trebali i tu ste napravili puno pogrešaka, ali hrvatskim ljudima i glasačima demokršćanskih opcija kako se deklarira i HDZ je bitno još nešto drugo. Ima još neke stvari koje su im bitne, a za koji se vi nažalost predsjedniče Vlade, niste izborili. Ja ću reći još jednu stvar koju ste morali možda istaknuti i sa ove govornice ali nikad niste spomenuli. Znate bolje nego ja, postoje dvije rezolucije Vijeća Europe, jedna je br. 1481 iz 2006. g. glasi odnosno naziv joj je Potreba međunarodne osude zločina totalitarnih komunističkih režima, imamo iz 19. rujna lani, 2019. g., Europski parlament donosi jedan dokument koji naziva Važnost europskog sjećanja za budućnost Europe u kojem je izjednačio i osudio komunističke i nacističke zločine i zločince. Zašto vam to govorim? Jer vi opet promatrate šutke i ne reagirate ni vi ni vaša ministrica kulture koju ste vi delegirali na egzibicije gradonačelnika Obersnela u Rijeci gdje se nastoji opet postaviti velika zvijezda petokraka, simbol zna se kojeg režima i onda vi kao veliki europejac, Europljanin, što god, zanemarujete rezolucije Europskog vijeća, evo ga, predsjednik Vlade napušta Sabor ali dobro, nema veze. Dakle zanemarujete te rezolucije i Nemanja Cvijanović skupa sa Obersnelom može u Rijeci raditi što god želi. A opet vam moram spomenuti ono od maloprije, evo da se ponovi, repetitio est mater studiorum, nek se malo ponavljanje je majka znanja. Dakle spominjali se i kršćanske korijene Europe, onako ponosno. Korijeni možda jesu, lišće nije više kršćansko, lišće je ne znam, neoliberalno ateističko ili kako već, evo ga, kolegica Glasovac se veseli, ja sam žalostan.

Međutim nije biti kršćanin i deklarirati se kao kršćanin tek to izgovoriti i otići na neko misno slavlje, družiti se sa biskupima nego je i boriti se za ono za što jesi. Pa ako si predsjednik Vlade, onda što napraviti? Onda što prije donijeti Zakon o zaštiti života koji je u proceduri, koji sam ja dao u proceduru. I pitanje je bilo jasno upućeno vama, možda odgovorite na koncu. Hoćete li vi ako e već deklarirate, a sami ste to prije pola sata ovdje izgovorili sa ove govornice kao kršćanski demokrat i kao onaj koji se poziva na kršćanske korijene Europe, izlobirati i malo se boriti ili izgovoriti koju rečenicu na temu onih bitnih kršćanskih tema a to je danas zaštita života? I lijepo je što Vijeće biskupskih konferencija EU-a dolazi u Hrvatsku i što ćete vi s njima malo šetati okolo po Zagrebu, to je super, izvrsno ali evo, njih pitajte za mišljenje, siguran sam da neće ni oni biti zadovoljni sa vašim stavom odnosno vi što ste samodeklaratorni a ne pravi demokršćanin, evo ja imam slobodu to i izgovoriti. Dakle, mnogo je problema u našoj državi, nažalost EU-a nije doprinijela rješavanju tih problema, nažalost EU je u velikoj mjeri neke stvari otežala. Otežala je na način da danas imamo slobodan protok radne snage o kome nikad ne govorimo s ove govornice da imamo jednosmjeran odnosno da Hrvati i Hrvatice, mladi i obrazovani odlaze u EU a ne vraćaju se u Hrvatsku. I da Hrvatska nije obeštećena za tu radnu snage. Dakle, te ljude je Hrvatska školovala. Njima je Hrvatska dala diplomu u ruke. To košta milijune i milijarde kuna ili eura. A nitko, ni vi predsjedniče Vlade, niste postavili pitanje u institucijama EU-a, Europskog vijeća, komisije, gdje god, može li se Hrvatsku i države poput Hrvatske obeštetiti zato što daju svoju radnu snagu, znači trenutno besplatno, Njemačkoj i ostalim državama? Dakle, problema je mnogo, ja ne vidim da će predsjedanje Hrvatske Vijećem EU-a te probleme riješiti ali evo nadam se makar da se Hrvatska neće osramotiti. Slijedeći Klub zastupnika je onaj MOST-a nezavisnih lista u ime koje će govoriti poštovani zastupnik Miro Bulj. Uvaženi predstavnici Vlade, u ovom slučaju bez premijera, ali evo, premijer je u početku odmah rekao da je današnji dan značajan za RH pa dobro se i prisjetit tog vremena, 15. siječnja tada sam kao nepuni 19—godišnjak, sjećam se trenutak, kada sam tada kao hrvatski vojnik bio sa svojim kolegama i suborcima koji smo imali osjećaj iz tog vremena i zaista sad kad povučemo paralelu, odande do sada, imali bi o čemu razgovarati, međutim moramo govoriti ovdje o bitnim temama., o bitnim temama za Hrvatsku. Ja znam da premijer gleda široko, njegov aspekt je gledati sa naočalama koje imaju razne boje prema EU, interesima EU-a, međutim, ja mislim da bi hrvatskom premijeru bio ključni interes, trebao biti hrvatskoj Vladi, hrvatski interes. Govoriti o budućnosti EU-a na način gdje se Hrvatska, premijer kad govori o budućnosti gdje je Hrvatska u demografskom rasulu a i pa čak i demokratskom rasulu a kad govorimo o demokraciji, jel imamo baš povjerenicu iz Hrvatske, gđu. Šuicu iz toga resora. Gospođa je za demokratiju i demografiju. Ajmo malo o demokraciji, žao mi je što ovdje nije premijer. Pa mi smo pljunuli udrugama koje su prikupljale pod civilnim udrugama potpise za referendumsku inicijativu za „Narod odlučuje“, za referendum. Znači mi moramo mijenjati najprije sebe, ne može biti autoritarni pa dovest sebe da predstavljamo u Bruxellesu nekakvu demokraciju u RH, a to je ključni problem iseljavanja građana RH, a zašto bi se ja pozvao?

A ja cijelo vrijeme ovdje tvrdim, jel dolazim iz tih područja, da su najveće štetočine u RH upravo funkcioniranje županija na ovaj način. Znači unutar ne mogu se nikako složiti da smo dobili baš tu povjerenicu, a Hrvatska država najmanje radi po pitanju demografije i demokracije, ali to je usko vezano. Evo danas je 15. siječnja, premijer se s pravom sjetio ovoga datuma, ali evo danas je izašlo rješenje, natječaj za ravnateljicu Nacionalnog parka Krka poništila inspekcija, tj. proglasila ga da je protuzakonit, da se nije poštivao Zakon o hrvatskim braniteljima jer je puno bitniji Dujićev kadar i Paukov kadar u Šibensko-kninskoj županiji, gospođa koja ima iskaznicu i HDZ-a i HNS-a nego gospođa Zmijanović koja je hrvatski branitelj ima bolje kvalifikacije. Da li je to poruka 15. siječnja našim građanima? I zbog toga ljudi odlaze iz tih krajeva Dalmatinske zagore, Slavonije, Like jel činjenica ako mi se danas hvalimo sa predsjedanjem EU, a ne rješavamo ove osnovne stvari, imamo povjerenicu s kojom se premijer hvali da je imenovana za demografiju da je to njen resor i demokracija … to u rasulu, pljunuti 400.000 ljudi u lice koji su prikupili potpise. Ni dan danas nismo dobili nevažeće potpise. Nije bitno kako ćemo mi glasati pojedinačno, ali dozvolite ne gušite demokraciju. I to je jedan od velikih uzroka odlaska naših ljudi ako se pozivamo na zapadnu civilizaciju, na demokraciju na sve što premijer poziva. Naravno govoriti o budućnosti Europe, a Hrvatska je država koja naš Sabor o Marakeškom kompaktu, ne spomenuti migrantsku krizu koji je on djelomično samo premijer je samo spomenuo, migrantska kriza je problem. Problem evo u mojoj županiji je problem, evo ljudi iz moje županije koji su ovdje naravno da je to problem. Pa nemojmo zatvarati oči, 6.500 policajaca časno radi svoj posao, imamo zakon kojim vojska može pomoći policiji u policijskim poslovima, a ne da naši ljudi uz granicu žive u strahu. Ali mi smo ovdje gospodo, mi smo ovdje krivci i sukrivci jel nije se dozvolilo da se raspravlja o Marakeškom kompaktu, sporazumu i nije tu kriv samo premijer Plenković jel naši susjedi nisu prihvatili Marakeški sporazum, ali naši ljudi nemaju uz pogranična područja sigurnost. Mi imamo zakon, mi imamo Ustav, pa premijer je dužan ako se prelazi ilegalno granica uključiti hrvatsku vojsku po Zakonu o granici, jel tu je napisano mi smo izglasali, većina nas je tada i bila u Saboru 2016. za vrijeme Oreškovićeve vlade o granici i hrvatski vojnik na hrvatsku granicu pomoć policiji, a ne da naš narod uz granicu dršće, strepi. Nije smišno premijeru. Ja sam bio sa ljudima kojima je iz garaže ukradeno vozilo i kada se pojavite u tome selu ljudi su u strahu jeste emigrant, ne govoreći o humanitarnom pitanje, da pomoći ljudima. Strah je, ne osjećaju sigurnost, a imamo hrvatskog vojnika, imamo hrvatskog policajca. I što će reći jedan zeleni u Europskom parlamentu … vama premijeru mene osobno nije briga.

Mi smo prihvatili Marakeški sporazum i niste samo vi krivi, niste vi krivi. Maloprije sam spomenio sada vašeg suprotstavljenog, ali to mene ne interesira unutar stranačka stvar, vašeg Marakeškog sporazuma da se ne raspravi u Hrvatskom saboru je egzekutor je Andreja Plenkovića bio Miro Kovač jel prijedlog potpredsjednika Sabora Bože Petrova da se raspravi u Saboru o Marakeškom kompaktu nije dao na glasanje i to je činjenica. Žao mi je šta nije ovdje pa da možemo o tome raspraviti. Što se tiče Hrvatska predsjeda EU, da slijedom obnašanja došlo je i do Hrvatske. Dal ćemo mi riješiti isključivi gospodarski pojas 24.000 četvornih kilometara, dal ćemo zaštiti našega ribara, naše podmorje, dal ćemo zaštiti poljoprivredno zemljište, dal ćemo zaštiti, pa u Hrvatskoj mislim to je zemlja apsurda.

Nama je se gospodo povećao uvoz prehrambenih proizvoda na 3 milijarde eura, ej i rapidno raste pa malo se uozbiljimo, pa meni je, evo meni je začuđujuće kako Slavonija nije kompletno navodnjena u, a imamo EU fondove, premijer je spomenuo EU fondove, da puno smo potpisali, al kolko smo povukli dosad sredstava, ugovorili, puno smo toga ugovorili, ko zna šta, sad su izbori, sad ćemo više ugovorit od onoga što je predviđeno u ovome, u ovome financijskom razdoblju, al RH je na dnu po povlačenju sredstava iz EU fondova, na dnu i to je jedan od ključnih problema, na dnu, to je činjenica, ispod Malte smo. Kad govorimo o poljoprivrednome zemljištu, još jednom ću spomenut da je to vrlo značajno, znači 700 000 hektara RH ima neobrađenog zemljišta, neobrađenog, a naši poljoprivrednici su iseljeni vani, a mi uvozimo njihovu hranu, pa ja se sjećam nedavno kada je bio kineski premijer ovdje tada je ministar poljoprivrede potpisao protokol o izvozu mlijeka i mliječnih proizvoda u Kinu, a nemamo u gradu, evo u gradu ne znam Vrgorcu, Sinju, vrlo malo imamo blaga, negdi gdje je bilo stoke, sad smo im zabranili da drže ljudi stoku, tolke smo kriterije uveli, nema za jedan dječji vrtić, hrvatski dječji vrtić, domaćih proizvoda, a mi smo potpisali protokol sa Kinom o izvozu proizvoda. Jedino šta imamo na Kukuzovcu gdje nam je kupio jedan engleski fond mljekaru ima 20.g. tj. i sad se proizvodi na osnovu te adrese, proizvodi se sinjska mlekara, ne znam Subotica, neki ministar privatizacije za vrijeme Miloševića koji je uzeo pare, kupio mljekaru i temeljem te adrese na Kukuzovcu … [[Govornik se ne razumije]] u Sinju izvozi mlijeko kod nas.

Što nama donosi? Koji će bit rezultati? Evo, pa ajmo proglasiti IGP, ako Mađari ne daju prodaju poljoprivrednog zemljišta ajmo i mi da nema prodaje poljoprivrednog zemljišta i ajmo vratit ljude u Slavoniju, u Dalmatinsku Zagoru, a ne mi od 3 milijona, 3 milijona hektora krškog sa 8 županija krša, 8, mi smo prijavili samo Europskoj komisiji da imamo 900 milijona hektara pašnjak, 900 milijona, a 3 milijona imamo i branimo našim ljudima da se bave stočarstvom na tome području kao vlasnici su Hrvatske šume, pa to nisu radili Turci, svi okupatori nisu radili to. Poglavito u Dalmaciji, Dalmacija je bila puna stoke, tamo su živjeli čobani koji su uzgajali stoku i bavili se stočarstvom, vinogradarstvom, a hrvatska država brani na kršu uzgoj stoke, da to nemamo, sad smo desertovani, nemamo krupnoga i sitnoga zuba stoke desetinu, desetinu što smo imali prije '90.-tih i to je problem iseljavanja, ljudi ne mogu ostat na svojim područjima, nemamo navodnjavanja, nemamo iseljavanja, osim šta imamo ljubav poglavito predizbornu kad se pojave doli, predizbornu jel sada recimo ljubav prema tim krajevima, a mi smo panjevi što nas narod bira, šalje odazdal, šta kaže premijer, mi smo ekselencije, nebitno, nebitno, sad recimo u HDZ-u branitelj sam ja bio legenda, al ća, bez obzira što sam ga ja osnova dok on nije bio u njemu, bez obzira ja sam mu bio temelj, ne on, e onda si ti problem šta govoriš o ovome, ti si panj kaže.

Još jednom smatram da ovo premijeru što je EU došla u RH, što mi znači presjedamo, ništa nije značajno, međutim je činjenica da, ja bi to gledao u užemu smislu, vi kao premijer morate zaštiti ustavom naše granice, morate zaštiti naše more, vi morate to, vi morate ako je ugrožena naša sigurnost vojsku na granice, što će vama reć neki zeleni u Europskom parlamentu koga mi čuvamo mene ne zanima, ono što je kolega Stazić reka, mene uopće ne zanima, mene zanima kad me čovjek zove, moj susjed da mu je ukralo auto preko noći ilegalni migrant i da mu ga je policija našla razbijena i da niko ne odgovara za to što mu je auto razbijeno, nit mu ko plaća troškove, mene to zanima, mene zanima da se sinjsko polje navodni i da se u tijekom sezone, tijekom turističke sezone to prodaje na našim tržnicama Splita, da se proizvodi mljeko, domaće, poljoprivredni proizvodi, mi nemamo sustav navodnjavanja, e, predsjednica srdačno je u kampanji rekla 8.000,00 EUR-a plaću, pa evo kolega Šipić zna, iz naših krajeva imamo područje da nemam vode. A o ekologiji govorit, pa vaš ministar 100 km prevozi smeće iz Vrgorca 3 puta skuplje plaća Vrgorčani u Sinj na iste sanitarne uvjere uz Cetinu rijeku, vaš se ministar toga sitio, a neće odlagat jel neće vam bit Dalmatinska Zagora kanta od smeća, neće vam bit, to Ante Sanader zna da ja neću dat, neće vam bit kanta za smeće, morete nam smanjiti ekselenc, smatrati ekselencijama, panjevima, morete nam govorit šta oćete, al nećete kako oćete.

Klub zastupnika je onaj GLAS-a u ime kojeg će govorit poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite.

Moram reći da danas razgovaramo o ovim temama ili barem pokušavamo se držati ove teme RH u EU, pa i hrvatskog predsjedanja Vijećem, Vijećem EU obzirom da je danas i ta godišnjica kad je na neki način sa priznanjem RH prelomljeno, nisu još sve zemlje u tom trenutku bile priznale RH, al je na neki način prelomljeno prelomljena taj, ta egzistencija zemlje i priznavanje zemlje u Europi i na neki način lijepo zvuči da danas u ovom istom saboru možemo razgovarati o hrvatskom predsjedanju, između naravno ostalih tema. Moram reći da mi je drago da Hrvatska predsjeda EU, ne zato što je to neka posebna naša zasluga, to je na neki način ide po redu, malo su nas pogurali naprijed da tako kažem i dali nam tu odgovornost ranije, nego zato što to pokazuje rezultat našeg zajedničkog posla kao političke zajednice, kao nacije političke, a to je da naravno nismo u EU ne bi predsjedali ničim. Prema tome, činjenica da smo se oko toga svi skupa potrudili i postigli taj cilj omogućila nam je da budemo na tom mjestu. Nadam se i želim apsolutno u tom pogledu puna podrška, da će hrvatsko predsjedanje EU biti uspješno. Ja to i mi u Klubu GLAS-a za razliku možda od vladajućih takve stvari ne gledamo kao partijske i stranačke, mi to gledamo kao uspjehe Hrvatske države i kao uspjehe hrvatskog društva i smatramo da na tim temama treba raditi zajednički i kad je uspjeh, prvo mu doprinijet zajednički, a onda se možemo i veselit tome, a kad je neuspjeh i onako će nam se svima razbiti o glavu. Prema tome, dobro bi bilo i želimo apsolutno mi iz Kluba GLAS-a da to predsjedanje dobro uspije. Mala bilješka ili fusnota ovdje, slika ili imidž Hrvatske u tom pogledu prvo može profitirat od tog predsjedanja, drugo dobra slika i dobar imidž doprinosi utjecaju Hrvatske u donošenju odluka koje se tiču svakodnevnog života građana RH, a donose se na europskoj razini svakodnevno.

Utjecaj Hrvatske na formuliranje te pravne stečevine je direktno proporcionalan ugledu koji zemlja kao Hrvatska u tim okvirima ima, a predsjedanje je jedna takva prilika. Pa recimo uspješno predsjedanje nam može donijeti zaista vrlo veliku korist u tom smislu, a to je da na zakonodavstvo imamo utjecaj jer nas se ozbiljno uzima jer smo se pokazali kao ozbiljna zemlja. A jedna od stvari i tu je moja fusnota koja će nas pokazati kao ozbiljnu zemlju je i sudjelovanje Hrvatske na najvišoj razini u komemoraciji ili obilježavanju da tako kažem 70 godina oslobođenja koncentracionih logora Auschwitz i Birkenau. Tu je kolega Klisović na to podsjetio, nemojmo se prepucavati, potvrdite svoje sudjelovanje jer je očito iz onoga što je objavljeno na službenim stranicama da je Hrvatska jedina iz EU koja svoje sudjelovanje nije potvrdila. Svejedno čija je greška, nadam se da je greška i puno je bolje da je greška nego da je stav, ali potvrdite ga, to je pitanje dostojanstva i poštovanja prema ovoj zemlji.

Kad sam ja imala 15 godina prvi put sam sudjelovala, sudjelovala, odveo me moj otac na neku konferenciju na kojoj je on sudjelovao i ja sam bila jako oduševljena jer su me tamo svi ti, gospođe i gospoda koji su tamo bili su me hvalili, pa kako lijepo govorim engleski, pa kako lijepo ovo i ono i onda mi je otac rekao, znaš budi oprezna prema tome, te pohvale su rezultat činjenice što oni od tebe jako malo očekuju, njima se čini obzirom na to od kud dolaziš da je pravo čudo da znaš jesti s nožem i vilicom. I zato čuvajte se pohvala, djelomično su rezultat toga što vrlo vjerojatno od nas malo očekuju, ali mi od sebe moramo puno očekivati i mi za sebe moramo postaviti svoje kriterije izvrsnosti i držati iz se i pokazati sebi, svojim građanima po kriterijima za koje znamo da su univerzalni i da bi po njima mjerili i druge, da smo zaista dobri. I to je po mom mišljenju jedina prava mjera uspjeha. Premijer je ovdje govorio, a i ranije su u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici predstavljeni prioriteti i poslije po Hrvatskoj govoreno o prioritetima hrvatskog predsjedanja, dakle 4 velike grupacije, pa unutar svake grupacije 4 podgrupacije ili podteme. Međutim, to je program, a stvarni život je nešto drugo i stvarni život je hrvatskom predsjedanju donio neke neobično velike teme. Teme koje nismo niti očekivali da će nas dočekati. Jedna od tih tema je Brexit, naravno cijela EU će na tome raditi i Michel Barnier je pregovarač itd., mnogi ljudi će tu sudjelovat, ali ipak taj Brexit će se na neki način definirat i pola vremena će se budući odnosi između UK-a i EU-a, definirati za vrijeme hrvatskog predsjedanja. Proračun ili taj višegodišnji financijski okvir, također je nas dočekao na neki način, opet, nećemo mi to sami raditi ali kao što vidimo, Finci su predložili neki, finsko predsjedanje je predložilo neki kompromis pa na kraju je taj kompromis ispao tako da nitko nije zadovoljan, da su ga i oni koji zagovaraju višu razinu financiranja odbili i oni koji zagovaraju ostanak na istoj razini, na 1% su ga također odbili, dakle dočekala nas je i ta tema. Bavit ćemo se prema tome vjerojatno puno više temama koje su nam zadate ili koje su se nekako našle na dnevnom redu sticajem okolnosti i činjenicom da nisu riješene ranije nego onima koje smo planirali u tom svom programu. Najzanimljivija od tih tema što se nas tiče je jedna koju smo donekle i planirali a donekle nam je i zadata a to je tema proširenja na tzv. Zapadni Balkan. Ja to nikad nisam zvala proširenjem i dandanas ne smatram to proširenjem, smatram da je proširenje EU-a bi bila Turska ili Ukrajina ili tako nešto, ovo smatram konsolidacijom europskog teritorija.

U situaciji u kojoj se nalazimo, u kojoj je nestabilnost na Bliskom i Srednjem Istoku eksponencionalno porasla sa konfliktom između Amerike i Irana, to pitanje Europe koja je politički faktor, koja je politički utjecajna, postaje dodatno važno i to na temu konsolidacije i sposobnosti EU-a da konsolidira svoj teritorij, da stavlja dodatni naglasak. Sa tog stanovišta mislim da je dobro da je premijer bio u Francuskoj i na njegovu mjestu ja bi što češće bila u Francuskoj jer je obzirom na okolnosti očito da će jedino predsjednik Macron koji je na neki način predvodio zaustavljanje proširenja odnosno zaustavljanje početka pregovora sa Sj. Makedonijom i Albanijom, da će morati biti taj, nitko neće u EU-u nadglasat Macrona, dakle on će morati bit taj koji će se na neki način pojavit sa rješenjem i otkočiti taj zastoj koji je nastao i ako to uspijemo za vrijeme hrvatskog predsjedanja, bit će to uspješno predsjedanje. To je hrvatski interes, mislim da je to danas ipak već svima jasno ali je i europski interes a bome i jedan od ciljeva hrvatskog predsjedanja. Europa kao međunarodni faktor, dakle Europa koja ima utjecaja, ne može Europa imati utjecaja ako nije u stanju konsolidirat svoj vlastiti teritorij a to je njezin teritorij. I konačno budući da će vrijeme isteći, nešto što sam htjela reći o konferenciji, o budućnosti Europe. To je vrlo važna tema, to je gotovo ključna tema, ja bi rekla. Hrvatska tu ima mogućnost većeg utjecaja nego bi čovjek mogao zamisliti, prvo zato što to počinje za vrijeme našeg predsjedanja i drugo, zato što je potpredsjednica komisije Šuica, zadužena za operativno to vodi. Međutim po onome kako je to ovdje koncipirano, meni se to čini pogrešno, čini mi se da ide pogrešnim putem. ima dva načina vođenja. Jedno je vođenje na temelju ispitivanja javnog mišljenja, dakle vi ispitujete pa gledate šta bude pa onda to predlaže šta dobije najveći postotak nekako glasova u nekom ispitivanju a drugo je vođenje sa predlaganjem ciljeva, dakle novih ideja koje mogu jednu takvu zapravo ideju koju je Europa ikad imala a to je EU, mogu voditi naprijed. Po ovom kako je to koncipirano, čini se da će to biti vođenje putem, ne znam, šta misle o tome europarlamentarci, šta o tome misle nacionalni parlamenti, to je sve lijepo i dobro i to se sve treba saslušat i treba vidjet ali nama ovdje trebaju šumani, trebaju nove ideje, trebaju ljudi sa inspiracijom da tu ideju prebace u 21. st. i prenesu i predaju slijedećoj generaciji. Europa ima puno pametnih ljudi, Hrvatska ima puno pametnih ljudi, na pravnom fakultetu, na političkom fakultetu, na filozofskom fakultetu, čak na ekonomskom fakultetu. Ima ova generacija 40-godinšnjaka recimo, tu negdje, gdje ima odličnih ljudi koji rade na tim temama, razmišljaju o tome, pišu o tome, treba ih mobilizirati i staviti na ovaj projekt budućnost Europe.

Europi trebaju prvoklasni umovi. Mi smo zaglibili malo, ako hoćete na neki način i u jednoj komociji pa i intelektualnoj komociji.

Kolegice i kolege. Neću mnogo govoriti o samom izvještaju jer on obaseže dosta dug period koji je iza nas i komentirati ga naknadno ne bi imalo pretjeranog smisla. Ono o čemu želim govoriti jesu stvari koje se tiču prvo našega odnosa prema europskim institucijama, prema Europi i našega upravljanja cijelim tim procesom. Jedan značajan dio nas koji sjedimo ovdje u dvorani, bilo sada bilo inače, bilo kao predstavnici Vlade, bilo kao zastupnici u Saboru se sjećamo živo na kojim se sve razinama i koliko sudjelovalo u poslovima europskih integracija. Koliko su sve saborski klubovi, saborski odbori, ministarstva radila na prilagođavanju naših propisa, našeg zakonodavstva, naših pregovaračkih pozicija i zahvaljujući tome smo unatoč dugotrajnosti toga procesa, to uspješno priveli kraju i imali stanje političko, ne u svim segmentima, ali temeljnih političkih vrijednosti koje se mogu uspoređivati sa europskim vrijednostima kao jedno od najboljih koje smo imali od vremena nezavisnosti do danas. Koliko su aktivna saborska tijela u pogledu pitanja europskih poslova? Koliko ministara dolazi pred ključna tijela da bi o tome raspravljali? Znatno manje nego što je to bio slučaj u razdoblju kad smo pristupali. Koliko zastupnika ima ozbiljnoga interesa da u tome sudjeluju? Neusporedivo manje nego što je to bilo u vrijeme dok smo pristupali. I nije li zapravo momenat da se zapitamo je li to dobro.

Što trebamo učiniti da o toga imamo punu korist?

Dakle ne spada u krilo država i zemljama koje su otvoreno, ako ne protivno europskim politikama, onda skeptične, sebične, izolacionističke u nizu momenata. I ako se to nastavi, ako se taj konflikt između ovoga što imamo u općem javnom mnijenju i u svijesti građana počne dalje razvijati i produbljivati, ne samo ova Vlada, na čelu s Andrejem Plenkovićem, nego bilo koja slijedeća Vlada, imat će ozbiljan problem kako da premosti taj jaz, vrlo ozbiljan problem.

Neki će slušati glasove s jedne strane obale, kao što čujemo, misleći da će na taj način steći političku moć dopadajući se rezigniranom kriticizmu koji prevladava u narodu, a neki će pokušati predlagati ideje kako da se to prevlada. Ako smijem reći, g. potpredsjedniče i kolegice i kolege, premijeru to ne mogu predlagati jer to nije njegov posao u ovom trenutku, da kad je u pitanju Sabor i kad su u pitanju klubovi, ja mislim da moramo biti u tom pogledu mnogo, i odbori, mnogo ambiciozniji nego što jesmo. Otiđite u bilo koju sređenu zemlju članicu EU, pa čak i one koje nisu poput Norveške, koliko su njihovi odbori i klubovi posvećeni europskim poslovima. Do toga da nijedan ministar, a kamoli premijer ne može otići na europsko vijeće ili na ministarske sastanke, a da prethodno ne izloži svoj prijedlog.

Drugu stvar koju želim reći, tiče se ovog dokumenta koji je na kraju za ovo razdoblje budućnosti Europe. U njega bih htio nešto dodati i ugraditi prijedlogom ovdje, baš na ovom mjestu u ovom Domu, među nama i u prisustvu premijera koji je najčešće u prilici da o tome raspravlja.

I u elementarnom osjećaju svakog njezinog građanina. Ali, budućnost Europe i ono po čemu je Europa različita, u čemu je njezin temeljni identitet kad govorimo o identitetima, a nitko ne spori ni tradicijske identitete, a ovdje je danas premijer spomenuo kršćanstvo kao jedan od tradicijskih identiteta. Moderni identiteti su sloboda i prava. ovdje je to u jednoj rečenici navedeno. Ali kako to izgleda i do danas u EU? Ovdje u Zagrebu, će doći članovi parlamenta koji pripadaju Odboru za vanjsku politiku i za obranu i sigurnost jer oni imaju redovite konferencije, kao što znamo, neki od nas koji su sudjelovali u tome i te konferencije se redovito održavaju kako bi se diskutiralo pitanje vanjske politike, obrane i sigurnosti. Slično je i sa europskim poslovima, odnosno isto je i sa europskim poslovima. Ali nije isto kada su posrijedi temeljne sloboda i ljudska prava. Posebno danas kada je to jedna od najozbiljnije ugroženih vrijednosti unutar EU, kada je to jedna od temeljnih stvari koje su ozbiljno ugrožene u samoj EU, osim našeg osjećaja sigurnosti. S tim ide i osjećaj smanjenja sloboda i prava. I ako se hoće promovirati Europa kao faktora u svijetu, onda je to u današnjem svijetu otklona od zaštite sloboda i prava, sasvim sigurno jedna od stvari koje bi trebalo razmisliti da bude sastavni dio rada ovoga tijela koje se bavi pitanjem budućnosti u onom njezinom segmentu i s druge strane, pitanje EU parlamenta. Što se tiče proširenja, mi pozdravljamo više puta u ovom tekstu, a i više puta i u izlaganju premijera i u odgovorima tokom aktualnog sata, označeno mjesto da će pitanje mogućnosti da Republika Sjeverna Makedonija i Republika Albanija dobiju zeleno svjetlo za početak pregovora biti jedna od visoko postavljenih ciljeva predsjedavanja RH EU vijećem. Smatramo da je to ne samo interes unije, nego je to i naš interes. Zbog sigurnosnih razloga, migracijskih razloga, ekonomskih razloga i naravno zbog činjenice da unija bez toga prostora nije potpuna uključujući naravno i prostor Republiku Srbije, BiH, Crne Gore i Kosova. Ovdje je također, danas u više navrata spominjan današnji datum pa ću ga i ja spomenuti. 15. siječnja 1996. i 15. siječnja 1998. 96. je započela mirna reintegracija, na osnovi Erdutskog sporazuma koji je potpisan godinu dana ranije i na osnovi Sporazuma o normalizaciji odnosa između Republike Hrvatske i onog što je bilo od Jugoslavije, Savezne republike Jugoslavije, potpisanog 23.8.1996. g., a 15. siječnja 1998. proces mirne reintegracije je završio.

Dobro je da to obilježavamo barem kao spomendan. Ali je dobro da se prisjetimo svega onoga što je to donijelo, povratak izbjeglica, povratak prognanih, uspostavu mira, poštivanje manjinskih prava i novi entuzijazam u društvu. I izgradnja mira na granicama i novih odnosa. Bilo bi dobro da se češće toga prisjetimo. Bilo bi dobro da se toga prisjetimo kad govorimo o hrvatsko-srpskim odnosima u Hrvatskoj i hrvatsko-srpskim odnosima između Hrvatske i Srbije.

Hvala lijepo potpredsjedniče HS, poštovani predsjedniče Vlade, svima nam je stalo da hrvatsko predsjedanje Vijećem EU bude dobro i kvalitetno jel to je slika naše zemlje u Europi i šire od toga i u tom kontekstu oporba će, kao što sam više puta javno naglašavao, dati svoj doprinos, već smo i dali kroz niz aktivnosti u koju smo bili uključeni, npr. bili smo uključeni u razgovore sa 60 europskih novinara, dakle novinarskim zborom iz Europe di smo im mi ispričali svoju priču o RH i odgovarali na razna pitanja koja su te novinare zanimala o europskim politikama i pozicijama naše stranke, mislim da je to jako dobro prošlo i da smo također dali jedan lijep doprinos našem predsjedanju, bilo je tu i sastanaka sa Europskom komisijom, a još se predviđaju i neki drugi sastanci u koje će oporba bit uključena i mislim da je to dobro i da oporbu treba uključiti, na kraju krajeva svi mi doprinosimo i političkom životu ove zemlje kao i slici RH u inozemstvu i zbog toga sam i ja imao potrebu danas pročitati neke navode iz povijesne deklaracije SDP-a kako ne bi ostalo nejasno u europskom također kontekstu, kao i prema našoj javnosti koje su pozicije SDP-a o egzekucijama koje su se dešavale u bivšoj državi, prema tome još jednom da ponovim, da mi to osuđujemo i da smo se od toga jasno distancirali kroz službeni dokument naše stranke. Nisam čitao i druge stvari koje su sigurno zanimljive u tom dokumentu uključujući da se odričemo i da osuđujemo neprijateljski odnos prema katoličkoj crkvi i drugim crkvama i sektaški odnos prema vjernicima uopće koji se provodio u bivšoj državi, kao i ocijene o jednoznačnom svođenju događaja '71.g. na nacionalizam uz poricanje reformskih, demokracijskih i federalističkih aspekta politike tadašnjeg rukovodstva, te politički i krivični progon pripadnika tzv. Maspoka, dakle SDP se toga, to, od toga distancira. Jednako tako distanciramo se i od državnog uplitanja u privredni život, uplitanja i pogrešne ekonomske politike do koje je došlo, zbog koje je došlo do smanjenja ekonomske odgovornosti, pada motivacije i produktivnosti, a zatim i nekontroliranog zaduživanja u inozemstvu, ali političko nasljeđe koje je pozitivno, to želimo da se poštuje i danas. Meni je, s obzirom da vas dugo poznam, potpuno jasno da ste vi uvjereni i predani europskim vrijednostima, da ste uvjereni europejac kao i mnogi od nas koji sjedimo ovdje u ovoj sabornici, zato mi je potpuno jasno da ste brzo, jasno, argumentirano i elokventno reagirali na pitanje egzekucija u bivšoj državi, ali mi nije jasno da u ovom kontekstu o kojem govorimo niste jednako tako brzo reagirali i na one izjave koje sam spomenuo u ime kluba koje su dolazile iz redova HDZ-a jel mislim da danas u ovom trenutku nakon što imamo 30.g. već vlastitu državu da ćemo dijeliti Hrvate prema tome da li glasaju za jednu stranku, na to da su jude ili pravovjerni, mislim da je pogrešno, ali želim to čuti i od vas, da ćemo dijeliti ljudi u zemlji ovoj, naše građane, prema tome da li i da je kriterij da li su Hrvati po tome da li imaju iskaznicu stranačku HDZ-a ili nemaju, također mislim da je pogrešno i molim da prije nego što odete upravo potvrdite da je to tako ili da nije tako, što je tu prava politika HDZ-a, da svima bude jasno jer su ove izjave dolazile od visoko pozicioniranih ljudi iz vaše stranke, to je jako važno i za daljnji napredak ove zemlje i njenu budućnosti i temelje na kojima ih gradimo. Što se tiče budućnosti Europe, više puta smo dotakli tu temu tijekom ovog, ove točke dnevnog reda, izvješća sa Europskog Vijeća, još nismo dobili pravi odgovor da li će i oporba biti uključena u promišljanje hrvatskog stava o toj temi, lijepo je da naša povjerenica je dobila zadatak da je organizira, jako smo zadovoljni s time i mislim imat ćemo kroz to možda imati jači utjecaj na stanje stvari iako smo samo jedna od 28, sutra 27 država EU, ali ne samo jedan sastanak u Odboru za europske poslove nego niz sastanaka da idemo u jedan proces donošenja stava o tome što RH želi od Europe u nadolazećem razdoblju, to nadilazi jednu Vladu, to nadilazi jednu stranku bez obzira koja je, to mora biti dio koncensusa parlamentarnih stranaka ili barem većine u parlamentu o tome gdje želimo RH, gdje želimo Europu, kakvu RH želimo u Europi, kakvu Europu želimo za RH. Prema tome, s ovog mjesta ponovo upućujem apel da se barem kroz Odbor za europske poslove aktivno razgovara o toj temi, da tamo sjede ljudi koji nešto znaju o Europi i dolaze iz vladajuće garniture kao i iz oporbene, ljudi koji imaju puno iskustva u europskim poslovima na raznim državnim funkcijama ili su do sada iskazivali veliki interes za takva pitanja i mislim da mogu doprinjeti vrlo aktivno upravo definiranju stava RH po ovom pitanju. Tako da interaktivni dijalog Vlade i parlamenta ja vidim na taj način, ja ne vidim dijalog Vlade i parlamenta na način da Vlada dođe, prezentira ono što ima i nije ju briga šta parlament misli, dajte nam mogućnosti stvarno da sudjelujemo u oblikovanju hrvatske pozicije o budućnosti Europe, a ne da pasivno saslušamo ono što Vlada ili netko u Vladi ko ima ovlasti donosit odluke o tome misli. Mislim da smo kod tih ključnih pitanja u povijesti RH imali obično takav pristup, od pitanja priznanja zemlje do pitanja reintegracije zemlje, do pitanja ulaska u NATO i EU, pa eto i ovo pitanje koje je važno za cijelu zemlju zaslužuje takav jedan tretman unutar političkog života RH, tretman i opozicije i parlamenta jel govorit da želimo od parlamenta napraviti dostojnu respektabilnu instituciju, a uvijek zanemarivat ga kada treba sudjelovat u oblikovanju pozicije bez obzira na nastojanja saborskih zastupnika, većine koja nekad i jesu konstruktivna, mislim da je loše.

Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Bože Ljubića, izvolite. Kolega Klisoviću, dakle ne ulazeći u to što je tko i kako govorio, dakle u predizbornom procesu, ja želim, dakle ovdje referirati se na onu večer kada su objavljeni rezultati i kada smo imali prilike čuti govore, dakle novoizabranog predsjednika i aktualne predsjednice koji meni pokazuju da hrvatska država se sve više etablira kao jedna stabilna demokracija, jedna ozbiljna država i da će njene čelnike i u budućnosti, pa i sve nas obvezivati samo strateški dokumenti koji su usvojeni u ovom Saboru, a ono što želim pozdraviti, a to je dakle evo i vaše zagovaranje da o pitanjima dakle vanjske politike imamo konsenzus kada su strateški hrvatski interesi u pitanju i kao pozitivan evo primjer želim istaći jednu našu zajedničku posjetu Berlinu kada je dakle ministar za europske poslove u Ministarstvu vanjskih poslova republike, Njemačke savezne rekao, otprilike najveći dobitak dakle ovog našeg razgovora jesam vidio da imate dakle zajednička stajališta kada je u pitanju jugoistok Europe, posebice BiH, ja bih volio da kada na takav način [[Upadica: Hvala]] taj konsenzus dijelimo i dalje. Hvala potpredsjedniče HS. g. Ljubić, ja se slažem sa vašim izlaganjem i sa svoje strane ću stvarno činiti uvijek da konstruktivno nastupamo i u međunarodnim odnosima i da aktivno razgovaramo o svim vanjsko političkim pitanjima. Ne moramo uvijek imati iste načine provedbe politike, tu se stvarno možemo razlikovati, ali u sadržaju politike, u smislu cilja što želimo postići, mislim da moramo razgovarati, vjerujem da vrlo često možemo doći do, do bliskih i čak istih zaključaka odnosno definirati onda vanjsku politiku zajednički. Govori koje smo čuli nakon provedenih predsjedničkih izbora od novoizabranog predsjednika, pa i od kandidatkinje HDZ-a su dobar zalog za budućnost, al to moramo tako nastavit njegovat.

Hvala vam lijepo, kolegice i kolege, g. potpredsjedniče, žao mi je što ovdje nema prisutnog premijera Plenkovića kada raspravljamo o ovom izvješću i kada slušamo tijekom dana njegove argumente koji su vezani uz hrvatsko predsjedanje i uz to kakve mi ciljeve sebi postavljamo kao zemlja koja predsjeda EU i kakva je situacija u RH, jer ovdje danas razgovaramo o stvarima koje jako bitno utječu na naše, na naše građane koji svakodnevno, ja bi rekao, žive sve lošije i lošije i kada slušam danas premijera Plenkovića da govori da su mu prioritet određeni demografski standardi i uvjeti i želja da RH i hrvatski građani se ne iseljavaju iz RH, jasno je da su ti ciljevi daleko od nas i da nažalost nisu ostvareni. Ono šta mene posebno muči i brine, mi u ovom trenutku, kao što je rekao i kolega Klisović, imamo veliku čast predsjedati EU i želimo prezentirati svoju zemlju u što boljoj slici i na neki način pokazati šta RH i na koji način može doprinijeti EU, ali okolnosti u kojima djelujemo kao političari i kao društvo nisu nam na čast. Kada ljudi dolaze iz cijele EU, evo prošli, prošli tjedan je ovdje bila gotovo cijela Europska komisija, ljudi dolaze u Zagreb, ljudi se u protokolu sastaju sa političarima koji su pod ozbiljnom sumnjom za korupcijom pod optužbama, optužnicama i oni su stupovi nažalost u ovom trenutku Vlade Andreja Plenkovića i oni su nažalost stupovi našeg društva.

Pa kada čovjek kaže da ide se sastati s nekim ko ga iznuđuje, pa da li je zadatak policije da to prati ili nije, ili da prepusti građanina samom sebi da se štiti od nasilnika odnosno od onih koji oće počiniti kazneno djelo.

Govorimo o utjecajnom Europi, kakva RH može biti utjecajna u EU, o tom slušam od premijera Plenkovića ne znam koliko, ali kada vam je glavni partner osoba sa toliko korupcije na leđima, sa, sa, sa tolikim problemima koja je u Gradu Zagrebu nažalost postala sinonim za netransparentno upravljanje, za, za neuredan grad, kako onda možete biti utjecajni u Europi i gotovo nevjerojatno čuje, kada čujete izjavu danas gđe. Šuice koja kaže da bi se mnoge zemlje, pazite ovo ne, znači htjele premijera kao šta je premijer Plenković, to je gotovo nevjerojatno da čujete, mislim ja, ja vjerujem da je gđa. Šuica zahvalna, da je gđa. Šuica zahvalna premijeru Plenkoviću što ju je postavio za povjerenicu i ta velika plaća od 20.000,00 EUR-a vjerojatno čini nešto da takve epitete sipa, ali to nije, to jednostavno nije utemeljeno činjenicama, znači RH nema rezultate koje bi premijera Plenkovića kvalificirale, da bi ga poželjele jedna Njemačka ili Italija ili Francuska, pa čak niti Bugarska i Rumunjska, da se ne naljute kolege i građani Rumunjske i Bugarske, ne bi htjeli premijera Plenkovića u ovom trenutku za svog premijera, njega bi htjela jedino Dubravka Šuica. Tako da sa te strane kad to pratite jednostavno ne vjerujete svojim ušima i očima kako kolegice i kolege iz Vlade ili premijer Plenković govori o situaciji koju građani prate svaki dan, koja nije onakva kakva bi trebala biti i koja nije dobra za naše sugrađane i ja, ja duboko vjerujem i želim da se to promijenim, da se to promijeni u RH takva situacija, da dobijemo odgovornu vlast i da se to promijeni u Gradu Zagrebu, nakon toga 6 mjeseci na lokalnim izborima, znači to mislim da je preduvjet i da je to puno važnija stvar za RH od ovih narednih 6 mjeseci u kojima ćemo predsjedati i gdje će paradoks hrvatskog društva moći vidjeti svi čelnici europskih država. Imamo jednu repliku poštovanog zastupnika Steve Culeja, izvolite.

Čovjek koji je sinonim stranačkog uhljebništva, od malih nogu kao pile iz gajbe koji je došao ovdje učen i poučen samo jednome, a to je neradu, pametovanju, glumljenju dušebrižništva i zaštitničkog odnosa prema hrvatskome narodu, a da ni ne zna iz kojeg dijela hrvatskoga naroda dolazi, koga zastupa, koga predstavlja, tko ga je izabrao osim njegovoga stranačkoga šefa, koji mu je dao po stranačkom rasporedu određene funkcije koje je on obnašao, naravno, bez uspjeha jer čovjek nikad u životu nije se oznojio za onu plaću koju je dobio.

Mene je izabralo preko 14 tisuća, skoro 14 tisuća naših sugrađana da ih ovdje zastupam, radim to na najbolji mogući način i zastupajući stavove i borit ću se za ono u što zbilja vjerujem. Nisam kao g. Culej skakutao niti skakućem oko Škore do Kolinde, ja imam svoj stav od samoga početka i žalosno je što drage moje sugrađanke i sugrađani, morate slušati ovakve zastupnike, ali to vam je demokracija.

Poštovani kolega Bulj ne mogu se baš složiti s vama u velikoj većini, pogotovo netočnosti koje ste iznijeli, ali ja vjerujem da to radite u dobroj namjeri, u dobroj vjeri i da zapravo svi mi isto želimo samo je pitanje kako do tog doći. Ali mi jedan podatak nije baš bio jasan i dosta mi onako zazvučao, pa bi volio da provjerim je li sam ja dobro razumio da u Austriju su jedinice lokalne samouprave ili država ograničile ili stavile određeno ograničenje koliko kojih proizvoda može biti na policama, spomenuli ste 30% domaćih da mora ili minimalno biti ili ne znam ja taj podatak zbilja nisam čuo. Znam da je to u suprotnosti sa zaštitom tržišnog natjecanja, ali me zanima da li to je tako, ako je dapače prvi sam taj koji želi zaštiti domaću proizvodnju, domaćeg proizvođača i domaće proizvode. Ako već nekako ima nekakve mogućnosti ja bi volio da to se i jasno obrazloži kako i je i s te strane to bi mogao podržati ali me zanima zbilja što ste to točno mislili. Naravno da se štiti svoja proizvodnja i da se educiraju ljudi da se kupuje na tržnicama, pa i u trgovinama i lancima i da im se daju nekakvi benefiti da se tu prodaje na taj način. Ako nema nema. Međutim šta je problem, nisam spomenija, a vi ste tu iskusni u energetici, mi imamo, kad vidim kolko vjetroelektrana, vjetroparkova i zašto, samo niču ko kruške poslije gljive, ko gljive poslije kiše, ne možete vjerovati, ali milijardu i po kuna plaćamo kome, kome dajemo, strancima u džep subvencije, umjesto da smo na svaku kuću, na svaku mikrosolare postavili i da je proizvod mikrosolara svaki iz RH, ovako strani proizvod, u tuđe džepove dajemo novac, muzu nam novac kroz Zakon o obnovljivim izvorima energije koji nema koristi hrvatska država, ni hrvatski potrošač, apsolutno nikakve [[Upadica: Fala]] osim strani proizvođači. Hvala g. potpredsjedniče, g. predsjedniče Vlade, kolegice i kolege, nekoliko riječi o hrvatskom predsjedanju Vijećem EU, pogotovo o temama koje će obilježiti to hrvatsko predsjedanje. Prva tema je sasvim sigurno, barem kalendarski brexit koja će biti do kraja ovog mjeseca, tema koju RH nije izabrala da bude u ovom razdoblju, to je jednostavno bila takva volja britanskih građana koji su glasovali na referendumu za brexit i volja na zadnjim izborima gdje je dobila stranka, dakle većina koja je odlučila provesti sporazum koji je postignut između Ujedinjene Kraljevine i EU, odluka koja je Velika Britanija donijela, o tome smo više puta govorili ovdje u ovom visokom domu, više iz geopolitičkih razloga, a manje vodeći računa o možda životnom standardu britanskih građana, sasvim sigurno ne i građana EU, naravno da ima i opravdanja i za tu geopolitiku, tradicionalno Velika Britanija je gledala da kontinent bude fragmentiran, na taj način je bazirala svoju vanjsku politiku, to se vidi i danas i u 21. stoljeću, dakle to je njihova odluka, ima i ona svojih nekih opravdanja, hrvatsko predsjedanje dijelom će biti obilježen i tim činom, naravno i pripremama za buduće odnose između Velike Britanije i EU.

Zatim je pitanje politike proširenja odnosno sastanak na vrhu koji će se dogodit ovdje u svibnju u Zagrebu, važno je za RH da taj proces proširenja doživi željenu reformu i bolje rezultate nego što do sada se postiže, to je važno za našu nacionalnu sigurnost, sve što se događa na jugoistoku Europe izravno utječe na nacionalnu sigurnost RH, a današnji proces proširenja izgubio je onu snagu da reformira, da doista potakne te zemlje da naprave potrebne reforme, da ispune sve uvjete, da se europeiziraju, a nama je u interesu da u našem susjedstvu bude uređena situacija, da bude što više postignuti, da budu što više postignuti europski kriteriji, a ne da to bude jedna sigurnosna prijetnja prema RH i stoga reforma tog procesa koja bi mogla biti postignuta, dakle vode se tu pregovori, ima različitih pogleda oko toga, ali reforma tog procesa ako bude postignuta na tom zagrebačkom samitu doista će isto tako obilježiti i hrvatsko predsjedanje EU odnosno Vijećem EU. I zatim konferencija odnosno pripreme za konferenciju budućnosti Europe, o tome smo danas više toga čuli, ja bi naglasio jedan element, a to je da je upravo budućnost EU i sama ideja europske integracije izuzetno važna za RH i za hrvatsku državnost. Pogledajte u našem Ustavu, u izvorišnim osnovama našeg Ustava upravo, a znamo da je njih napisao izravno i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman, gdje i spominje da su upravo promijene u međunarodnom poretku, a to su bile promjene koje su omogućile kraj podjele Europe, ponovno ujedinjavanje Europe nakon pada komunizma, nakon pada Berlinskoga zida ti su procesi ujedinjava Europe omogućile i nacionalnu emancipaciju. Jedan novi val demokratizacije ali i nacionalne slobode i nacionalne emancipacije što je omogućilo naravno odnosno olakšalo da i, da se ostvari tisućljetna želja hrvatskoga naroda da imamo vlastitu nacionalnu državu, suverenu i nezavisnu državu. Dakle, u tom pogledu moramo gledati i na budućnost Europe, a sadašnjost Europe ono što danas vidimo je da taj koncept cjelovite i slobodne Europe je ugrožen podjelama, ugrožen jednim procesom fragmentacije. Imamo ideje o Europi više brzina, imamo ideje o tome kako se trebaju grupirati određene države članice protiv drugih država članica. To su čini mi se procesi, fragmentacije koje štete samoj europskoj ideji, koje možda neće toliko naštetiti velikim državama, ali će itekako naštetiti državama kao što je RH jer je upravo u tom procesu cjelovite i slobodne Europe Hrvatska mogla najbolje zaštititi svoje nacionalne interese i učvrstiti svoju državnost. U tom pogledu mislim da moramo isto tako se podsjetiti da ta europska ideja koju smo i koju često u Hrvatskoj vežemo ispravo za Adenauera, za De Gasperija, za te demokršćane koji su vodili Europu nakon Drugog svjetskog rata, da je to samo jedna struja koja je zagovarala europsku ideju, ona demokršćanska struja koja je naglašavala zajedničke kršćanske korijene, identitet koji je spajao onda različite narode u tom mirovnom projektu. Tu je još jedna ideja tzv. funkcionalista Monea, koji je govorio o tome kako treba Europu graditi time što će države surađivati međusobno, ta ideja je posebno popularna među europskim birokratima i ona dobiva na snagu. I onda je treća ona socijalistička npr. Talijan Spinelli koji je mislio da sada nacionalne države ne mogu više riješiti sve probleme ovoga društva pa onda treba napraviti jednu veću državu, Europu kao nekih sjedinjenih europskih država. Te su tri struje zapravo zagovarale europske ideje, ali oni su različite i one su donekle bile u nekom balansu. Nažalost, nažalost početkom 21. stoljeća ova demokršćanska ideja počela je gubiti na snazi. Bila je rasprava o tome kad se raspravljalo o Ustavu EU da se spominju kršćanski korijeni i to se odbacilo. I to je bio pokazatelj kako slabi upravo ta demokršćanska ideja i to je dovelo zapravo do slabljenja same europske ideje i same ideje Europe koja može doista biti cjelovita i slobodna. Zato u toj raspravi u budućnosti Europe mislim da trebamo ponovno dovesti u ravnotežu, da moramo ponovno ako ništa drugo i mi iz Hrvatske imati taj glas da se sjetimo o tim zajedničkim kršćanskim korijenima, nisu jedini, ali sasvim sigurno su ključni za definiranje identiteta Europe, a da su ključnu sasvim sigurno za definiranje identiteta hrvatskog naroda i za budućnost Hrvatske u cjelovitoj i slobodnoj Europi. Prva je poštovanog zastupnika Stričaka, izvolite. Kolega Stier vi ste se u svojoj raspravi dotakli budućnosti Europe, ali i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. Upravo je prvi hrvatski predsjednik vidio mjesto Hrvatske u euroatlanskim integracijama odnosno u NATO savezu i EU. S obzirom da danas podosta pa čak tu i među nama naših kolega ima koji dovode u sumnju gdje nam je mjesto, a ako nam nije mjesto u NATO savezu i EU, gdje nam je to onda mjesto. Hvala vam kolega Stričak, točno ste rekli da je prvi hrvatski predsjednik vidio Hrvatsku u euroatlanskim procesima, integracijama, danas ko članica EU, tada bila Europska zajednica. To je istaknuto i u inauguracijskom govoru predsjednika Tuđmana 30. svibnja 1990. koji po mom uvjerenju ostaje možda i jedan ili možda i najbolji govor o viziji razvoja Hrvatske države koji je i dan danas aktualan. Imao sam jutros na jednom radijskom programu jednu raspravu o tome, o demografiji koja je doista ključan problem. Međutim, kada vidimo neke države jugoistoka Europe koje nisu članice EU, odakle je iselilo još više ljudi nego npr. iz Hrvatske, doista možemo zaključiti, naši problemi ne bi bili bolje riješeni da nismo u EU. Prema tome, bez obzira na sve probleme članstvo u EU [[Upadica: Hvala.]] jest

Naime, činjenica je da nije mala važnost odlučivati o višegodišnjem financijskom okviru koji će se primjenjivati od 2021. godine pa onda tako 7 godina i odlučivati i zapravo tražiti načine na koji način poboljšati unatoč tome što jedna članica izlazi kao net contributor najveći, kako dalje razvijati Hrvatsku, u kom smjeru i na koji način zapravo omogućiti i kohezijsku politiku i poljoprivrednu politiku u Hrvatskoj i u Europi. Da, hvala vam kolegice, doista je to jedna važna uloga, mislim da i prilika za RH. Jasno je da ne može RH sama, ali može kroz proces tzv. dijaloga usmjeriti tu raspravu da u svim aktima gdje će se nakon što se politički dogovori okvir tog europskog proračuna ide definirati one provedbene kriterije da oni budu takvi da i naše firme i naša poduzeća i ne samo naša nego i nekih drugih iz novih država članica mogu biti puno konkurentniji nego što je danas slučaj jer često kada govorimo o koheziji misli se da je to isključivo neka pomoć koja dolazi onim državama koje primaju, međutim kada pogledate strukturu ko koristi, koje su firme koje dobivaju na tim natječajima često vidimo da dobar dio tih sredstava se onda vraća i u onih, u one države koje su uplatili, prema tome mora, moraju se [[Upadica: Hvala]] demokratizirati ti kriteriji, a RH [[Upadica: Slijedeća…]] ima priliku to sada učiniti. Hvala lijepo g. Stier, u vašoj raspravi se moglo čuti mnogo toga kako bi naše presjedanje trebalo proteći odnosno kakva, kakve poruke kao RH šaljemo, ono što mene zanima kakav je vaš stav, da li je normalno da hrvatski, RH predsjeda EU, da u RH dolaze premijeri i predsjednici zemalja EU, a ovdje ih dočekuje premijer Plenković sa svojim glavnim koalicijskim partnerom gradonačelnikom Bandićem osumnjičenikom za mnogobrojne afere od kojih mnoge su trenutno u fazi procesa na sudu u Gradu Zagrebu, kakvu to poruku šalje predsjedanje RH kada je glavni partner u tom predsjedanju premijeru Plenkoviću upravo gradonačelnik Bandić? Kolega Maras, ja bi ovdje istaknuo kako hrvatski građani očekuju od svih nas u ovom trenutku da vodimo računa o tome što su državni interesi, što je bitno za RH, ovo što vi spominjete za onaj neki mali nogomet kojim se želite baviti, može vama biti relevantno, a za hrvatske građane je važno kakav će biti životni standard, kakvo će biti to hrvatsko predsjedanje, što će njima donijeti, a ne što će eventualno nekoj političkoj stranci donijeti ovakvo ili onakvo prepucavanje i moja je rasprava bila upravo u tom smislu da istaknem koji su doista prioriteti ovog predsjedanja, koji su oni važni događaji koji će se dogoditi tijekom hrvatskog predsjedanja i što će doista biti važno za hrvatske građane i za hrvatsku državu, ako vi to možete razumijete bilo bi dobro, ako ne mislim da trebate doista napraviti jedan veći napor. Hvala lijepa. g. Predsjedatelju, evo g. Pupovac više nije tu, on je govorio o skepsi koja postoji u hrvatskom društvu, a ne samo u hrvatskom društvu, pa ću najprije reći da kad malo pogledamo kako su stvari izgledale prije 8.g. u ovo vrijeme, znači mi smo prije 8.g. imali referendum u RH o pristupanju EU i kad malo pogledamo te podatke onda ćemo konstatirati da smo tada imali samo 66% naših glasača za ulazak u EU i da je izašlo samo 43,5% upisanih glasača, to znači da smo imali podršku među glasačima ukupno od 29%, to je realnost, znači sada pričati o tome da postoji u RH skepsa je nekorektno i nije točno, ta skepsa se odmah pojavila ili konkretizirana je bila na referendumu nakon mukotrpnog procesa pristupanja pregovaranja o članstva u EU, ja sam bio tada veleposlanik u Njemačkoj, jedan je visoki dužnosnik iz zakonodavne vlasti meni predbacivao, … [[Govornik se ne razumije]] predbacivao da kako to da mi ulazimo u EU sa tako slabom podrškom javnosti građana kad je riječ o EU. Prema tome, znači to se već vuče nekoliko godina, ali nemojmo zanemariti da je taj proces bio toliko težak jer su ljudi bili u RH frustrirani ovaj duljinom tog procesa i kompromisima je li koje smo morali napraviti da bismo ušli u EU. Upravo zbog toga, upravo zbog toga sam ko ministar vanjskih poslova i tu je jedna suradnica g. Plenkovića već je '16.g. uz suglasnost i predsjednice republike i naravno predsjednika Vlade smo izlobirali da tu riječ upotrijebim, da dođemo ranije na red jer mi nismo bili programirani 2020.g. da budemo predsjedavajući, trebali smo doći na red kasnije, ali smo iskoristili priliku nakon što su naši prijatelji u Velikoj Britaniji odlučili ispoštovati volju naroda i signalizirali Vijeću EU da neće moći osigurati predsjedništvo, znači naša prijašnja HDZ-ova Vlada je svjesno odlučila iskoristiti trenutak, ali ne jer smo bili nerealni i mislili da ćemo mi od toga imati veliki profit u hrvatskoj javnosti, nećemo imati, to nije samo slučaj u RH, to je i drugdje tako, nego da resetiramo državnu upravu, da ljudi koji rade u državnoj upravi imaju opet motiv da pokažemo da funkcioniramo korektno, da ima sposobnih ljudi u državnoj upravi i da RH zna na visokom nivou odraditi predsjedanjem Vijećem EU, to je bio motiv nakon referenduma o izlasku Velike Britanije iz EU i dobili smo potvrdu odlukom Vijeća EU u srpnju mjesecu 2016.g. Nešto ću kratko reći o samom predsjedanju, neću ulaziti u ove važnije teme poput brexita, višegodišnjeg financijskog okvira, neću govorit o zelenom planu, govorit ću o dvjema stvarima. Prva stvar, proširenje kao takvo. Slušao sam gđu. Pusić danas koja je govorila u ime Kluba GLAS-a i točno je da ako uspije, ako uspije da se donese odluka o proširenju o početku pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom da će to biti uspjeh našeg predsjedavanja. Ja u to čvrsto vjerujem, smatram da će gospodin Macron napraviti kompromis, on je digao ručnu i tražio novu metodologiju kada je riječ o pregovorima. Nova metodologija će biti dogovorena, to je dobra stvar, to će biti quid pro quo da ljudi mogu … osjetiti od samog procesa pristupanja i dobit ćemo odluku o otvaranju pregovora i mi ćemo se moći time pohvaliti. Ako nam tom planu budemo zapamćeni kao država predsjedateljica, ja ću biti osobno sretan kao zastupnik u Hrvatskome saboru i kao čovjek iz vladajuće većine. Međutim ono što je puno važnije po meni kada je riječ o Hrvatskoj, o našem članstvu u EU jest uloga nacionalnih parlamenata. I tu dolazimo do ove druge točke koja je meni važna, nama mora biti važno, a to je Konferencija o budućnosti EU. Jedini način da mi u hrvatskoj javnosti, da u javnostima drugih zemalja članica smanjimo skepsu kada je riječ o EU jest participacija, uključenje nacionalnih parlamenata. Ja sam bio osupnut kada sam vidio da u prijedlozima na Europskoj komisiji uopće nije bilo riječi o sudjelovanju nacionalnih parlamenata, nije ga uopće bilo tog prijedloga. Onda su se javili Nijemci, Francuzi njihova ministarstva vanjskih poslova sa nekim prijedlogom zajedničkim, opet nije bilo riječi o nacionalnim parlamentima. Tek je Bundestag sa kolegama iz nacionalne skupštine uputio prijedlog zajedničko pismo i naglašeno je da moraju biti uključeni nacionalni parlamenti. Pa zamislite vi kako vi mislite razgovarati o budućnosti EU samo u Europskom parlamentu da ljudima iz Europske komisije, iz Vijeća EU sa nekim socijalnim partnerima, pa to je zaista neodgovorno. Ako netko mora sudjelovati, ako netko ima utjecaja na javnost onda smo to mi ovdje u Hrvatskom saboru.

Tko to može bolje objasniti od recimo gospodina Šipića sa terena, gospodina Lucića, gospodina Bačića ili recimo gospodina Stričaka iz Varaždinske županije, tko to može bolje objasniti od njih? To je realnost. Prema tome, mi moramo inzistirati, mi ovdje u Hrvatskom saboru da budemo uključeni aktivno u tu raspravu. Mi smo to rekli, bio je kolega Maras na sastanku, bio je mislim i gospodin predsjednik Odbora za europske poslove Milošević u razgovoru sa gospođom von der Leyen bio je gospodin Stier, bez toga nema prave rasprave o budućnosti EU. Olakotna okolnost da gospođa Šuica potpredsjednica Europske komisije da igra ulogu u tom procesu upriličenja te Konferencije o budućnosti EU, rekla je nama na sastanku da će ona to uvažiti. Vidim u najnovijem prijedlogu da je predviđeno da u prijedlogu Europskog parlamenta da budu od dva do četiri člana nacionalnih parlamenata uključeni u tu raspravu, ali sam zaista ponovit ću to, bio nevjerojatno iznenađen da se diplomatski izrazim, da nije bilo zamišljeno da nacionalni parlamenti budu uključeni. Pa na kraju krajeva su i Britanci zbog tih nekakvih euroskeptičnih osjećaja ljudi odlučili otići iz EU. Mi to najbolje znamo koji smo iz Europske pučke stranke, taj proces je počeo krajem 2007., osme godine, najprije su napustili Klub zastupnika Europske pučke stranke i onda su odlučili napustiti Europsku pučku stranku pa su osnovali svoju grupaciju koju ću uskoro napustiti jer 31. siječnja država kao takva otići iz EU. Znači mi smo ti i na nama je ovdje u Hrvatskom saboru da prenesemo i preko predsjednika Hrvatskoga sabora, ali i mi koji smo u raznim odborima tu nužnost da budemo u to uključeni jel mi smo ti koji možemo najbolje prenijeti osjećaje onih koji su za nas glasovali na izborima za Hrvatski sabor. Ako netko živi u Trilju njemu je već Zagreb dosta daleko, a kamoli Strasbourgu ili Bruxelles, to vrijedi i za ljude u Francuskoj, živjeli oni na jugu Francuske, njima isto Pariz već jako daleko ili u Njemačkoj ako neko živi u Bavarskoj njemu je München daleko, a kamoli Berlin ili Bruxelles. Prema tome, nacionalni parlamenti moraju biti uključeni i ovo moje izlaganje je neka vrsta poziva, apela da tu svijest pojačamo o nužnosti naše participacije. Ovdje ima sposobnih ljudi, pametnih ljudi bit će ih i u budućnosti, ali naravno da se ja povratim na kolegu Pupovca koji je bio kritičan prema tome kako mi radimo. E moramo malo sjesti i razgovarati kako uopće i Hrvatski sabor i tijela državne uprave kako sudjeluju u proces odlučivanja kada je riječ o našem članstvu u EU. To je možda za jednu širu debatu nakon sljedećih izbora za Hrvatski sabor. Prvo je poštovanog zastupnika Marasa. Hvala lijepa. Govorili ste neke načelne stvari, ali s obzirom da je to važno i da će se odviti tijekom predsjedanja Hrvatske EU, a vi ste jedan od pretendenata na čelno mjesto u HDZ-u, zanima me kako vidite i da li ste zadovoljni na koji način Hrvatska je postavila prioritete odnosno kako se odvija vođenje hrvatske Vlade u RH? Znači to je vrlo važna tema s obzirom da se poklapa izbori u HDZ-u sa predsjedanjem, zanima me vjerojatno će to biti jedna od važnijih tema u samo unutarstranačkoj kampanji, zanima me da li ste vi zadovoljni sa politikom HDZ-a u ovom trenutku?

I drago mi je da se i prate procesi u našoj stranci, mi smo stožerna stranka, najveća stranka tako je bilo jel, ovaj tako će i ostati. Ja vam mogu samo reći da smo mi ozbiljna stranka, da će procesi u našoj stranci biti ozbiljni, a kada je riječ o prioritetima Hrvatske vlade za vrijeme predsjedanja to je na visokoj razini postavljeno. Ono što ja vidim je da su ljudi u Vladi i u državnoj upravi općenito visoko motivirani. Dobio sam dobre signale i nakon ovoga koncerta, to je bio jedan lijepi ambijent, ali sad čekam još do kraja lipnja. Osobno sam optimist kad je riječ o našem predsjedanjem EU. Gospodine Kovač da vas malo ispravim, po zadnjem istraživanju javnog mijenja SDP je najjača stranka. Dakle, to je jedno pitanje gdje ja nikada nisam imao dvojbe, a na njemu je radio jedan veći broj ljudi, uključujući evo ljude koji danas sjede ovdje u klupama Vlade, a kao i koji sjede u klupama HDZ-a. I mislim da smo napravili dobar posao nikad hrvatski građani imali dvojbe gdje pripadaju i nikad nisu dvojili da imaju snažnu naglašenost i na hrvatski nacionalni identitet i europski identitet, a EU je samo jedna dobra manifestacija, institucionalna manifestacija tog europskog identiteta. I zato mislim da eto, kako smo lijepo uspjeli naći zajednički jezik kod takvih strateških prioriteta.

Druga stvar unutarnja politika, ali meni je drago da je na tom planu i oko BiH evo tu je i kolega Ljubić pa on to zna, on to priznaje, oko BiH i ne očekujem da će i novoizabrani predsjednik republike mijenjati stavove, posebno nacionalne interese i kad je riječ o BiH ovaj to smo zajedno postigli 2004. godine kada smo ovaj napravili onaj odbor za praćenje pregovora. Pa dragi kolega Kovača ja sam potpuno siguran da većina hrvatskih građana zna i razumije da je članstvo Hrvatske u EU zapravo alat, a kako dobro služi neki alat ovisi kako ga znate koristiti. Međutim, želim naglasiti da taj alat postaje sad dvostruki alat zapravo. S jedne strane naše članstvo je alat da osiguramo bolji životni standard našim ljudima, ima odlučnih primjera poput Čeha i Slovaka, Poljaka. Čehe i Slovake naglašavam zato što oni ništa od stanovnika izgubili od kad su ušli u EU, mislim da niti Slovenci, dakle isključivo o nama ovisi kako ćemo u tom smislu koristiti, ja ne govorim sada samo o kohezijskim fondovima iako nisu nevažni. A drugi alat je da kad gledate globalne izazove koji su pred cijelom Europom, znači pred cijelom zapadnom civilizacijom i mnogim drugim civilizacijama zapravo zajedno u EU sigurno ćemo naći bolje načine se nositi sa globalnim migracijama, izazovima promjene u klimi [[Upadica: Hvala.]] i ostalim izazovima koji su pred

Znači mi smo postigli veliku stvar pokazali smo onu snagu kada je riječ o državotvornosti, mi smo državnopolitički seksetor, znači uspješna priča. Samostalnost, demokracija, sami se oslobodili od agresora, svoja područja reintegrirali, ušli u NATO, ušli u EU itd., dan mirna reintegracija. Sada ovo članstvo ovisi naravno o tome koliko smo sposobni, koliko su naše institucije snažne jel, znači mi moramo jačati svoje institucije.

Poštovani kolega Kovač, evo iznenadila me vaša diskusija, konačno je i u HDZ-u netko usudio se reći nešto drugačije. Prvo ste rekli da je manjina uvela Hrvatsku u članstvo EU, a znamo o tome puno kontra zakona itd. Drugo netko smije mislit u HDZ-u. Ali šta se meni dopalo, znate mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku mi ćemo uvijek kad netko nešto dobro kaže priznati u interesu građana. Vi ste rekli slijedeće, hoćemo raspravu o budućnosti EU, vi se sjećate da sam ovdje u nekoliko navrata tražio premijera Plenkovića da ne bude novinski izvjestitelj iz Bruxellesa nego da otvori raspravu o budućnosti EU, a ne praktično da tamo netko zna kuda treba ići, a da nas nitko ne pita.

Mi se ovdje bavimo raspravom, mi ovdje imamo raspravu o izvješćima predsjednika Vlade o sastancima Europskoga vijeća i razgovaramo o nekim temama koje se tiču tih sastanaka i sada razgovaramo ne o HDZ-u, iako mi je drago i u slučaju kolege Marasa da je toliki interes za našu stranku, to pokazuje da smo kvaliteta jel, da smo snažni. Mi ćemo to riješiti u svojim redovima.

Da je reorganizacija nužna, pokazuje na kraju krajeva i izlazak Velike Britanije iz EU, to je glavna misao. Znači da je moguće zaustaviti integracijski proces. To su sada pokazali Britanci i zbog toga mi moramo o tome razgovarati i dati svoj doprinos kako se reorganizirati u EU. Dakle, branih devedesetih godina pa sve tamo do 2000. godine Hrvatska država je bila objekt rasprava kako u UN, u OESS-u, a tako i u Europskom parlamentu. Danas smo mi postali subjekt svih tih institucija i s obzirom na vaše iskustvo i mi koji idemo u ove međunarodne organizacije znamo što to znači za pojedine zemlje u našem okruženju od BiH, Srbije, Crne Gore, Albanije, euroazijskih zemalja, da ne govorim što to zapravo za nas kao Hrvatsku znači. Danas predsjedamo Vijećem EU i to nikako ne trebamo minorizirati, dapače. Ono o čemu ste govorili uloga nacionalnih parlamenata, ali to

Znači mi smo napravili puno toga i kada recimo pogledamo svoje susjede na jugoistoku to je nebo i zemlja. Naš status, njihov status i na njima je naravno da svoj status promijene. Ali na nama je sada sljedeća zadaća kako postati gospodarski uspješna priča.

Znači to mora biti naš cilj kao postati dugoročno uspješna funkcionirajuća ekonomija država.

Sukob koji se trenutno vodi u Saboru je zapravo sukob između dvije vrste globalista, lijevih i desnih koji u suštini imaju identične stavove i pozicije po svim pitanjima, neovisno radi li se o Marakeškom sporazumu, Istambulskoj konvenciji ili bilo čemu drugom što ima da tako kažem globalnu dimenziju. Čim prelazi hrvatske okvire kako kaže Bruxelles tako kaže lijeva i desna strana. A htio bih reći tko su globalisti. Globalisti su oni poput gospodina Plenkovića koji su recimo jučer bili u Bruxellesu, danas u Strasbourgu, sutra su u DAvosu to su ljudi koji se kod kuće osjećaju svugdje i nigdje, to su ljudi koji obilaze cijeli svijet i koji gledaju što taj svijet ima ponudit za njih, a ne pitaju se koja je budućnost njihovog vlastitog naroda. Odanost premijera Plenkovića nije njegovoj vlastitoj državi, vlastitom narodu, već je njegova odanost onome tko najviše plaća. Danas oni koji najviše plaćaju na globalnom tržištu ljudskih duša su Washington i Bruxelles, oni plaćaju najviše i sukladno tome gospodin Plenković je njima odan. Ali nije im odan zbog dobrobiti hrvatskog naroda nego im je odan zbog svoje vlastite dobrobiti, zbog svoje vlastite karijere. Ono što je problem nije samo premijer Plenković, problem su i ljudi sa druge strane političkog spektra koji se predstavljaju kao lijevi, al u biti problem nisu ni lijevi ni desni, problem je ljudski karakter, problem su ljudi koji su osobni probitak stavili ispred Politika bi trebala biti borba za opće dobro, međutim pitanje se postavlja da li danas ljudi koji ovdje sjede u Saboru, odluke koje donose, donose motivirani zajedničkim dobrom svih članova naše zajednice ili donose odluke motivirani osobnim probitkom? Moj sud je da velika većina ovdje gleda svoje karijere, gledaju samo sebe, nesvjesni toga da smo mi svi ovdje u prolazu i da smo crtica u vremenu. I zbog toga smatram mojom dužnošću ukazati na politiku koja vodi naš narod u nestanak. 1950. prosječna žena u Hrvatskoj je imala čak troje djece, danas ima samo 1,4. Također broj stanovnika Hrvatske rastao je na svakom popisu stanovništva od '48. do '91. kada nas je bilo 4,7 milijuna, međutim tada smo se odlučili za jedan projekt, za projekt koji se pokazao kao koban za hrvatski narod, a to je jedna kriminogena i marionetska vlada koja zapravo raseljava domicilno stanovništvo, koja razara društvene vrijednosti i zapravo obitelj kao temeljnu jedinicu društva. Rezultat te politike možemo jako jednostavno vidjet, možemo je vidjeti po tome što danas živi u Hrvatskoj manje od 4 milijuna ljudi što u prijevodu znači čak 700.000 manje nego je živjelo prije 1991. odnosno prije dolaska HDZ-a na vlast. Međutim, tamo gdje je HDZ stajao SDP je uvijek nastavljao zato jer i jedna i druga stranka ne predstavljaju drugačiji idejni koncept. Nećete recimo nać sukob HDZ-a i SDP-a po pitanju uloge Centralne banke ili po pitanju gradnje LNG terminala. Mi svi znamo da je plin koji će preko LNG-a biti dovučen u Hrvatsku skuplji od cjevovodne i da će posljedično cijena plina porasti. I onda se svađaju recimo HDZ i SDP oko toga treba li LNG terminal biti plutajući ili kopneni, a bez obzir kako se terminal napravio stvarat će gubitak. Razlika je samo što je jedan skuplji, a drugi štetniji za okoliš, ali u suštini oba tankaju skuplji plin. I u tom dodvoravanju tim stranim silama oni ne biraju sredstva i načine. Kada strane sile iz Europe odnosno iz Bruxellesa kažu morate raditi do 67. godine onda će i Bernardić i Plenković glasati i Milanović i oni koji ih kritiziraju ovdje iz obje te stranke, glasat će jedni i drugi za rad do 67. godine. A jednakost koju HDZ i SDP nude hrvatskom narodu je sljedeća, oni često puta pričaju o rodnoj jednakosti, pa eto rodna jednakost je da su prije muškarci radili do 65., a žene do 60. godine, a sada u ovom duhu rodne jednakosti radit će i jedni i drugi do 65. godine. I hoću vam reći da ova jednakost koju marionetska vlast nudi, jednakost u patnji, jednakost u izrabljivanju. I postavlja se pitanje da li hrvatski narod želi podržavati tu politiku? Kada sam vidio rezultat drugog kruga predsjedničkih izbora gdje je ishod otprilike bio milijun za HDZ, milijun za SDP tada sam shvatio zapravo da većina hrvatskog naroda nažalost još uvijek želi tu politiku i da misli da će upravo s tom i takvom politikom imati bolji život ili bolje sutra. Međutim, ako smo imali tu politiku u prošlosti i ako smo vidjeli kamo nas je dovela, moramo se pitati kamo će nas ta politika odvesti u budućnosti. Albert Einstein poznati fizičar rekao je svojedobno da je definicija gluposti ponavljati istu stvar očekujući drugačiji rezultat. Ono što birači koji glasuju za HDZ i SDP rade jest da ponavljaju istu stvar očekujući drugačiji rezultat, odnosno glasuju za te dvije stranke u nadi da će sutra biti bolje. A pitanje se postavlja da li nam je odnosno hoće li nam sutra biti bolje s te dvije stranke za kormilom države? Po mome sudu ne. I ono što većina građana ne zna da je najveći kriminal vezan uz monetarnu politiku uz to što je Centralna banka mjenjačnica i što je sav novac definiran kao dug i to vanjski koji se prelijeva na unutarnji i da novac za otplatu kamate na taj dug uopće ne postoji i da je zato zemlja u dužničkom ropstvu i zato naš dug kao društva stalno raste. Događa se to da se naša djeca rađaju u dugu i događa se da ljudi kada su odrasli odnosno kada ostare umiru dužni. A zašto se to događa? Zato jer je dug ono što prati ovaj model, dug je ono što ubija ovo društvo i sve je zapravo koncipirano na način da mi kao društvo budemo zauvijek dužni i da zauvijek grcamo u dugovima, da smo zauvijek bez love, a da strani kreditori polagano preuzimaju ne samo imovinu naše zemlje već i političku vlast kroz način da ovlasti zakonodavnih tijela delegiraju u Bruxelles i da sve više i više odluka se donosi van granica naše zemlje. A političari koji provode tu i takvu politiku kao što sam rekao zovu se globalisti i ja bi ih nazvao karijeristi sa najnižim pobudama. To su ljudi kojima ništa nije sveto, ljudi koji mijenjaju kapute, ljudi koji danas govore jedno, sutra drugo. Hrvatski narode ja se pitam što imaš u glavi, pitam se kako to da ne vidiš kojim putem ideš i kamo ćete taj put odvesti? Hrvatski narode pozivam te da se otrijezniš, da otvoriš svoje oči i da progledaš kao Savao što je progledao kada je išao iz Jeruzalema za Damask, on je progledao. Ali bojim se da velik dio hrvatskog naroda će prije otići na onaj svijet nego progledati. Radi medija, radi korumpiranih medija koji s njima manipulira i upravlja, koji upravlja njihovim izborom koji im govore za koga glasati, a svaka opcija koju vam mediji sugeriraju predstavljaju kao dobru, pozitivnu, veselu, zabavnu ili kakvu god drugu. Svaka ta opcija zapravo služi globalistima jer ti isti mediji služe globalistima, to je ono što morate znati. Znači mediji su kao i politička elita u službi istih struktura i svaka promjena koju vam mediji nude je uvijek promjena unutar zadanih okvira, a okviri su takvi da se ekonomsko izrabljivanje naše zemlje i demografski nestanak našeg naroda nastavlja.

Poštovane kolegice i kolege, poštovani građani. Kada sam danas slušao izlaganje predsjednika Vlade gospodina Plenkovića o stanju u EU i u RH, definitivno sam shvatio da mi ne živimo u istoj zemlji. Njegova slika Hrvatske i EU je idealizirana. Prava slika Hrvatske je sa puno više sivih tonova. Što tu nije isto, što ne vidimo isto? Mi ekonomski stručnjaci, a pripadam znači ekonomskoj struci uvažavamo samo činjenice, argumente. Hrvatska je ušla u članstvo EU i koji su rezultati toga?

Mi smo sa 61% pali na 59% to su činjenice dragi građani. Mi još ni danas nismo u Schengenu, a pazite predsjedamo Europskim vijećem, pa nije li to pomalo smiješno da ne kažem čudno. Nadalje, korupcija i kriminal cvatu pa ja pozivam predsjednika Vlade da barem ovih 6 mjeseci iskoristi, pa kad dolaze ovdje strani znači predstavnici drugih država i onih država koji vode EU, Francuske, Njemačke da konačno pomognu u obračunu s korupcijom pa da barem imamo neke koristi od toga predsjedanja, a da to predsjedanje ne bude samo jedna parada predsjednika Vlade i njegovih suradnika gdje se vidi kako se prosipa zvjezdana prašina iz Bruxellesa, Frankfurta, a kad prođe 6 mjeseci vidimo ostane sivilo. Mi ne trebamo ovdje priredbu od predsjedanja nego obranu hrvatskih interesa i da se ostvari ono što mi želimo unutar EU jer se obećvalo sve i svašta pred ulazak u EU. Uđimo ljudi, za par godina dostići ćemo njihov standard, sve su to bile sada se vidi dragi građani obmane i laži. U tom smislu što je još činjenica, jer govorimo o argumentima, mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku želimo samo pričati ako smo ozbiljni ljudi, a jesmo o argumentima. Imamo snažan odljev radnika i stanovništva općenito, vidite, pa je ta sloboda kretanja, pa mi smo imali slobodu kretanja u EU kad nismo bili njeni članovi, imaš putovnicu. I znate što je još najvažnije? Imaš li novaca u džepu, ako imaš novca u džepu možeš putovati kud hoćeš, ne samo u EU. Ali dragi građani, ja ne znam ali u koliko posto, međutim najveći broj građana Hrvatske nema nikakve koriste od te slobode kretanja jer nema novca da putuje. I ono što još želim naglasiti da se ubrzava razgradnja suvereniteta, preostalih dijelova suvereniteta RH, prije svega jednom nerazumnom akcijom i ajmo tako reći to je naprosto jedan nasilnička akcija, kampanja da se što prije uvede EUR-o u RH i time se želi zakucati zadnji čavao u lijes, dakle ovom akcijom. Ajmo sada vidjeti što će donijeti predsjedanje EU ovdje. Pa gledajte to je jedna više, kako bih rekao ceremonijalna organizacijska funkcija. Naravno ona može promovirat, promovirat zemlju unutar EU i svijeta, kao što naši sportaši rade. Ja očekujem kao ekonomist, stručnjak, da će jedino profitirati hoteli u Zagrebu i ugostiteljski objekti i nažalost ništa više. To ćemo vidjeti 1.7. kad se završi predsjedanje Hrvatske Vijećem EU. To je velika parada kako rekoh za premijera i suradnike, a u funkciji nadam se parlamentarnih izbora i ja sam siguran da oni nikad više neće pobijediti. Slijedeće pitanje koje želim aktualizirati jest pad financijske potpore EU Hrvatskoj. Vidite, ja ovdje kolegice i kolege čujem i vidim da vi, većina vas nije uopće informirana što se događa. Znači pustimo mi optimizam pa svi mi imamo lijepe želje da Hrvatska što više se probije, izvozi itd. Međutim, vidite ovo Hrvatska je u 10 godina proteklih to su sve podaci službeni statistički, u vanjskotrgovinskoj razmjeni sa svijetom ostvarila 70 milijardi EUR-a deficita. Ako hoćete da pretvorim u kune to je oko 520 milijardi kuna deficita. Jedna Srbija ona pokriva uvoz 75% uvoza izvozom, Slovenija 100%, Hrvatska sad ispod 60% Ma čime se vi hvalite gospodo, čime se vi hvalite? Pa nemojte nas obmanjivat više, govorimo o podacima. Vi ste nas uvukli i tretirate i tako se borite na način da su police trgovačkih lanaca, stranih trgovačkih lanaca koje 10 godina nisu platile jednu lipu poreza na dobit preplavljena stanom robom, uništava se naša proizvodnja posebno malih i srednjih poduzetnika proizvođača. To je istina. I zato vas dragi građani pozivam na otpor na slijedećim parlamentarnim izborima da podržite nove ljude, nove stranke, nas koji se žestoko borimo, za sada prilično usamljeno, ali sva moć je u vašim rukama da nas podržite da konačno ovdje promijenimo raspored snaga i da ovaj sabor postane sabor, a ne nečija prčija, oprostite na izrazu. Ima li većeg apsolutiste od čovjeka koji šef stranke, šef vlade, on drma saborom on uređuje sve, jedan čovjek. I kako sam ovdje u saboru ja to vidim, znam i to je tako. Nema ovdje demokracije. Provedimo demokratsku revoluciju u Hrvatskoj. Pozivam vas na to. Što će Hrvatska manje dobiti u EU sada izlaskom Britanije? 100 milijuna EUR-a će dobiti manje iz jamstvenog fonda po izračunima stručnjaka, 150 milijuna EUR-a će manje dobiti za ruralni razvoj, znači oko 250 milijuna EUR-a ili ako hoćete milijardu 900 milijuna kuna. Tko će nam to nadoknaditi, odakle novi izvori, a poljoprivreda je na koljenima nikad nisu naši poljoprivrednici manje proizvodili. Jer se poticaji dijele čak i tamo gdje se ne proizvodi. Bitno je da si u stranci, partiji i ništa drugo. Dvije, tri riječi o problemu poljoprivrednog zemljišta. Prije 2 godine ovdje je usvojen Zakon o poljoprivrednom zemljištu, ni jedan hektar nije dodijeljen našim proizvođačima poljoprivrednicima, ni jedan hektar. Proteklih dana su Hrvatske šume zabranile ispašu u kraškim područjima stočarima. Zašto? Jer sredinom ove godine, dakle prestaje moratorij na prodaju obradivom zemljišta strancima. Što će onda biti? Pa naravno vidite ne daje se domaće zemljište domaćim ljudima poljoprivredno nego se jednostavno priprema za nekog drugog, a to je vidljivo bilo putem lex Agrokora kada je 30 000 hektara najplodnije zemlje u RH po automatizmu, znači odlukom ove Vlade dodijeljeno slijedniku Agrokora koji se zove Fortenova umjesto našim proizvođačima, pa to nije ništa drugo nego planirana strategija kako da se RH raseli, kako da se iscrpi kraj tolikih resursa. E sada par riječi o ulozi EU vidite, ajme da je to istina gospodo, žao mi je da nema premijera, da je to istina što vi govorite o EU, pa to bi bilo krasno, ali evo činjenica gospodo, evo vidimo ovdje pomoćnike, savjetnike, pa vi barem znate da EU nije više nikakav bitan faktor u međunarodnim odnosima. Bio sam u lipnju na međunarodnom skupu u Moskvi, 4, 4 zemlje mogu samo urediti, ajmo tako urediti, suvremeni svijet, stabilizirat ga, to su SAD, Rusija, Kina, Indija, niko više ne spominje EU, pitam ja zašto? Pa kaže pa, pa ona ne može sama sebe stabilizirat, uredit, razumijete, prema tome to je točno.

Proces dezintegracije nije nikada bio ovakav kakav je, a unatoč svemu tomu vi ne želite da mi u nacionalnom parlamentu raspravljamo o budućnosti EU. Zašto? Jer vi samo želite slijepo izvršavati i slušati, a nas gurati kao guske u maglu odnosno da budemo izgubljeni jer ima tu ko da misli. Imam još dosta toga reći, na kraju kad sam bio u Rusiji, svi izvoze tamo, Nijemci prave sjeverni tok sa Rusima, Francuzi izvoze automobile, Nijemci svoja vina, ova Vlada nije napravila potez da 6000 tona mandarina izveze Rusima, prema tome to je ta sramota, to je ova Vlada i to moramo konačno pomesti sa scene. Imamo repliku, poštovani kolega Ivan Pernar, izvolite. g. Lovrinović, ja sam siguran da hrvatski narod nije svjestan da količina novca koju EU nama pod navodnicima daje, zato jer mi naravno plaćamo članarinu pola milijarde EUR-a, da je to samo mali fragment odnosno sića u odnosu na novac koji mi dajemo svake godine na otplatu vanjskog duga tim istim zapadnim zemljama. Dajte molim vas recite hrvatskom narodu da otvori oči, da shvati omjer, znači koliko otprilike milijardi EUR-a godišnje RH daje tim stranim kreditorima sa zapada na otplatu vanjskog duga, a koliko s druge strane dobiva novaca, tu razliku kao viška članarine u odnosu na, kao te nekakave dotacije od EU, mislim da bi to ljudima otvorilo oči jer ljudi cijelo vrijeme misle da EU nama puni džepove, a ne shvaćaju zapravo da ona isisava lovu iz naših džepova. Pa evo ponavljam formulu Europskih fodnova vidite, od 2014. do 2020. bilo je predviđeno 10 milijardi EUR-a RH, vidite kako izgleda formula EU, poslušajte vi koji savjetujete, 10 milijardi EUR-a da bi povukli moramo prvo platiti 5, znači nama ostaje na raspolaganju 5, od tih 5 milijardi, 60% je najmanje uvozne komponente, znači -3, ostaje 2 milijarde. Međutim, ovo što je pitao kolega Pernar, mi držimo vani negdje 20 milijardi, znači skoro 150 milijardi kuna uz zanemarive kamate od 0,1%, a proteklih godina smo se, ova Vlada zaduživala uz 4-5% i govorila malte ne da je organizirala slavlje kako nas jeftino zadužuje. Znači oni su na 150 milijardi 7,5 milijardi godišnje plaćali znači za svoj novac, za naš novac, kamata, a praktično našim štedišama i deponentima ništa, ovo je istina poštovani građani o EU, ovoj Vladi i onome što se događa. Prelazimo na završnu riječ poštovanog kolege Mire Bulja u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, izvolite. Hvala lijepo predsjedavajući, kolegice i kolege, ja bi na kraju opet kao što sam i u ime kluba počeo na početku, rekao da je danas i ono što su svi rekli i premijer i predsjednik Sabora danas su se sjetili da je na današnji dan 15.1. priznata, međunarodna zajednica priznala RH nakon 9 stoljeća. I naravno, kad se sjetim tih vremena, toga dana na današnji dan, poglavito svi oni koji su bili branili RH, koji su bili u rovovima, sjećamo se toga dana i te sriće koju smo tadan doživili i danas kada vidimo izvješće premijera koji evo iznosi svoje izvješće sa Europskoga Vijeća u protekloj godini u širem kontekstu kako voli reć premijer osvrćući se od brexita do ostalih stvari unutar EU, međutim u užem kontekstu od '91. i priznanja RH do danas kad gledamo taj kontekst, tu svu sreću koju smo imali za svoju za našu slobodnu RH i sad kad smo u EU 6.g. znamo da smo pretrpili mukotrpan trud, da smo se morali, da su naši morali nazdravljati Carli Del Ponte kad bi uhitila naše generale junake, da je moralo se uhititi, locirati i transferirati, da smo morali biti jednostavno sluge toga sustava, nismo imali snage i hrabrosti proglasiti IGP, nismo u tim okvirima pregovora zaštitili poljoprivredno zemljište tako da istječe monatorij, ja sam dao i zakon evo u prijedlogu i amandmane na poljoprivredno zemljište da se zabrani prodaja poljoprivrednog zemljišta stranim, stranim fizičkim i pravnim osobama, nažalost nije prihvaćen, ali evo danas predsjeda, znači ovih dana počelo je predsjedanje RH EU bez obzira što bi to predsjedalo bilo tko da je bio sada ovdje na, na, na, na ovaj, na vlasti jer je to dogovoreno i svaka država članica će to radit. Međutim, mene osobno što zanima, mene kao zastupnika, znači ako govorimo o demografiji onda moramo kazati da je 6,6% BDP-a od doznaka naših građana po statističkim pokazateljima HNB-a. To su oni koji su se iselili kao radna snaga i takvu nije imala niti Irska kada je bilo najteže u njoj, nije imala toliki 6,6% tolki odnos u BDP-u kao što ima Hrvatska. Znači iselili ste ovaj narod i taj novac koji dolazi u Hrvatsku po pokazateljima HNB-a, bez obzira koliko još ljudi daju u novcu obiteljima, to je puno više, znači to je 18 milijardi kuna dolazi u RH od iseljenih Hrvata.

Ne govorimo o ugovorenim sredstvima nego po povučenim premijeru sredstvima, Hrvatska je na dnu. I kada govorimo o demografskim mjerama, pa koje demografske mjere. Koje su sada učinkovite demografske mjere? Evo ja govorim o Dalmatinskoj zagori, pa koje demografske mjere.

A mi imamo zakone za brdsko-planinska područja i nerazvijena područja, ali nema financijski okvir niti je donesen pravilnik. Mi imamo jednakost, da ja sam za jednakost, ali jednakost naše blagajnice koja radi u stranom trgovačkom lancu u Hrvatskoj da ima istu plaću kao ona odakle dolazi iz države EU trgovački lanac. E nije tako gospodo. Bez obzira što ne plaćaju poreze na svoje proizvode strane, uvozne, mi zabranjujemo na krškom području, mi smo samo prijavili 900 milijuna hektara od 3 milijuna hektara na krškom području 8 županija, samo smo prijavili niti trećinu za ispašu stoke. I šta imamo danas? Nemamo stoke, nemamo mlijeka, a hvalimo se da ćemo izvoziti mlijeko u Kinu, popisan protokol u Ministarstvu poljoprivrede i Kine.

Izvolite. Hvala lijepa. Dopustite mi da na kraju ove rasprave o dvije teme koje smo u biti objedinili, možda se to nažalost nije zbog nekih tehničkih pitanja vidjelo iz dnevnog reda, ali tema današnjega našeg razgovora i debate u biti program predsjedanja Hrvatske Vijećem EU, a ujedno je objedinjena sa ovim zadnjim Izvješćem o zaključcima Europskog vijeća iz prosinca uz naravno … izvješće o cijeloj godini kako to radimo obično, tako da ste to mogli iz mog izlaganja vidjeti da je praktički 90% izlaganja bilo na temu prioriteta. Prvo, da još jedanput pojasnimo što predsjedanje znači, što realno od njega očekivati i kakvu ono korist Hrvatskoj donosi jer mi se čini da u izlaganjima niza kolega se možda stvaraju prevelika očekivanja, a s druge strane minimizira se ono što smo napravili i ono što radimo. To nije dobar pristup, to je loš pristup. Takav pristup prije svega pokazuje prvo neznanje, a drugo nekorektnost u smislu onoga što Vlada radi i što čini kontinuirano na polju ne samo promicanja europskih vrijednosti u Hrvatskoj nego na jačanju našeg položaja u EU. I bilo bi dobro da se oko toga razumijemo, pa su onda i u sadržajnom pogledu i ove rasprave, a neki su se od zastupnika i na to referirali, važne. One su svojevrsno ogledalo razumijevanja ovih tema i u saborskim klubovima i u političkim strankama pa čak i individualno u vezi zastupnika. Svaka rasprava je na određeni način i razotkrivajuća u pogledu stajališta i u pogledu razumijevanja europskih procesa. Dakle, prvo, sve što smo učinili na pripremi ovoga predsjedanja bilo je i dugo pripremano i sadržajno kvalitetno uz uključivanje svih koji su unutar hrvatskih resora u hrvatskoj Vladi trebali dati doprinos. Rasprava o ovoj istoj temi jučer je bila i na objedinjeno sastanku Odbor za europske poslova i Odbora za vanjske poslove koju je sa zastupnicima vodio ministar vanjskih i europskih poslova. Dakle ovo je sada već druga rasprava u dva dana. Tematske rasprave sugerirali smo svim ministrima, evo u krajnjoj liniji pozivam i predsjednike odbora da pozovu nadležne ministre da svoj segment predsjedanja jer postoje različite formacije Vijeća, predstave saborskim odborima i da vide konkretno i detaljno što se to radi i u zakonskom pogledu i u pogledu operativnih programa, inicijativa, ključnih tema kako dalje u pojedinim područjima i sektorskim politikama. Što se tiče izlaganja u ime kluba predstavnika SDP-a kolege Klisovića, imam dojam da okrećete pilu naopako. Okrećete pili naopako i to radite sada kontinuirano zadnjih nekoliko tjedana u pogledu onih koji su u odnosu između HDZ-a i SDP-a, pa i u ovoj predsjedničkoj kampanji, imali retoriku koja je bila tolerantna i onih koji nisu. Dakle vaš kandidat je imao upravo netolerantnu retoriku i prema predsjednici Republike u prvom krugu, a i prema niz drugih aspekata kako je to bilo i inače. Dakle ova pila naopako da ste vi odjedanput prvaci svijeta u zajedništvu, a da netko drugi nije, po meni ne stoji. Vi nju možete nastojati sebi prikazati kao neku vašu politiku, ali to može biti samo nekom tko je jako neupućen ili pati od amnezije, dakle to je ono što je vrlo važno da imate na umu. A to se vidjelo i u krajnjoj liniji danas na aktualnom satu, pile naopako vam neće proći. Jako dobro znamo tko je tolerantan, tko je uključiv, a tko antagonizira i tko dijeli, dakle to je prvo. Što se tiče kolege Zekanovića koji je također izlagao danas, on je govorio o vrijednostima, govorio je možda na način da nije pratio što smo sve jučer kazali u Europskom parlamentu. Govorili smo i o Domovinskom ratu, govorili smo i o agresiji na RH i hrvatskim braniteljima i na jedan vrlo čvrst, jasan način pokazali i europskim zastupnicima i javnosti europskoj pa i tijekom njihovog boravka ovdje u Zagrebu koji su to temelji moderne Hrvatske države. Tu nikakvih dilema nije bilo, a to je dobro i za zastupnika Bulja koji je više puta govorio na ovu temu. Također da prati te detalje i da vidi da upravo ono što on misli da mi ne govorimo, mi to vrlo jasno, eksplicitno, uvjerljivo govorimo. A što se tiče ove konotacije uže i šire, šire radimo tako da nas svi respektiraju i to ne na ovaj način kako je zastupnica Pusić kazala evocirajući svoje iskustvo kao mlade cure dok je profesor tj. tata, vodio na skupove i sugerirao oprez. Mi tamo dolazimo sa kredibilitetom, ne dolazimo prvi put, dolazimo tako što smo naše stavove, naše pozicije, naše odabire, naše saveze, naše pripreme naših stajališta u koordinaciji s drugima radili nekoliko godina. Nismo na nepoznatom terenu, nismo plaćenici ili Bog zna kakve sve nebuloze nećemo čuti ovdje od nekih zastupnika o tome ko koga plaća tko za koga radi, ta vrsta retorika zaista je neprimjerena i ispod je svake razine političkog komuniciranja, ne samo zato što je neistinita, lažna, ona je i primitivna i to govorim vrlo čvrsto i vrlo odgovorno jer je polako već sada slušajući kroz osam semestara uz najbolji napor da ove vježbe budu vježbe informiranja javnosti i uvažavanja Sabora, slušati nebulozne izjave toliko puta i toliko puta za redom, zaista moram priznati da je možda malo previše i za najtolerantnije među nama. Ali nažalost to je mogućnost svakoga da komunicira, pa oni koji to govore neka vode računa o tome. Što se tiče političkih konkretnih postignuća koje ćemo napraviti, a vodite računa tih šest mjeseci će proći brzo. Ostat će nekoliko stvari koje će biti u zakonskom karakteru, ostat će nekoliko stvari koje će u fenomenološkom karakteru obilježiti ovo predsjedanje. Vidim da ima puno ambicija, vapaja da napravimo veliku raspravu o Konferenciji o budućnosti Europe. Pa šta mislite koji je bio smisao inicijative mene kao predsjednika Vlade još 2016. da imamo ovakve plenarne rasprave u Hrvatskom saboru? Sigurno nije bila intencija da slušam o tome kako smo neki plaćenici ili o tome da se čuvamo nekoga tko nas možda hvali ili o tome da se ispričavamo za izjave koje se govore u kampanji. Pa nije to bili niti intencija niti je to sadržaj ovoga izvješća. Intencija ovih rasprava je da upravo vi kao saborski zastupnici, a neki od vas žele biti multiplikatori i agenti ovih europskih poruka, sudjeluju supstantivno u raspravu na temelju poznavanja politika, poznavanja europskog prava, proračunskog okvira, konkretnih mogućnosti što Hrvatska može učiniti, a što može učiniti sada kada predsjeda Vijećem EU. Nema ovdje nitko pretenzija od toga da jedna činjenica da imamo rotacijsko predsjedanje postaje vrhunaravni PR nečiji. Naprotiv, da je do efekta u PR smislu ili rejtinga u javnosti onoga što radimo na europskom ili međunarodnom planu vjerojatno bi naš rejting bio 100 ako gledam realno. Ali budući da to nije slučaj onda jedino ovi kojima to smeta, jel ima malo jala, ima malo ljubomore, ima malo želje da se sve to skupa ili minimizira ili sakrije na neki način, a najčešće brojnim izjavama i banalizira postaje prilično redundantno u odnosu na ono što mi zaista želimo ovim raspravama napraviti. I zato rasprava o Konferenciji o budućnosti Europe, dakle o sadržaju samoga projekta, a dopustit ću si nekoliko riječi jer ako sam to mogao temeljito objasniti kolegi u Komisiji, Konferenciji predsjednika Europskog parlamenta objasnit ću i vama, a mislim da je to za Hrvatsku jako potrebno. Mi imamo jedan nevjerojatan politički fenomen u Hrvatskoj koja je mlada članica, koja je ušla u Uniju prije sedam godina, koja je od govora predsjednika Tuđmana u Hrvatskom saboru 30. svibnja '90.-te jasno zacrtala da joj je strateški cilj biti dio europskih integracija. Dakle tu smo definirali okvir političkoga institucionalnog, vanjsko-političkog državničkog djelovanja i većina je vlada ključnih aktera radila na tom cilju. Postoji čak dosta ozbiljan i čvrst nacionalni konsenzus u vremenu vođena pregovora. Kada se ratificirao ovdje ugovor o pristupanju, ja mislim da je samo jedan zastupnik bio suzdržan, ali čak nisam siguran da je bio ijedan, možda samo jedan. To govorimo o prethodnicima u sazivima Sabora koji su bili u ovoj dvorani. Zašto to govorim? Zato što je u međuvremenu dogodilo se nešto što se događa i u drugim članicama Unije. U fenomenološkom smislu na scenu su nastupile političke stranke, pokreti najčešći protestni pokreti koji u Hrvatskoj ne samo da tada, možda jesu postojali, nisu bili organizirani kao političke stranke, nisu dobivali podršku birača, nisu sjedili jednostavno u Hrvatskom saboru, nije ih bilo. To su novi akteri, akteri koji se ne mogu i neće identificirati s onim što su neki drugi godinama radili i nastojali ostvariti, ne radi sebe, ne radi svoje plaće, ne da bi bili nečiji plaćenici nego da bi hrvatski ljudi živjeli bolje. Oni u tome nisu sudjelovali. Kad netko u nekom procesu ne sudjeluje uopće onda može evo kao čelnik oporbene stranke koristiti formulaciju šepurenje. Dakle, ako vi kao čelnik oporbene stranke koji pretendira sutra biti premijer ste u stanju izgovoriti da predstavljati Hrvatsku i to aktivno, argumentirano, sadržajno, primjereno onome kolika je naša veličina i kakav je naš utjecaj na europskoj razini za vas znači šepurenje onda je to ogroman sadržajni problem. To nije retorička figura, to je odraz nerazumijevanja. Nerazumijevanja položaja Hrvatske, upravljanja, sudjelovanja na razini Europskoga vijeća gdje su šefovi država i vlada, to su ozbiljni i iskusni ljudi, ljudi koji imaju svoje nacionalne agende, svoje ideološke okvire, svoje političke stranke, političke obitelji, ali razumiju da danas nema napretka na nacionalnoj razini bez da ste jaki i snažni i kvalitetni i da razumijete europski okvir. Ako taj okvir ne razumijete, a ovakvim izjavama pokazujete da ne razumijete onda vi niste fit za tu utakmicu. Ne može svatko igrati svaku utakmicu, a brzo se, a naročito u ovakvim raspravama šteta što dugo traju, što su malo zamorne, što ovo što bude kasnije navečer malo tko sluša, ona su ponavljam razotkrivajuće. Razotkrivajuće su do kraja, tu se točno vidi tko je tko, od kakvog je materijala sastavljen u političkom smislu i što želi. I zato bit rasprave o budućnosti Europe mora dotaknuti Hrvatsku upravo u toj srži, da vidimo mi gdje je taj politički problem, gdje je taj nedostatak veze između hrvatskih građana, njihovih političkih predstavnika i onoga što danas Europa jest ili nije. Kako da vidimo gdje je ta socijalna ili europska fraktura koja očito postoji, negdje postoji. Ako se kod nas razvijaju politički pokreti koji su a priori protiv, nisu prstom mrdnuli da bi bismo bili u EU, ne razumiju što se tamo događa, ali su protiv. Na paušalan, neinformiran, u biti jedan politički gledano neodgovoran način, ali dio ljudi ih sluša. Imaju svoju publiku, možda dio tih ljudi zaista misli da su oni u pravu, da je to točno što govore. E to mora biti dio rasprave, to mora biti dio rasprave konferencije o budućnosti Europe. Kako da u vremenu 4-te industrijske revolucije praktički u digitalno vrijeme izravne demokracije, gdje su informacije koje su dostupne svima toliko velike, toliko brojne, a provjeravanje tih informacija, verificiranje izvora, da li je točno ili nije točno, u vremenu, pa za mnoge zbog tehnologije i poremećaja pažnje to provjeravanje se ne događa. Poklanja se povjerenje spinovima, floskulama, neistinama i lažima, da budem sasvim eksplicite. Pa onda takve situacije dovode do rezultata i na izborima i na referendumima, nije narod kriv, daleko od toga, narod je mudar, ali dio ljudi koristi to ne bi li ostvario svoje političke ciljeve, a ovdje na neki način demontirao procese koje su hrvatski ozbiljni politički akteri, ključne političke stranke, ključne institucije, htjeli, željeli, radili na tome, reformirali i pozicionirali se da bi bili akteri. Da bi na scenu nastupili neki koji će reći da je to šepurenje, da su to sve plaćenici, da se to radi zbog osobnih interesa, da mi tu moramo riješiti neki naš interes baš ovih 4, 5 mjeseci. E to nije dobro. To pokazuje neznanje, to pokazuje nezrelost, to pokazuje nedoraslost toj temi da budem sasvim eksplicitan. I zato smisao konferencije o budućnosti Europe mora po mom mišljenju biti, ne rasprava o institucijama, ne rasprava o promjeni temeljnih ugovora, ne rasprava o proračunu, nije konferencija o budućnosti Europe zamišljena da bude jedan uključiv, fleksibilni okvir, da supstituira redovite teme o kojima se govori na razini europskih institucija nacionalnih parlamenata ili pak nižih predstavničkih tijela, to ne. Smisao te konferencije da uđe u samu srž, a sama srž mora biti kakva je europska demokracija, kakva je naša nacionalna demokracija danas, kako mi to ostvarujemo naše interese u vremenu tehnoloških promjena, to je bit te rasprave i gdje je ta fraktura između onih koji ne osjećaju možda koristi toga projekta, koji se osjećaju isključeni, marginalizirani, koji ne vide gdje su plusevi te rasprave. To mora biti srž te teme, politička srž te teme i ona će biti jedna od tema. I mi ćemo u našoj komunikaciji u dokumentima koje radimo interno sada kao predsjedavajuća vijeća ispitujemo druge članice kako oni to vide. Ne vide nužno sve članice konferenciju budućnosti Europe kao što ju vidi Europska komisija ili ju vide političke skupine u Europskom parlamentu. Svaka zemlja ima svoj pogled, a Hrvatska tu ima prigodu ne samo dati svoj pogled nego objediniti pogled država članica u vremenu kada promišljamo što je to suverenost u trećem desetljeću 21. stoljeća. Jel to suverenost 19., 20. stoljeća, jel to definicija iz udžbenika međunarodnoga prava o teritoriju, o narodu, o suverenoj vlasti ili ćemo malo promisliti kakva je to suverenost ako ju mi okupimo na europsku razinu u kontekstu organizacije koja postoji već 70 godina, ako je okupimo i ako je ojačamo na taj način. Ojačamo vlastitu suverenost time što smo u EU. Ne samo kao rotirajuća, predsjedajuća ovih 6 mjeseci, nego što jesmo dio te organizacije. E to je rasprava koju moramo otvoriti. Pa onda možda tema o tome da li liberalizirati stjecanje poljoprivrednoga zemljišta 2020. kako aludiraju oni koji možda znaju detalje ali namjerno govore da je to ove godine, a vjerojatno znaju jer smo već tu raspravu imali da je 2023., to neće reći, a 2023. je, a i drugi su to prošli. Pa ćemo onda govoriti o tome kakvo je pitanje iseljavanja, što, greška jedne vlade ove ili one il je to ipak jedan širi kontekst jedne od 4 temeljne slobode EU, slobode kretanja radnika, sloboda kretanja radnika je jedna od onih sloboda koju EU čini Unijom jer da toga nema ne bi bila Unija, ne bi bila Unija, ne bi se tako zvala. Zašto se zove Unija? Zašto postoji rasmus od '87. Pa vjerojatno da neko ode jedno vrijeme studirati u neku drugu zemlju, nauči neki drugi jezik, dobije specijalistička znanja, pa onda postaje konkurentan na tržištu rada, ne samo u svojoj zemlji nego i u drugim zemljama, pa ne kaže da se šepuri na toj stipendiji godinu dana, nego stječe nova znanja i postaje kvalitetniji, pa će možda otići i vratiti se, to je bit, govorimo o slobodi kretanja.

Evo, ja predlažem, nema sada ovdje kolege Miloševića, da već idućeg tjedna nakon što bude Kozak ovdje ponovno dođe ministar ovdje na sastanak odbora, ponovno dođu kolege iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, da se održi rasprava o poziciji koju je danas zauzeo o tome Europski parlament, da vam oni predstave što to točno Europska komisija promišlja, da vam možda na zatvorenom dijelu sjednice kažu što se to u Vijeću zbiva oko toga, pa da budete detaljnije informirani, da znamo kuda ti procesi idu, to nije tehnički proces, to nije okvirni proces, to je supstantivan, sadržajan pokušaj da zajednički provedemo raspravu i da učinimo i RH i Europu boljom, bližom građanima, to je poanta, nije smisao ovih naših rasprava ovdje da budemo dalje od građana, nego da budemo bliže, a bliže možemo bit ako bolje razumimo o čemu se radi, da bismo to mogli moramo malo nešto oko toga se i informirati. I zato cijeneći doprinos mnogih zastupnika koji su imali sjajne intervencije vrlo kvalitetne i vrlo korisne, uzet ćemo ih u obzir, uzet ćemo ih u obzir, vodit ćemo o njima računa u vrijeme našega predsjedanja slijedećih 6 mjeseci, nastojat ćemo da to predsjedanje za RH u međunarodnom pozicioniranju bude prigoda da budemo snažniji nego što smo bili do sada, da budemo uvaženiji nego što smo bili do sada, dosta smo ostvarili na vanjsko političkom planu, ali stupanj profiliranja kojeg ćemo imati ovih 6 mjeseci neće se moć mjeriti ni sa jednom aktivnošću dosada u ovih 30.g. bez ikakve dileme, bez ikakve dileme i vidjet ćemo da će od toga i RH u političkom smislu imati koristi, da će administracija doći na jednu višu razinu, da će biti učinkovitija i u zauzimanju stajališta i u međusobnoj koordinaciji i u praćenju europskih i globalnih kretanja, u konačnici bit će učinkovitija u idućoj financijskoj perspektivi i apsorpciji Europskih fondova. Nije loše biti na početku 2020. i imati 83,5% ugovorenih sredstava znajući da nijedan rok od onog roka M+3, a to su 3.g. do kada se sredstva mogu potrošiti, nije propušten, dapače to znači da ćemo mi do 2023. ovo što smo ugovorili, potrošiti, a ti novci, 10 milijardi bit će investirani u RH, krajnji korisnici će imati koristi, jesu li to oni subjekti gospodarski ili jedinice lokalne samouprave koje su možda nosili projekt, pripremili ga ili su to akteri koji su sudjelovali u njegovoj realizaciji, e to je dodana vrijednost, to je dodana vrijednost našeg članstva u EU, oni koji su dulje unutra to čine brže, učinkovitije, uhodaniji su, brutiniraniji, imali su više treninga i utakmica u nogama, mi još dolazimo na tu razinu. A ova prigoda u političkom smislu, lovljenja u koštac sa toliko tema, toliko silnica, toliko interesa je jedna razina utakmice koja zahtjeva da u njoj igraju oni koji to mogu i koji to znaju i to je dosta bitno. To je jako bitno za znati. I zato ćemo to profiliranje nastaviti uvjereni da smo se za to dobro pripremali, ne jedan mjesec, ne dva mjeseca, ne 6 mjeseci, ne mandat ove Vlade. Mnogi su akteri koji u ovome rade danas posvetili tome 10, 15, 20 ili 30 godina svoga rada i onda se ta razlika vidi. Ako utakmicu igraju neki koji su se toliko spremali onda smo mirni, samopouzdani, svjesni što možemo i što ne možemo. Što možemo to smo već pokazali a koliko ćemo kroz ovo još ojačati, to ćemo rezimirati kada prođe ovih 6 mjeseci a ja očekujem da iz ovog procesa i Hrvatski sabor u institucionalnom, sadržajnom smislu izađe snažniji. Ne moramo se složiti oko pojedinih tema, možemo raspravljati o dinamici kada je riječ recimo o strategiji uvođenja eura, ja ću još jedan put to spomenuti jer vidim da ta tema često ovdje izaziva reakcije dijela ljudi, nemojte zaboraviti ugovor o pristupanju, mi smo političku i pravnu obvezu da pristupimo euro području preuzeli. ... [[Upadica se ne čuje.]] Potpisali smo 2011., preuzeli smo tu obavezu, ratificirali, izglasali u Hrvatskom saboru jednoglasno, možda nisu svi koji su tada bili danas ovdje, oni koji su danas nisu bili tada, pa nisu mogli reći ne žurite. Tako se i 2000. govorilo, bilo je ljudi koji su kada je održan zagrebački sastanak na vrhu uz svo poštovanje mišljenja signalizirati idete kao guske u maglu, završiti ćemo u Beogradu. Ali nismo, ali nismo, je li točno? Nismo, ja koliko ja vidim Srbija danas očekuje i dobro pazi i kroz ovu raspravu što će to Hrvatska napraviti u vezi proširenja, gleda što ćemo mi napraviti jer razumiju našu poziciju. A mi tada uz sve moguće signale, skepse, povijesnoga iskustva pojedinih aktera nismo završili u Beogradu. Ajmo to jedan put reći jasno da se to čuje i da se razumije, nismo. Završili smo u organizaciji čije je sjedište u Brislu. Čiji je Parlament u Strasbourg koji je i hrvatski parlament jer tamo izravno biramo naše zastupnike. nismo završili u Beogradu, završili smo među najrazvijenijim državama svijeta. I u političkom i u demokratskom, ekonomskom, socijalnom, kojem god hoćemo pogledu. I nema ni jedne druge organizacije koja bi nam više pomogla u našem nacionalnom razvoju nego EU. Nema. Pogledajte statistike od 2004. do 2019. zemlje srednje i istočne Europe su dobile transferom iz europskog proračuna sve zajedno 365 milijardi eura, 365 milijardi Eura. Oni su također razotkrivajući, indikativni su. Ovo govorim zato što ovu temu dugo godina pratim, ne govorim je na način da mi treba unaprijed pripremljen govor, ne govorim je na način da nisam siguran tko je za što nadležan, govorim je s uvjerenjem nekoga tko živi ovu temu, tko živi ovu temu i tko zna da je korisna i dobra za Hrvatsku. I stoga kad znam koliko tu činimo da nam bude bolje, želim i da Hrvatski sabor i svi njegovi zastupnici voljeli ili ne voljeli ovu ili onu stranku, ovu ili onu Vladu da razumiju da taj proces nama donosi koristi. Nama članstvo u EU ne donosi štetu. Nije bio smisao ovoga procesa od 30. svibnja '90.-te pa do sada, tih 30 godina je velika simbolika da nam bude gore nego da nam bude bolje. I nema tog spina, te laži, te difamacije, te dezinformacije, tog obezvrjeđivanja onoga što radimo koji će promijeniti naš stav i naš angažman, to govorim radi toga za ove koji bi se kvalificirali kao da je tamo šepurenje a sutra bi htjeli raditi taj posao. Nemojte obezvrjeđivati to, to nije dobro, to govori o vama, zato ovo govorim, s punim uvjerenjem, jer stojim iza toga, znam koliko je to angažmana i znam koliko je netko tko nije s time identificiran lakonski spreman kazati nešto što nije dobro.

Imamo replike. Poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo premijeru. Kažete u EU naši mladi će otići u druge države, steknuti znanja, vratiti se ovdje. Nažalost, trenutno je obrnuto. Evo u mome Sinju ostao je jedan liječnik, pedijatar, jedan odlazi u inozemstvo. Gotovi proizvod, znači našu djecu koji su gotovo jednostavno odlaze. A kad govorimo o brojkama ja neću vama docirati niti ću vam govoriti o razotkrivanju, 3 milijarde eura prehrambenih proizvoda uvozimo. Apsolutno stočarstvo nam više ne postoji, poljoprivreda ne postoji. Evo moje Sinjsko polje nije navodnjeno, niti jedno krško polje nije navodnjeno. Ljudi odlaze, nemaju posla. Jednostavno gledajte to malo uže. I ljudi odlaze i ne vraćaju se. To je ogroman problem. Odgovor predsjednik Vlade, izvolite. Poštovani zastupniče Bulj, isto treba gledati brojeve. Pogledajte malo te brojeve kad to govorite. Što vam hoću reći? Hoću vam reći sljedeće. Hrvatski poljoprivrednici su dobili sredstava kao izravna plaćanja iz europskoga proračuna i sredstava za ruralni razvoj kojih prije članstva u EU nije bilo. Znate odakle su dolazili? Iz državnog proračuna. Dolazili su iz državnog proračuna. Smisao našeg ulaska u članstvo EU-a, ima ovdje i ljudi koji se bave financijama, kad se sjete dvije kolone i kalendara vremenskoga kada će što biti. Sredstva iz hrvatskog proračuna manja, ostavljena za druge teme a iz europskoga veće. Pogledajte malo te brojeve, informirajte se i vidite jel to dobro ili loše. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite.

Preko 40 milijardi eura, dragi moj premijeru. Pali smo sa 61% prosjeka EU na 59%, 300 000 ljudi otišlo je itd., itd., pa dajte da pričamo o brojkama, vi ste veliki demokrat, pa evo kritizira vas vaš kolega Kovač koji će vam ubrzo biti konkurent, on se zalaže da održimo ovdje plenarnu sjednicu o budućnosti EU-a, ja sam vas molio protekle 2 g. dajte da održimo to, da ljudi, da govorimo u parlamentu gdje idemo. Odgovor predsjednik Vlade, izvolite. Poštovani zastupniče Lovrinović, vi se ubrajate u ovu školu hrvatskih ekonomista koji su dosta rezervirani prema eura, jesam ja dobro vas razumio kroz ove rasprave u zadnjih par godina, jel to točno, jel je? Meni se čini da je. Dakle tu sam poruku razumio. Da li vi mislite da sam ja kao predsjednik Vlade mogao ne pokrenuti ovu inicijativu ovim raspravama i doći u Sabor praktički samo na aktualna prijepodneva ili na proračun kao što su radili neki drugi premijeri ili sam došao ovdje s ciljem već 8 semestara da otvaramo europsku temu na plenarnoj sjednici? Jako je teško uz ovakvu proceduralnu organizaciju rasprave imati kroz saborsku formu, raspravu o konferenciji o budućnosti Europe. Zato postoje dva odbora, organizirajte odbor, nek traje cijeli dan rasprava. Ja ću vam dovest i strane stručnjake, ako treba doći ću i ja i svi ministri koje trebaju, ne možemo tu raspravu prenijeti ovdje. To morate znati, ne možemo to ovdje vodit a ovo što slušamo ovdje nije svaki put ohrabrujuće da bi to bilo sadržajno na

Slijedeća replika, poštovani kolega Nenad Stazić, izvolite. G. premijeru, neprestano govorite o koristima koje će Hrvatska imati od predsjedanjem Vijeća EU-a i o zaslugama Hrvatske za to predsjedanje i o zaslugama vaše Vlade za to predsjedanje. Nema tu nikakvih zasluga, to je rezultat rotacije, zemlje se mijenjaju u predsjedanju pa je došlo red na Hrvatsku. Došao bi red na Hrvatsku da ste vi premijer ili da je netko drugi premijer. Koristi neće biti nikakve za građane. Hoće im smanjit se troškovi života? Pa jedinu korist će imat vi osobno jer ćete dobiti sjajnu priliku da lobirate za sebe po institucijama EU-a ili Europske komisije za vrijeme kad vas smijene ili vaši u HDZ-u, Kovač i Stier ili kad vas smijene građani na idućim izborima kao što su smijenili vašu kandidatkinju Kolindu Grabar Kitarović. Zastupniče Stazić, što rade u Bruxellesu Picula, Borzan, Fred Matić ili kolegica Jerković? Što je Mimica radio? Što vam je radio Milanović dok je išao na europska vijeća, jeste njemu to govorili? Jel to bilo šepurenje? Što je to bilo? Ja apeliram na vas da prestanete s tim, niski ste, slabi ste, ljubomorni ste, jalni ste, nikakvi ste.

Pa što je istina? Ko se u Hrvatsku vratio ovdje na mandat nacionalni, na plaću nacionalnu da radi za hrvatski narod u svim elementima?

Slijedeća replika, poštovani kolega Gordan Maras, izvolite. Hvala lijepo. Gleda nas g. Plenkoviću, dosta naših sugrađana na televiziji, nakon vaše rasprave, dosta njih je i već usnulo jer je bila ovako umirujuća dosta teška za pratiti ali evo možda se sad nakon ovog energičnog „dosta“ i razbude malo ljudi ali ono što građane puno više smeta je što vi njima uporno objašnjavate da se vi trudite, da je sve super ali oni to ne osjećaju niti to vide. Znači trebamo li mi g. Plenkoviću, zamijeniti narod da biste vi bili sretni ili trebamo zamijeniti vas da bi narod bio sretan? Hoćemo zamijenit vas ili narod?

ja vas pozivam još jednom da kažete „dosta“ Hvala lijepo. Temeljem čl. 239. izričem vam opomenu jer sam vas par puta upozorio da pripazite s vremenom. Tolerirao sam vam 10 sekundi a unatoč tome vi ste nastavili. Odgovor predsjednik Vlade, izvolite.

I sad moramo ovdje govoriti o gradskim temama na nacionalnoj razini gdje to nije tema i tako, evo već 3 godine. Konferencija o budućnosti Europe ne bi loše došlo vama i vašem klubu. Uz par časnih iznimki. Ne bi loše došlo. Malo bi prosvijetlila. Bilo bi malo iluminacije, nešto bi se novog saznalo, nešto bi se naučilo pa bi se sjetili zašto kad ste preuzeli vlast nakon što je HDZ ispregovarao članstvo se niste snašli. Meni nije trebalo snalaženje. U sekundi smo se ukopčali, kao punjač u mobitel. Zahvaljujem.

Tko okreće pilu naopako? Vi ili ja? Presudili hrvatski narod odnosno građani na predsjedničkim izborima gdje je pitanje jedinstva i podjele bilo jedno od glavnih tema i toliko o tome i mislim da je tu priča zatvorena. No, niste mi odgovorili da je HDZ i vi kao predsjednik stojite iza izjava svojih visokih dužnosnika iz stranke, da se hrvatski građani dijele na ljude i pravovjerne.

Da li vi stojite uz vašeg kolegu Stazića koji je tu ispred vas, koji je rekao da neki nisu dovršili poslove na Bleiburgu? Stojite vi uz to? Je li stojite uz Beljaka, je li stojite uz Beljaka koji je u stanju na nepismenom engleskom napisati tko, neću reći, neću ga citirati što je sve napisao i to krivo i kojim jezikom, tko je kriv za ratove i tko su ti koji su od 91.-99. krivi? Jeste vi svjesni što je on napisao? Odgovorite vi meni na to pitanje. Te rečenice, te dvije izjave su puno krupnije od političkih rečenica unutar političke kampanje kad se reagira na retoriku vašeg kandidata koji je sve samo ne budimo zajedno. Pustimo mi faze nakon izbora, govorimo mi o izborima. Jeste slušali sučeljavanje? Jeste čuli ton, jeste čuli prezir?

Poštovani kolega Klisović, lijepo sam vas upozorio da ne zloupotrebljavate institut povrede Poslovnika. Temeljem čl. 239. izričem vam opomenu. Prelazimo na sljedeću repliku, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. G. predsjedniče Vlade, vi ste ovo završno obraćanje svoje shvatili očito kao popravni ispit aktualca današnjeg. I ništa niste naučili, niste ništa promijenili, cijelo vrijeme nam se tu obraćate, govorite tko je tolerantan, tko dijeli, vraćate se na bivšu Vladu Zorana Milanovića i evo, ja sam sad pod dojmom, moram reći. Rekli ste da smo mi slabi, jadni, mlaki, a kakvi ste onda vi kad smo vas mi već 2 puta pobijedili u zadnjih 6 mjeseci? Kad vas mi tako jadni, mlaki i slabi pobjeđujemo? Onda druga stvar, sad govorite o lažima i spinovima, pa dajte slušajte svoje kolege što su pričali zadnjih 6 mjeseci o lažima i spinovima u svojim raspravama? Ja bih potpisao neke stvari koje ste vi rekli, dajte njima malo objasnite.

Poštovani zastupniče Đujić, malo ste mi egzaltirani. Ja uopće nisam spomenuo aktualni sat, ovo je bilo vrlo precizno o vašim kolegama i njihovim izjavama vezano za hrvatsko predsjedanje vijećem EU, ne Vladinim, ne HDZ-ovim. Bilo čijim, moglo je biti i vaše. Bi li se tada šepurili? Recite. Meni je drago da vi potpisujete neke od mojih izjava, to je dobro, tezu o tome da ste nas vi pobijedili na EU izborima ja nisam primijetio, nisam je čuo, ne znam da li su brojevi, oni koji su veći, veći od ovih koji su manji. Da, je, je. Pogledate postotke pa ćete vidjeti. Ali to nije bitno. Pogledate utjecaj. Utjecaj je mjerilo, ne taj broj. A i tu smo vas pobijedili. A što se tiče predsjedničkih izbora, ja sam čestitao pobjedniku. 2016. nisam čuo niti da ste vi, a niti vaš tadašnji poraženi kandidat čestitao nama [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] To je kultura. Sljedeća replika, poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. Hvala lijepo poštovani predsjedniče Vlade. Vidim da je tema zaštite okoliša, klimatske promjene, Green Deal, dakle, da se sve češće spominje u vašim govorima. I jasno je na premijerskoj razini, to je ustvari jedan, jedan ukras, to su in teme i pravu provedbu bi trebalo vidjeti na sektorskim politikama, u prvom redu zaštita okoliša i energetike, međutim, i u drugim resorima i kad se pogleda kako je relaciji deklarirana važnost, dakle izgovorena sa vaše razine što je u redu i u skladu sa politikom EU. I šta se provodi na terenu, onda se vidi da imamo veliki problem. Dakle sektorski se ne provodi ništa i klijentela vodi cijele sektore, ja sam vas na to upozoravao, posebno je veliki problem u sektoru gospodarenja otpadom. Poštovani zastupniče Dobrović, podijelimo to na dva aspekta. Jedan je aspekt provedbe svega onoga što je operativno u pogledu zaštite okoliša, energetike, gospodarenja otpadom i provedbe operativnih programa kroz financijski okvir koji imamo danas. Zeleni plan koji je na dnevnom redu je puno širi, to je plan transformacije i europskoga i hrvatskoga gospodarstva i ono kako ga mi vidimo, vidimo ga kao šansu. To nije resor u kojem ste vi radili kao ministar u mojoj Vladi i ponavljam, cijenim što ste radili, to ću reći još jedan put i gdje god da treba. To je horizontalna tema u kojoj gotovo svi resori imaju svoju zadaću. I na tome radimo da to postane integralni dio kao što su temelj ljudskih prava integralni dio vanjske politike EU tako će zeleni plan biti dio svih gospodarskih i sektorskih aktivnosti EU-a i Hrvatske. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče Vlade, ne dam vam za prava da meni i kolegama koji sjede iza mene inputirate da nismo za EU. Jesmo i potpuno smo svjesni benefita koje Hrvatska ima zbog članstva u EU. Međutim, jedno je zagovarati članstvo u EU a drugo je govoriti istinu o tome da je predsjedanje EU tehnički posao. Nekad kada je EU imala 6 članica bilo je malo drugačije, ali danas je to tehnički posao. A vi ste se uprli da ga prikažete drugačijim, do te mjere da ste na onaj patetični spotić za televiziju potrošili milijun i 400 tisuća kuna. Pa to je gore nego prometna renesansa Hrvatske. I govori o tome koliko sami ne vjerujete u ovo što danima govorite da je predsjedanje nešto što je Hrvatsku dignulo na pijedestal svjetske politike.

Ja to nisam rekao, imate vi tu naviku izvlačiti nešto što nije rečeno, to nije prvi put. Ja samo govorim o pristupu i stavu nekoliko vaših kolega iz Kluba SDP-a koji gotovo prezreno gledaju na nešto što je velika odgovornost Hrvatske. Nikada vi niste od mene čuli da je to nešto neobično, nešto vrhunaravno i nešto što je eto iznad svih drugih tema. Nije, apsolutno nije. Za mene je jednako kao ući u auto u subotu ujutro kada sam dobio vijest od ministra Božinovića odmah otići u Andraševac, otići i vidjeti tragediju istog trenutka, ovo mi je bilo važnije nego ovo predsjedanje. Ali za razliku od vas i vaših kolega, naročito pretedenata da budu predsjednici Vlade ja o ovoj temi nešto znam, ne od jučer, nego dugi niz godina. I to radim s uvjerenjem za dobrobit Hrvatske unatoč vašim lažnim tezama a vi se niste udostojili doći na poziv hrvatske Vlade, na sjednicu Vlade u vašem rodnom gradu. Poštovani predsjedniče Vlade, vi ste ovdje došli napuhani i bahati kao i obično ne bi li ste posvađali se sa zastupnicima SDP-a da si malo popravite poziciju pred unutar stranačke izbore. I sve što smo gledali u ovih pola sata ekspozea ovdje je bilo zapravo šepurenje. Šepurite se ovdje u Hrvatskom saboru zato jer se ne možete i ne smijete šepuriti u Briselu i Strasbourgu. Tamo ste manji od makovog zrna, tamo gledate u pod, tamo slušate upute onih koji vam daju upute. Ali da ste ih dobro slušali onda bi čuli da vam je Europska komisija u detaljnom izvješću napisala da vodite najkorumpiraniju Vladu u hrvatskoj povijesti. A ja sam se u politici nešto naučio, nije sigurno da će bilo tko iz SDP-a pa ni ja biti premijer ali puno je sigurnije da vi više nećete biti premijer. Odgovor predsjednik Vlade, izvolite. Poštovani zastupniče Bernardić. Evo ja sam bio zastupnik u Euorpskom parlamentu 3,5 godine, radio sam u Brislu kao diplomat, radio sam u Parizu, odlazim na europska vijeća evo sad već 4.-tu godinu i slušam što vi kažete hrvatskoj javnosti da se tamo događa. Vas, kao i nikog iz vaše stranke na tim sastancima nema, vi ne postojite tamo, ne postojite. Ne postojite. Jer da ste iole pristojni, da ste kulturni, da ste fini, da ste uviđavni ne biste ovakve nebuloze i laži uopće izgovarali. To je vaša sramota, to nije meni uvreda, ja ću to otresti ovako s revera, ali to je vaša sramota. To je vaša sramota, vaše neznanje, vaša nespremnost da vodite bilo što a kamoli da budete dio Europskoga vijeća. I na razini ste nekih Zahvaljujem. Izvolite. Uvaženi premijeru sjećam se kad ste govorili da je razlog zašto ste izgubili predsjedničke izbore u tome što se puno ljudi iselilo iz županija pod kontrolom HDZ-a. Mislim da bi bilo dobro da se zapitate zašto su se ti ljudi iselili ima li to veze sa politikom koju vi vodite. A što se tiče vašeg obećanja o 8 tisuća eura da će ljudi raditi od kuće, tj. od gospođe Kolinde koja je bila vaš kandidat, ljudi još čekaju 1000 eura za novorođenče koje im je vaš prethodnih Karamarko obećao i još ih nisu dobili. Javnost vam jednostavno ne vjeruje, to ste sada vidjeli i vidjeti ćete još poraza u svojem životu, oni su tek pred vama jer ste pročitana knjiga. I to je to. Ja možda neću imati budućnost u politici g. Plenković ako hrvatski narod to odredi ali ja mislim da vi nećete isto i to će za vas biti puno veći gubitak jer ja nisam materijalist za razliku od vas. Poštovani zastupniče Pernar, ja ne znam što će hrvatski birači učiniti, možda vas opet izaberu, možda bude ljudi koje ja poštujem, koji smatraju da ovo što vi govorite hrvatskoj javnosti i vašim kolegama u Saboru pa i na ovu temu sada a kamoli u vezi drugih tema je dobro i ispravno. Ja to poštujem, ja se s time duboko ne slažem. Ne slažem se s vašim tezama kod prilike da ih parafraziram, gotovo da daju za pravo da neko uzima pravdu u svoje ruke, uzima dugo oružje i ubija ljude usred bijela dana po Splitu, to su vaše poruke. Da li vi mislite da kao čovjek sa izabranim mandatom od hrvatskog naroda, u Saboru šaljete dobar primjer time? Volite se slikavati sa maloljetnicima i đacima, promislite malo. Apelirate da se ljudi ne cijepe. Meni vaše poruke kao informiranom i obrazovnom čovjeku da i nisam ovo, ne bi bile privlačne, brzo bi ih filtrirao. Nažalost ima ljudi kojima je to ok. A i to je demokracija. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. G. predsjedniče Vlade, krenulo vas je u zadnje vrijeme sa izjavama koje su se počele citirat, meni se osobno jako svidjela ona o tzv. tvrdoj kohabitaciji između Predsjednika Republike iz jedne političke opcije i Vlade iz druge političke opcije.

Kako će država funkcionirati, dakle vi ćete se morat umjesto da brinete o građanima, brinuti o vlastitim članovima za vrijeme dok vodite Vladu. To mi nije jasno. Kolega bauk, drago mi je da se držite teme ali evo odgovor predsjednika Vlade.

Bit će u skladu sa Ustavom, u skladu sa nadležnostima. Vi, siguran sam da ste kroz aktivnosti u saborskom odboru, jako dobro upoznati koje su ovlasti Predsjednice odnosno Predsjednika Republike a koje su ovlasti Vlade i Hrvatskog sabora i to znači to. To znači to. S dvije bitno različite političke opcije. Imali smo takve prigode već, gledali smo to. Ponovit ću vam danas, imali smo prigodu predsjednika koji je bio član SDP-a, prije Josipović, koji podržava rušenje Vlade prije kraja pregovora, to je ta velika politička odgovornost, da podržimo Facebook prosvjede, ne završimo pregovore, možda bi bili na ovom summitu kojeg ćemo mi u Zagrebu imat s one druge strane stola da su te namjere uspjele a vi ste to htjeli. Slijedeća replika, poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, vi europski put živite dugo godina. Ono što ste napomenuli da neki ovdje zastupnici umanjuju značaj i EU-a ali i značaj Hrvatske pa upravo ti maliciozni ljudi zapravo imaju i maliciozni udio u ovom domu i mislim da će to tako i ostati. Mi kao država možemo biti samo suvereni onoliko koliko pokažemo da razmišljamo o problemima, da sudjelujemo u europskim problemima, isto tako u europskom proračunu ali isto tako i u svim temama koje se tiču nas. Prema tome, mi možemo biti samo veliki onoliko kako promišljamo o sebi u okviru zajednice u kojoj pripadamo.

Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, zahvaljujem predsjedniku Vlade na podnesenom izvješću i njegovim suradnicama i suradnicima.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, uvažene kolegice i kolege, evo prije svega još jedna važna rasprava o jednoj važnoj stvari a priča se o sustavu obrazovanja koje se zaslugom vladajuće većine i ove Vlade gura kasno u noć. Zašto? Valjda da građani ne mogu gledati o kakvoj se sramoti u obrazovnom sustavu radi, kako još jedan društveni stup na kojem počiva i budućnost naše zemlje zapravo propada i kako se devastira. Skrili ste ovu raspravu od očiju građana upravo kako ne bi gledali sramotu u obrazovnom sustavu koju ste upravo vi proizveli, predsjednik Vlade i resorna ministrica Divjak. Svi se slažemo da je cjelovita kurikularna reforma itekako potrebna Hrvatskoj i ona je trebala biti odavno implementirana. Međutim, ta reforma je zaustavljena.

Nažalost u sadašnjoj Vladi HDZ-a i HNS-a koja je nastala kao rezultat, ta Vlada HDZ-a i HNS-a, kao rezultat prevare birača, izdaje birača, prebjega, neprirodna koalicija koja je isključivo interesno i materijalno vezana, ta kurikularna reforma poslužila je kao smokvin list i kao izgovor za koaliranje. Prilikom preuzimanja dužnosti, resorna ministrica Divjak rekla je da će upravo kurikularna reforma biti fokus njenog rada, ono za što će se ona zalagati, za što će se boriti, a predsjednik Vlade je na tu temu je izjavio, citiram, u ovoj novoj situaciji, Divjak je sposobna pronaći najbolje načine da ova tema postane tema okupljanja, a ne tema razdvajanja. No ubrzo su i Divjak i Plenković jedan drugog, sami sebe, a onda i cijelu hrvatsku javnost, demantirali. Projekt Škola za život nije cjelovita kurikularna reforma kao što se to želi prikazati. Osim što je ministrica odbacila temelj kurikularne reforme i krovni dokument, tzv. okvir nacionalnog kurikuluma, ona je iz Škole za život izbacila i bitne sastavnice cjelovite kurikularne reforme poput, izbacili ste sustavnu i kvalitetnu edukaciju učitelja i nastavnika, nadalje, što ste još izbacili, izbacili ste promjenu sustava praćenja, vrednovanja i ocjenjivanja. Izbacili ste i veću izbornost u višim razredima gimnazije, izbacili ste i sustavna rješenja za darovite učenike i učenike sa teškoćama. Tzv. reformom Škola za život strukovne škole su obuhvaćene samo djelomično, i to samo u općim predmetima, a trogodišnje škole su pak u drugom eksperimentalnom programu. Nova rješenja za umjetničke škole u potpunosti su izostala. I na ovaj način, kroz ovo odbacivanje svih bitnih elemenata i strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, koja je usvojena bez glasa protiv u RH, možemo konstatirati da obrazovna reforma, a samim time ni kurikularna reforma praktički i ne postoji. Nadalje, temeljem rezultata znanstvenog istraživanja, koje je u suradnju s Institutom Ivo Pilar proveo Sindikat hrvatskih učitelja, eksperimentalni program Škola za život, dobio je jedva prolaznu ocjenu, dovoljan 2, i to od strane onih koji su ga aktivno provodili u školskoj godini 2018./2019. Dakle, od učitelja, od nastavnika, od stručnih suradnika, od ravnatelja, od njih je dobio jedva prolaznu ocjenu. Njihova je zajednička konstatacija da je škola za život uvedena nasilno, nepromišljeno, nedovoljno pripremljeno, a tome u prilog idu i činjenice, da su ključne obrazovne institucije, poput Agencije za odgoj i obrazovanje, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, sindikati u obrazovanju, primjerice Preporod, Udruga ravnatelja srednjih škola, vodeći eksperti iz ovog sektora argumentirano upozoravali na izostanak temeljite pripreme za frontalno uvođenje Škole za život u sve škole te su apelirani na ministarstvo, ali i na Vladu, da odgode uvođenje iste za godinu dana. I unatoč svim tim apelima stručne javnosti, Vlada i ministarstvo nisu odustali od svog nauma. No nadalje u provedbi reforme zbog nepravilnosti u procesu javne nabave jer se uvijek na to vraća priča i to javne nabave udžbenika i nedozvoljenog dvostrukog financiranja i metodičkih priručnika iz fondova EU i državnog proračuna, EU neće refundirati dio iznosa na te stavke Škole za život. Točnije, 6,4 milijuna kuna morat će se, zbog vaših propusta isplatiti iz državnog proračuna. Dakle, ovdje su napravljene greške, naravno i šteta za proračun RH. Sporna je i nabavka tableta kojima su se opremale škole uključene u eksperimentalnu provedbu Škole za život. Naime, tabletima su već nakon nekoliko mjeseci pucali ekrani, a te visoke troškove popravka su morali snositi upravo roditelje djece koja pohađaju škole. Većina tih stručnih usavršavanja za učitelje, nastavnike je provođena online, preko platforme Lumen, a o toj istoj platformi učitelji i nastavnici su se izrazito negativno izrazili i to na prosvjedu na trgu. No onda počinje zaplet. Dana 10. listopada 2019. g. nakon što je propalo mirenje sindikata i Vlade, počeo je štrajk u osnovnim i srednjim školama. Ministrica koja vodi ovaj resor, resor obrazovanja odgovorna je za nikad duži štrajk u povijesti Hrvatske u kojem su trpjela djeca i njihovi roditelji. Odgovorna je i što obrazovna reforma ne postoji, što se ta obrazovna reforma svela zapravo na nabavu, na javnu nabavu jeftinih tableta od kojih pola ne radi, ali to nisam rekao ja. To su rekli učitelji koji su bili na tom prosvjedu. To su rekli svjedoci neprovođenja uprave te obrazovne reforme. Naravno da se odustalo od stvari koje su predviđene strategijom razvoja i obrazovanja, odustalo se od 9-godišnjeg obveznog obrazovanja, odustalo se od drugačijeg vrednovanja i ocjenjivanja, odustalo se od promjena načina državne mature, odustalo se od rada s darovitom djecom i djecom s invaliditetom, odustalo se od djece. Nažalost odustalo se od djece, od njihove budućnosti, a rezultat su demotivirani i ogorčeni učitelji što su pokazali u nikad dužem štrajku u povijesti. No danas će ovdje biti zanimljivo gledati kako će resornu ministricu braniti oni licemjeri iz redova Vlade, vladajuće koalicije i HDZ-a koji su je upravo u tim mjesecima štrajka napadali. Da podsjetim što su njeni koalicijski partneri govorili o ministrici. Ministar rada i mirovinskog sustava, Josip Aladrović, citiram, je li korektno od Blaženke Divjak da se distancirala? Vodi resor koji je već 29 dana u kolapsu. Moj osobni stav da ministrica treba svim snagama napraviti red u resoru koji vodi, a ne izmicati se sa strane i prebacivati odgovornost na svoje kolege i na premijera. Kraj citata. Radovan Fuchs, posebni savjetnik premijera, citiram, izjava ministrice da se ona ne svrstava ni na jednu stranu je neistinita. naime, ministrica je glasala na Vladi za usvajanje proračuna u kojem financijski nije ugrađen zahtjev sindikata. U tom trenutku je zala da u proračunu nisu ugrađeni sindikalni zahtjevi tako da se glasanjem za proračun, ministrica itekako svrstala na stranu protiv sindikalnih zahtjeva.“ Akademik Željko Reiner, potpredsjednik Hrvatskog sabora, citiram: „Ja osobno sam shvatio da je Divjak dala ostavku. Kada ste ministar u Vladi i kažete da ne želite sudjelovati u igrama moći između sindikata i premijera, da se ne možete svrstati ni na jednu ni na drugu stranu, to je zapravo davanje ostavke.“ Ministar Oleg Butković, 11.12.2019., citiram: „Nije normalno da koalicijski partner u vrijeme predizborne kampanje za predsjedniče izbore napada aktualnu Predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović koja je kandidat tog istog koalicijskog partnera s kojim sjediš u Vladi.“ Kolinda Grabar Kitarović, 4.12.2019.: „Rezultati niza istraživanja pokazuju da naš obrazovni sustav umjesto da ide naprijed, nažalost ide unatrag, ne možemo nikako biti zadovoljni tim rezultatima za 2018. godinu. Nažalost, mislim da je to jedan od dokaza da ova reforma obrazovanja o kojoj toliko pričamo ne donosi rezultate i da moramo žustrije krenuti.“ Milan Bandić, gradonačelnik grada Zagreba i glavni koalicijski partner Andreja Plenkovića, citiram: „Gđa. ministarka, ne samo da jadna ništa ne razumije, ona eksperimentira sa djecom što je opasno. Škola za život je privatni eksperiment ministrice koji nitko od stručnjaka nije podržao niti se o njemu raspravljalo ali to nije sve. Ministrica Divjak ne razumije što to znači biti koalicijski partner te ucjenjuje premijera. To što ona ne zna i ne razumije, to je problem premijera koji je i drži ali ne i moj problem. Ne mogu joj oprostiti kršenje zakona, ne mogu joj oprostiti bačenih 8 milijuna kuna na metodičke udžbenike i ne mogu joj oprostiti nabavljanje tableta po čak dvostruko većoj cijeni nego što se oni inače mogu nabaviti.“ Predsjednik Vlade Andrej Plenković: „Svaki ministar odgovara za resor. Podsjećam da smo mi ovdje članovi Vlade a ne članovi sindikata.“ Evo vidite gđo. ministrice, to su o vama govorili vaši koalicijski partneri i vaš šef a podsjeti ću vas i na to što ste vi govorili dana 19. studenog kada ste izjavili, citiram: „Današnja situacija gdje se sustav zapravo nalazi u potpunoj blokadi je zapravo rezultat igre moći i nadmetanja između sindikata i premijera i ja u takvim ne mogu i ne želim sudjelovati.“ Kasnije, objašnjavajući ovu svoju izjavu ponašanje nekih članove Vlade, usporedili ste s ponašanjem nezrelih osoba što ste prisnažili izrekom „istina boli.“ Vidite poštovani članovi i članice vladajuće koalicije, učitelji su vam zadnjim štrajkom pokazali da ljudi nisu roba i da ih ne možete kupiti kao što ste kupili ovu saborsku većinu. Živimo u zemlji u kojoj se Vlada narugala učiteljima, na takav način zapravo ste pokazali koliko vam je stalo do budućnosti naše djece i budućnosti naše zemlje. S druge strane, ministrica Divjak je samo glumila da joj je stalo do učitelja, da joj je stalo do povećanja plaća a prvom prilikom kad joj je bila ugrožena njezina fotelja, između učitelja i ostanka u svojoj fotelji, ona je naravno izabrala da ostane u svojoj fotelji. Ona kao stalno nešto predlaže ali je predsjednik Vlade ne čuje, ne vidi ju, ignorira je, zapravo joj predsjednik HDZ-a želi poručiti kao i svom koalicijskom partneru, nebitni ste. Bitni ste mi samo kad dođete ovdje petkom, kad dođete dignuti ruku za moju vladajuću koaliciju. I očito u ovoj nemoralno koaliciji nema suglasja oko ničega osim oko vlastitog interesa i jedne bolesne želje za ostankom na vlasti. I na kraju, svima je poznato da je počelo drugo polugodište no u nekim školama poput OS Nikole Andrića u Vukovaru, djeca još uvijek nemaju udžbenike. Na početku drugog polugodišta djeca još uvijek nemaju udžbenike, u Hrvatskoj, u 21. stoljeću. Jel to obrazovna reforma? Nažalost obrazovna reforma ne postoji i toliko ste sve upropastili da ste već odavno trebali otići iz pozicije ministrice. Zahvaljujem. Nastavak u ime predlagatelja, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite, Poštovane kolegice i kolege, poštovana ministrice sa suradnicima. Hrvatsko društvo je pokazalo koliko mu je stalo do obrazovanja i koliko shvaća da je obrazovanje važno za Hrvatsku, pokazalo je to u tri navrata. Kada je izašlo na ulice, znači u posljednje 4 g., tri puta su naši sugrađani izlazili na ulice, sva tri puta zbog obrazovanja. Prvi put 2016. g., drugi put 2017. g., želeći podržati promjene u obrazovanju, cjelovitu kurikularnu reformu i posljednji put prije mjesec dana, 25. studenog solidarizirajući se ne samo sa zahtjevima sindikata da se ispravi nepravda koja je nanesena tim ljudima, nego i poslavši vrlo jasnu poruku da smatraju da se obrazovanje nepravedno zapostavlja u društvu i da žele drugačiju, pravedniju distribuciju društvenih i državnih dobara društvenog i državnog novca. Vi ste ministrice isto tako sudjelovali u velebnim prosvjedima za bolju budućnost obrazovanja 2016. i 2017. g. i kada ste došli za ministricu, mnogi su vas čekali kao ozeblo sunce, kao ozeblo sunce, budili ste nadu. Mi nismo glasali za vas u ovom Hrvatskom saboru ali smo na odboru rekli da ćete imati našu punu podršku da nastavite ono u čemu smo mi započeli, da napravite nešto dobro, da na kraju krajeva provedete ono što je donio i Hrvatski Sabor, Strategiju znanosti, obrazovanja i tehnologije oko koje nije bilo spora u Hrvatskom saboru, nije bilo niti jednoga glasa protiv. Međutim, kada ste došli na mjesto ministrice prvo što ste napravili ste se postavili iznad zajedništva ovog Hrvatskog sabora, negirali ste Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. Uzeli ste si za pravo da svim ovim ljudima, nitko nije bio protiv strategije da vi kažete ne, ja neću provoditi Strategiju obrazovanja, znanosti i tehnologije. Niste donijeli akcijski plan za provedbu Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije što ste bili dužni napraviti. Drugo, cjelovitu kurikularnu reformu koja je bila sastavni dio strategije vi ste zaustavili, odnosno uzeli ste dokumente, jedan dio nje i kao u šoping centru rekli ne, ja ću uzeti samo predmetne kurikulume, za djecu sa teškoćama u razvoju mene nije briga. Za darovite učenike, mene nije briga, umjetničke škole neka čekaju svoju priliku. Predškolski, ne to me ne zanima. Praćenje vrednovanje i ocjenjivanje, neću se time baviti. Snažnija edukacija učitelja, nastavnika, ne, napraviti ću to na svoj način kroz lumen, tjerati ću ih da prikupljaju značke da na taj način moraju napredovati a onda će im se uz napredovanja i njihove plaće vezati uz sakupljanje tih besmislenih znački. Svi ti dijelovi o kojima sad govorim koje ste vi odbacili su dio cjelovite, naglašavam cjelovite kurikularne reforme koja je trebala mijenjati paradigmu od predškolskog odgoja do završetka srednjoškolskog obrazovanja. Vi to niste napravili. Od toga, odbacili ste strategiju, ponizili ste Sabor, stavili ste se iznad zakona i odlučili ste se uvesti pokus koji ste nazvali škola za život. Pokus koji ste nazvali škola za život. Taj pokus sveo se na tabletizaciju Hrvatske, konkretnije na nabavu tableta kojemu pucaju ekrani, koji nemaju čitaće kodova, odnosno nemaju kamere, što bi značilo da ste onemogućili pristup digitalnim sadržajima učenicima, što naravno je potpuno nelogično. Drugo, sveli ste svoj projekt na lumen o kojemu sam već nešto rekla, a i koji je izazvao bijes učitelja i nastavnika, to ste vidjeli i na prosvjedu, ako se ičemu najbučnije zviždalo, zviždalo se tom poniženju, tom poniženju, administrativnom opterećenju i tom poniženju i sveli ste svoju reformu na uvođenje informatike. Znači osim što kršite dokumente i strategije koje su u razini zakona vi donosite i samostalne odluke za koje nemate mandat. Uveli ste informatiku, informatika nije propisana, uvođenje obvezne informatike u Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije, niti je tu odluku propisalo neko drugo tijelo nadležno za, niti ekspertna radna skupina koju koordinira g. Fucks, niti posebno stručno povjerenstvo koje prati provedbu strategije na čelu kojega je sam premijer. No to od vas ne čudi. Vi ste neki dan donijeli odluku, znači suočeni sa činjenicom da nikada toliko maturanata nije palo na ljetnom roku ispita državne mature a pogotovo što se sad negativan trend pojavio u hrvatskom jeziku. Ne unaprijediti kompetencije naše djece djece da ta prolaznost na maturi bude veća ili reformirati maturu što se ti trebalo raditi u cjelovitoj kurikularnoj reformi u skladu sa nekim novim valovima u obrazovanju. Što ste vi rekli? Pa gledajte, mi ćemo to riješiti na način tako što evo ja sam odlučila da znate evo taj esej gdje je jako veliki broj djece predao prazne papire na ljetnom roku i samim time, a esej je uvjet za prolazak, polaganje mature iz hrvatskog jezika i književnosti, vi ste rekli on više neće biti uvjet za polaganje mature hrvatskog jezika. Kakva je to poruka djeci? Znači vi možete predati prazne papire na maturi iz hrvatskog jezika i proći ćete maturu. A na stranu to što u PISA istraživanju ponovno kažemo da smo ispodprosječni u matematičkoj pismenosti, u prirodoslovnoj pismenosti ali i u čitalačkoj pismenosti. Čitalačka pismenost je ta koja je naprosto preduvjet za razumijevanje zadataka iz matematike, iz fizike, iz prirodnih znanosti. Tako vi rješavate probleme. Neki dan donosite odluku vremenik polaganja državne mature, maturante tjerate da izađu na maturu 6 dana, iz eseja, na esej, dio esej, 6 dana prije završetka nastavne godine. Pravilnik broj, članak 16. kaže da učenik ne može pristupiti maturi ako nije s uspjehom završio nastavnu godinu. Kako da dijete izlazi na esej kada ne zna još ući za završno, za zaključne ocjene. Pa što je to ministrice? Vi samostalno donosite sulude odluke mimo pravilnika. Da ne govorim da u cjelovitoj kurikularnoj reformi nema okvira nacionalnog kurikuluma. To vama sad možda ne znači puno kolegice i kolege zastupnici ali ako želimo od bubanja sadržaja u školama doći do primjene znanja i do stjecanja kompetencija, jedini dokument u kome je to opisano i propisano je krovni dokument okvir nacionalnog kurikuluma, ministrica je to odbacila. Ona je donijela ove donje predmetne neke, one što je napravila većinom, onih 450 učitelja i nastavnika koji su radili na čelu, na čelu sa ekspertnom skupinom sa g. Jokićem a okvira nema. Znači mi smo promašili priču jer smo u toj cjelovitosti se naprosto pogubili. Nasilno uvođenje pokusa škole za život u škole ove godine nakon neprovedene evaluacije eksperimenta koji je bio provođen u 74 škole je par excellence negacija bilo kojeg znanstvenog pristupa, vi ste znanstvenica. Danas vidim na stranici HNS ovako, ima jednu reklamu kao kome biste, sponzorirani oglas, kome biste prepustili budućnost vaše djece, ministrici koja je profesorica i znanstvenica gdje je ona prikazana nasmiješena u boji, s desne strane nje u crno bijeli kao sitni politikanti gdje su s fotografije Marasa, Grmoje i, i, i Pernara, što god mislili o tim zastupnicima, oni su zastupnici u HS, a vi kao znanstvenica biste trebali znati da se ne uvodi projekt frontalno u sve škole prije nego li imate evaluaciju, evaluaciju eksperimenta, vi ste to upravo, upravo napravili. No, sada da ne bude da ja govorim iz perspektive osobe koja ne sudjeluje u ovim, u ovim, u ovim procesima jer zaista direktno ne sudjelujem, ne radim u školi, ne radim u ministarstvu, nisam u agencijama, ali moram vjerovat ljudima koji su u sustavu, znači vi kad ste uvodili, odlučili uvesti frontalno u sve škole cjelovitu kurikularnu reformu, vas je struka molila da to ne radite, molila vas je za godinu dana odgode. Sindikat preporod je u mjesec i po dana ljetnih mjeseci skupio više od 3000 potpisa učitelja i nastavnika imenom i prezimenom koji upozoravaju i vas i premijera da ta reforma nije dobro pripremljena, da nisu stvorene predispozicije za njezino, za njezino uvođenje i da ćete pogriješiti ako budete preko koljena silom uvodili to u škole, vi niste slušali. To je isto i upozoravala i Agencija za odgoj i obrazovanje, krovna institucija za edukaciju učitelja i nastavnika, niste ih naprosto slušali, oglušili ste ih na to, na to su upozoravali i istraživanja koje je proveo Institut Ivo Pilar koji je ocijenio, ocijenio eksperiment u njegovoj provedbi ocjenom, ocjenom 2. Mnogo njih je upozoravalo da neće stvari biti dobre, da si damo malo vremena, da idemo na temeljiti pristup, vi to niste željeli slušati, vi ste tvrdili da je sve u redu. Mi kao promatrači sa strane i osobe koje ne sudjelujemo u procesu možemo vjerovati vama da je sve pod kontrolom ili ljudima koji cijelu priču nose, ne znam zašto im ne bismo vjerovali, oni nemaju nikakav interes u tome da lažu nas, da uznemiruju roditelje, da uznemiruju hrvatsku javnost, oni nemaju nikakav interes u tome, oni mogu procijeniti, oni nose tu cijelu priču, je li nešto spremno ili nije, međutim vi ste se odlučili naprosto za drugi pristup, odustali ste od odgode koju traži struka i uveli ste naprosto nasilno Školu za život, pokus Škole za život u hrvatske, hrvatske škole bez da ste pripremili priču i bez da ste osigurali na kraju krajeva i vrednovanje, materijalno vrednovanje volje ljudi koji su to sve trebali nosit na svojim leđima koji su vas upozoravali da to ne radite, vi to niste učinili. Možemo mi ovdje pričati o odgovornosti premijera zbog štrajka, je premijer je sigurno doprinio tome što je štrajk trajao toliko dugo i što je bio najduži štrajk u povijesti jer izbjegavanjem dijaloga, ponižavanjem, onako malo jednim tvrdoglavim pristupom stvari su previše trajale, 36 dana, 16 dana za nadoknadu, djeca su ranije krenula u školu, neće imat proljetne praznike, dulje će ić na ljeto, na ljeto u školu, za to je kriv premijer, da, jer zašto? Na kraju je udovoljio onome što je mogao udovoljiti drugi, treći ili četvrti dan da nemamo ovakve cirkuse nadoknade, histeriju i živčanost, ali i vi ste odgovorni. Znate zašto? Vi ste trebali taj štrajk spriječiti, vi ste trebali osigurati materijalne uvjete za vaš projekt, znate vi ste ušli u koaliciju, uvjeravali ste nas ovdje zbog reforme obrazovanja, pa šta niste uvjetovali koalicijskom partneru kao što su neki zastupnici ovdje radili da kažete jamčite nam provođenje cjelovite kurikularne reforme i bolji materijalni status, niste to napravili, ne samo kad ste ulazili u koaliciju, vi ste znali da reforma ide frontalno u škole, da ćete opteretit nastavnike, digli ste ruku za proračun za 2019.g. gdje nije bilo povećanih sredstava za učitelje i nastavnike, onda ste u lipnju '19. granski pregovarali Vlada i sindikati mogli ste kroz dodatke osigurati bolja materijalna prava, drugi put to niste napravili odnosno treći i što ste napravili u tijeku štrajka kad ste kao hinili da ste na strani učitelja i nastavnika u trenutku kad ste im bili najpotrebniji proglasili ste se nenadležnom, rekli ste ja u tim igrama moći ne želim sudjelovati, vi da, da, tako ste to rekli gđo. ministrice, a onda ste svoju moć koristili na sjednici Vlade i izabrali svoj put protiv učitelja i nastavnika za svoju ministarsku fotelju, glasali ste za proračun, a onda su vaši zastupnici HNS-a ovdje isti taj proračun podržali, sapien sat – pametnomu dosta, toliko o vašoj brizi i putu i izboru, vi ste izabrali sebe, a odvalili ste pljusku onima koje ste do jučer uvjeravali da ste na njihovoj, njihovoj strani. I na kraju, o netransparentnom trošenju novca će biti prilike govoriti još i ovdje, to je jedna posebna priča koja zahtjeva puno više vremena i posebnu pažnju u drugom činu i samo još nešto, znači zbog vas ministrice Divjak 6000 djece primatelja socijalne pomoći nije na vrijeme dobilo novac za udžbenike početkom školske godine, zbog vas osobno djeca, asistenti u nastavi ne znaju svake godine na početku školske godine hoće li dobiti plaće ili neće, djeca s teškoćama ne znaju na početku svake školske godine hoće li imati asistenta ili neće imati asistenta. Vi ste, mi smo vas spriječili ovdje da doktorante, studente s invaliditetom vašim pravilnikom izbacite iz studentskog doma na ulicu u roku mjesec dana, to ste htjeli napraviti. Isto tako, vi ste naprosto izgubili doticaj sa stvarnošću, podrivate i institucije, znači Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje 3.g. ne funkcionira, nema kvorum, nema imenovane članove koje treba ovaj Sabor imenovati na vaš prijedlog, a Agencija za odgoj i obrazovanje, ključno tijelo za obrazovanje učitelja i nastavnika, što vi kažete da je jako važno u ovoj reformi, 3 mjeseca ste držali bez upravnog vijeća, na kraju je otišla i ravnateljica, to je živa katastrofa. Isto tako, etičko Povjerenstvo u znanosti i obrazovanju ne funkcionira, ništa niste napravili da funkcionira, a isto tako gubite i bitku o uvođenju reda u visokom obrazovanju.

I što bi rekao jedan moj kolega, završavam, postoje ministri koji kontroliraju ministarstvo, oni su najbolji, oni lošiji kontroliraju samo zgradu i postoje oni najlošiji koji kontroliraju samo svoje stolove. Nažalost, ministrice vi samo stolujete u Ministarstvu obrazovanja. Imamo nekoliko replika, prvo replike na izlaganje kolege Bernardića, prva replika poštovana kolegica Božica Makar, izvolite. Vi ste svoje izlaganje započeli izjavom da se ovdje radi o sramoti i slažem se s vama. Vaš zahtjev za opoziv ministrice Divjak je jedna velika sramota. Zašto uporno se trudite i želite zaustaviti reformu obrazovanja? Da li po vašem treba čekat još 25 godina? Argumenti su vam stvarno jeftini i redikulozni, uostalom kao i vaš govor u izbornoj noći. Često se ovdje pozivate na zaključke i izvještaj Europske komisije, i danas ste se pozvali. Pa zašto niste onda spomenuli da je upravo obrazovna reforma dobila tri pohvale od Europske komisije, zadnju u izvješću za 2019. godinu? Čitali ste nam 5 minuta citate, pa da i ja vama velim citat neki.

Pa dajte malo budite kreativniji, nemojte prepisivati ako se već neki drugi u HDZ-u prepisivali. Da, sramota je, pa apsolutna je sramota, sramota je što ste smijenili Jokića, sramota je što niste ništa napravili od reforme, sramota je što djeca nisu išla u školu preko mjesec dana, sramota je što ste odustali od boljeg položaja i načina vrednovanja za darovite učenike, za učenike sa teškoćama, sramota je što ste odustali od promjene načina vrednovanja i ocjenjivanja, sramota je što ste odustali od promjene koncepta državne mature, sramota je što ste odustali od stvari koje su donesene strategijom obrazovanja, koja je usvojena jednoglasno u Hrvatskom saboru. A znate što je najveća sramota? Sramota je što ste izdali svoje birače. Što ste ih ponizili, što ste ih prevarili i na taj način varate i sada građane, varate djecu i uzimate budućnost naše zemlje, to je

Ova Vlada i ova ministrica je donijela što vi niste u 4 g. a to je Pravilnik o asistentima ili pomoćnicima u nastavi. Znate koliko dugo smo ga čekali i to je najvažnije sustavno rješenje koje pomaže učenicima s teškoćama da mogu uredno pohađati nastavu. Stoga nemojte se koristiti učenicima s teškoćama jer to nije lijepo, nije lijepo ni čuti a mogli ste još ovdje dodati i u razvoju jer bi tako trebalo biti. Lukačić, da, to je zaista sramotno, sramotno je što se zaista odustalo od posebnog programa rada za učenike sa invaliditetom. Ali znate što je još veća sramota od toga? Sramota ove Vlade što niste bili u stanju 3 g. za osobe sa invaliditetom donijet Zakon o inkluzivnom dodatku.

Sramota. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Bernardić, nisam mislio da ću od vas čuti ili dobiti dojam da se vi slažete sa uskoro bivšom Predsjednicom, nadam se uskoro i bivšem gradonačelnikom Zagreba Milanom Bandićem, ali recimo protiv ste budućeg Predsjednika, tako sam ja dobio dojam iz vašeg izlaganja jer su oni, citirali ste ih, oni ono što potvrđuje vaše teze i vaše namjere. Znači jedna, druga. Za Milanovića znam da baš niste oči u oči ali ovo nisam znao. Ono što sam iščitao je da je ministrica trebala ići vama na ruku, dati ostavku, ići u nove izbore na kojima vi mislite da dobili i onda bi vi dali tu povišicu učiteljima i profesorima. I to je sad problem jer eto netko drugi je dao i ljudi su dobili odmah odnosno dobit će a ne čekati 6 mj. nešto što možda nikada neće ni doć.

Recite vi meni, počelo je drugo polugodište, drugo polugodište je počelo. Evo tu je i koalicijski vaš partner na državnoj razini, kako je to moguće u 21. stoljeću Hrvatskoj početkom drugog polugodišta da djeca nemaju udžbenike? Pa nije li to sramotno? Pa zašto ne pitate za to? Jel to obrazovna reforma?

Poštovani kolega Bernardić, rekli ste u svom govoru da se odustalo od djece s invaliditetom. Nisu djeca s invaliditetom nego s posebnim potrebama, a da ste malo više u saboru, barem toliko koliko vas nema bili bi čuli u prosincu kada je vaš kolega zahvaljivao Vladi i ministrici za školu, za potpisivanje ugovora za školu za djecu s posebnim potrebama koja se čeka već prilično dugo. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Odgovor kolega Bernardić. Kao prvo vjerojatno niste pratili promjene koje su se događale u tom zakonodavstvu. Nema osoba s posebnim potrebama, svi mi imamo iste potrebe, iste želje, iste snove, isti osjećaj za potrebu za srećom. Sve osobe, svi ljudi sukladno Ustavu, da i zato se koristi termin osobe s invaliditetom, pitajte gospođu Ljubicu Lukačić. Nemojte vrijeđati osobe s invaliditetom. Kakve posebne potrebe, kakve posebne potrebe? To je davno izašlo iz terminologije. Riječ je o osobama s invaliditetom. Morate biti malo upućeniji kad idete u ove rasprave. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Milorad Batinić. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Pa kolega Bernardić čudi me što ste vi uvodno raspravljali opće o ovoj temi, očekivao sam da će to možda netko od vaših kolega tko je daleko više upućeniji, tko neće morati čitati u doslovno da kažem štrebati. Jer je smisao kurikularne reforme „Škole za život“ je logičko, logično razmišljanje i zaključivanje. Toga kod vas nisam vidio u raspravi, a vaša rasprava vrvi sa nizom neistina. Prije svega radi se o, evo samo ću spomenuti jednu, edukacija učitelja, od listopada 2018. do kolovoza 2019. to je prošlo je preko 32.000 učitelja. Znači kad sam rekao da se čudim tome ipak ste si trebali pročitati nešto ili da vam pripreme da pročitate, a ne ovako šaljete poruku upravo toj djeci da i dalje bubaju, da i dalje štrebaju, a ne da logički promišljaju, a [[Upadica: Zahvaljujem.]] još je opasnije, poručili ste im da ne trebaju čitati. Zahvaljujem. Ja vas ne razumijem kolega Batinić. Zamjerate što se ovdje čitalo neke podatke. Šta vi podržavate da djeca u školi ne čitaju? Pa mislim pa ako je to ta vaša obrazovna reforma u kojoj želite da djeca ne čitaju, u kojoj ne treba čitati, u kojoj ne treba pročitat ništa, ako je to vaša obrazovna reforma onda su jasne i vaše namjere. Pa i to je razlog između ostalog zašto ova reforma ne postoji. I to je razlog, ali na sreću nismo u 19. stoljeću, nego u 21. stoljeću i ovakve stvari kada ne uspiju se kažnjavaju kod birača, kod hrvatskih građana. Zato jer ovo gledaju i roditelji djece koja nisu išla u školu. Roditelje 70.000 djece svake godine koja propuštaju veću šansu za život, bolju šansu za život zato jer se obrazovna reforma ne provodi.

Prvi repliku, poštovani kolega Peđa Grbin. Izvolite kolega. Uvažena kolegice Glasovac, pitanje koje ću vam postaviti odnosi se na visoko obrazovanje i to dva. A odnosi se na ulogu ministrice u dva procesa koja se trenutno događaju u RH. Jedno je osnivanje studija medicine u Puli. Je li normalno da ministrica ne reagira na situaciju gdje klika oko gospodina Kostovića hoće bojkotirati osnivanje tog sveučilišta? Drugo pitanje odnosi se na Hrvatske studije. Je li normalno da ministrica prihvaća, tolerira i ne poduzima ništa oko niza nezakonitosti koje se događaju na Hrvatskim studijima kao što su primjerice izvanredno stanje, prinudna uprava, problemi sa zapošljavanjem na tim studijima, a sve pod krinkom autonomije sveučilišta? Ako mene pitate, autonomija sveučilišta nije i ne može značiti neodgovornost, a pogotovo ne ministrice za ovakvo stanje. U ministarstvu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je u hrvatskom obrazovnom sustavu očito je normalno da se uskraćuju dopusnice Medicinskom fakultetu u Puli iako tu imamo deficitaran kadar, a s druge strane upisuju se u registre Filozofski fakulteti primjerice Hrvatske studije bez da ministarstvo o tome išta zna. Iako je predispozicija za upis u registar nekog fakulteta zapravo suglasnost ministarstva odnosno odluka da je osnivački akt usklađen sa zakonom. I onda se ministrica čudi kako su se oni upisali u registar, a ona nije dala nikakvu odluku. Sve vam je to gospodine Grbin normalno. Da ne zaboravim, ministricu Divjak su tri upravna nadzora dočekala u ministarstvu u ladici od gospodina Barišića. Jedan vezano uz privremenog dekana Filozofskog fakulteta, drugi vezano uz izmjenu statusa Hrvatskih studija iz Studentskog centra u odjel i treći vezan uz nelegalno zapošljavanje na Hrvatskim studijima. Ništa po tom pitanju napravila nije. Zašto? Pa kolegice cjelovita Kurikularna reforma treba obuhvatiti sve razine obrazovanja i ponuditi cjelovita rješenja kao što ste rekli i sve skupine učenika. Dakle, cijela obrazovanja od predškolskog do srednjoškolskog i sve skupine učenika. Škola za život“ s druge strane je kao što ste rekli eksperiment. Kao osoba koja je preživjela i kao učitelj i kao učenik nekoliko reformi mogu iz iskustva reći, sve što se provodi ovako ad hoc i da bi se provelo, neće zaživjeti, neće primiti korijen i neće dati rezultat. Pa valjda je „Škola za život“ djeco nemate udžbenik u drugom polugodištu, snađite se, nabavite ih. Reforma, jedina reforma koja postoji je piar projekt, ništa drugo. Ova Vlada i ova ministrica uporno žele nas uvjeriti da su stavili, pazite, na Golf jedinicu su stavili spojler i žele nam prodati to kao Passat, to ljudi jednostavno ne ide, to je samo šminka, to je samo površina ispod koje nema ničeg. Ja bih podržala svaku logičnu intervenciju u obrazovanje i ne znam zašto se nije nastavilo putem koji je bio dobar, za koji imamo legitimitet, na kraju krajeva i HS i to je nacionalna hrvatska politika, strategija obrazovanja znanosti i tehnologije, druge nemamo, bolje nemamo. Njen sastavni dio je bio cjelovita kurikularna reforma, možda je ona trebala malo više pripreme, ona nije dovoljna da se netko njome pohvali u jednom mandatu, ali su opasne intervencije, ja razumijem nečiju potrebu da ostavi trag, da napravi nešto, da ostavi nešto iza sebe, ali u toj želji mogu se dogoditi greške koje će oštetiti generacije učenika i to moramo imati na umu, obrazovni sustav nije bilo koji sustav, to su djeca, tu moramo biti posebno, posebno osjetljivi i zbog toga mi je žao što možda u nekom čak i dobroj namjeri na početku dogodile su se greške koje će skupo koštati i kaos koji će dugo mnogi neki drugi ljudi morati sanirati i čistiti. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Uvažena kolegice Glasovac, vi ste u svom izlaganju spomenuli nastavnike, profesore, učitelje i lumen, znate kad se ide planinarit, oni koji planinare imaju svoju knjižicu i kako osvoje koji vrh dobiju pečat. A očito je i ministrica u smislu uključivanja učitelja da se dobije kvaliteta odlučila da i oni dobivaju značke, pa onda kako ko što napravi dobije značke, kad ste planinari, kad imate onu knjižicu punu pečata onda vas neko pohvali. Pretpostavljam da je i ovdje bila tema i želja da se nekog pohvali. Nema reforme, nema projekta, nema bez obzira što zovemo bez suradnje sa, u konkretnom slučaju, sa učiteljima, s profesorima, s nastavnicima, sve to čine ljudi, a ljudi su oni koji su jasno rekli ministrici Divjak što misle o lumenu i što misle o takvom načinu obrazovanja njih, ako su se tako odlučile obrazovat učitelje i nastavnike, kako bi to tek odlučila prema učenicima. Ali kolegice Mrak-Taritaš, ministrica je imala ljude, znači nikada, ja ne pamtim kada se u RH toliko učitelji, nastavnici, roditelji, društvo, solidariziralo s nekom najavom promjene u društvu kao 2015., '16., '17. s kurikularnom reformom, ljudi su punili zagrebačke i trgove drugih hrvatskih gradova da bi rekli mi to želimo, u školama je vladao entuzijazam, 3.g. se do 2015.g. radilo s tim ljudima, oni su u to vjerovali, na tom valu je trebalo jahati, tim putem je trebalo nastaviti, a ne dovesti danas do toga da vam isti broj ljudi 3.g. poslije štrajka na istom tom trgu prosvjeduje, negoduje, bjesni jer ih ponižavate i jer ih omalovažavate, e za to stvarno treba biti znanstvenik i ekspert, od prijatelja napraviti neprijatelje i od obožavatelja i suradnika napraviti mrzitelje i one koji vas ne podupiru, evo to stvarno treba znati, svaka vam čast ministrice. Zahvaljujem kolegice. Slijedeća replika poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolegice Glasovac, jedna sugestija, drugi put kad pišete predsjedniku vaše stranke što da govori u Saboru onda ga, oboružajte ga sa točnim podacima. Drugo, ono što bi želio naglasiti, vaše obrazloženje i ono pismeno i sada što ste vi predsjednik vaše stranke strateg SDP-a kazali, izrazit ću se nogometnim žargonom, to je upitno da li je za žuti karton, a ne za opoziv. Nadalje, pogotovo vi u svojoj raspravi bavili ste se osjećajima, odnosima između političara, političkih stranaka, e vidite, tu je velika razlika između vas i nas, mi se fokusiramo na sadržaj, na reformu koja se provodi, a vi se bavite jeftinim politikanstvom. Zahvaljujem. Odgovor poštovana kolegica Glasovac. Ajmo onda na argumente koji su dovoljni za crveni karton, sumnja u namještanje natječaja za nabavu mikrobit računala posebnom savjetniku predsjednice RH za STEM, od 25 milijuna kuna iz Europskih fondova, Europska komisija zbog neprihvatljivog i netransparentnog trošenja novca traži od nas da platimo penale, mi građani od 6,4 milijuna, milijuna kuna. Revizija upozorava 2.g. za redom ministarstvo da krši Zakon o lokalnim službenicima na način da na autorske ugovore i honorare isplaćuje 9,6% prošle godine i pretprošle 8,6%, od ukupnih izdvajanja za plaće u ministarstvu dozvoljeno je samo 2% Ako ovo nije, a da ne govorim o netransparentnom plaćanju astronomskih cijena za metodičke priručnike, o tome će još bit govora, ako to nije dovoljno za crveni, onda ja ne znam kako vaš semafor radi. Slijedeća replika poštovani kolega Anđelko Stričak, izvolite. Kolegice i kolege, svjedočimo još jednom krajnje ozbiljnom opozivu jednog od ministara odnosno ministrice Vlade premijera Plenkovića. Naime, o tome nam govore statistički podaci, svega 23 zastupnika SDP-a je bilo spremno potpisati ovaj pamflet. Večeras ih je ovdje svega 10 spremno taj pamflet braniti, a u petak svega 5-ero će vas doći na glasanje o tom pamfletu.

Molim vas kolegice i kolege nemojte ometati kolege dok raspravljaju i nemojte im upadati u riječ. Pretpostavljam da vas puno neće raspravljat, pretpostavljam da znam i zašto. Ali zato na glasanju u petak ćemo dići ručice čak i za ono u što ne vjerujemo i što potiho govorimo da se s time ne slažemo.

Tako da ja uopće ne shvaćam poantu vaše replike u uopće ne shvaćam ni sebe zašto ja vama odgovaram na vašu repliku. Kolega Saša Đujić, izvolite. Kolegice Glasovac, vi ste spomenuli ovaj famozni uradak u režiji HNS-a kao ovaj marketinški poduhvat u kojem je jedna slika s jedne strane, da, znam i tko je autor toga, ali gledajte dakle to najbolje oslikava rad i HNS-a i ministrice i tog resora.

Evo i kolega Batinić sada govori o politikantstvu, znači imali su trening jedan u ministarstvu kako će sada nastupati, ali gledajte da su barem pola energije toliko uložili u kampanju da učitelji prije tri, četiri mjeseca dobiju svoja prava, da im se povećaju plaće barem pola od tog napora, možda bi danas o ovome uopće ne bi raspravljali. Pa mene čak i ne smeta da ocjena da netko nas u politici zove politikantima, ali ono što mene smeta i gdje bih ja ispravila navod i onaj dio gdje je prikazana ministrica gdje piše profesorica i znanstvenica, e tu bih ja napisala politika. Ovo možda jest politikanstvo ili nije ovisi iz koje perspektive gledate, ali ministrica je definitivno političarka, ona od toga pobjeći ne može jer politika je ta koja donosi odluke, politika je ta koja kroji sudbinu. Ne može ona sebe proglasiti profesoricom i znanstvenicom, a glasa za proračun, glasa ili ne glasa. Da nije htjela glasati za proračun u kome nema povećanja za plaće učitelja i nastavnika, učitelji i nastavnici bi već odavno imali veće plaće. Ali da sebe odbijaju priznati političarima, a koriste povlastice i moć politike, e to je već jedan drugi problem. A ona jest političarka. Izvolite. Probat ću biti brz. Poštovana kolegice. Dakle govorite cijelo vrijeme o cjelovitoj reformi, ako sam ja dobro shvatio trebalo se još čekati, trebalo se još raditi, trebalo se odgoditi itd., i dalje i tako zapravo dođemo do onoga gdje smo danas gdje mi još uvijek kao građani čekamo, čekamo puno stvari, puno stvari se pitamo zašto.

Ono što je pitanje, da li ova reforma nešto napravila loše, gore, isto ili bolje, po vašem mišljenju je bolje, ali nije dovoljno dobro. Ok, vaše pravo. Državna matura, 2011. je bila 4. travnja, 2013. također u svibnju, nije svijet stao.

To je pomoćno sredstvo u provođenju reforme, čekati ne, čekati ne.

Jer naprosto nije. Cjelovita bi bila da ste preuzeli i okvir nacionalnog kurikuluma i poseban pristup kurikuluma za djecu s teškoćama i darovite i poseban način praćenja vrednovanja ocjenjivanja, obuhvatili umjetničko obrazovanje, obuhvatili predškolski odgoj, tako je bila zamišljena reforma. Ali vi niste, vi ste kao u supermarketu uzeli ono što vam paše, odbacili ono što mislite da nećete moći provesti, procijenili da je teže ili ne znam kojom ste se logikom vodili, to nije reforma, a još manje cjelovita kurikularna reforma, to je vaš pokus gdje su kunići nažalost djeca. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala vam lijepa. Kolegice Glasovac, vi jako dobro znata da ministrica nije i ne može biti kriva za probleme na početku školske godine, a vezane za pomoćnike u nastavi. Pa ne može ministrica biti odgovorna ako neka škola nije na vrijeme dostavila dokumentaciju. Upravo to se dogodilo na početku školske godine ako ste zaboravili, a dokumentaciju škole nisu mogle na vrijeme neke i predati jer je nisu imale. Ne znam da li to znate. Bilo bi dobro da ste malo pročačkali po tome pa da ste vidjeli koliko je djece bilo i još za vrijeme vašeg mandata kada je ovo bio pilot projekt, koliko je djece bilo da uopće nisu imali pravo na pomoćnika u nastavi.

Kolegice Lukačić znam ja, a znate i vi kako sam ovdje pretprošle školske godine apelirala da nisu plaćene isplate pomoćnicima u nastavi na početku školske godine. Je, ministarstvo je kasnilo, kada smo ih prozvali ovdje vi ste se malo ljutili na mene, ali mi smo misiju odradili, ljudi su plaćeni. Prošle godine ako govorimo o dostupnosti pomoćnika djece, ako na to mislite ministričinom odlukom su njenog, povjerenstvo je poništavalo pojedina odluke povjerenstava na nižim razinama koje određuju primjerni oblik školovanja i na taj način uskratilo pomoćnike nekoj djeci. To nije normalno. Ili onda ukinite županijska povjerenstva ili ujednačite kriterije. Znamo vi i ja jako dobro, o čemu mi govorimo i da tu škare i sukno drži naša ministrica. Zahvaljujem. Izvolite. Zahvaljujem. Obzirom da sam učestvovala u dva opoziva i znam što je pripremat se mogu vam reći da ste bila jako dobra, jasna i vidi se da da dobro poznajete ovu materiju. Nadovezat ću se na ono što ste vi govorili, a pročitat ću jedan tekst. Jer očito da oni nisu čuli onih 40.000 ljudi koji su jasno rekli, ne samo govorili o povišici, nego jasno rekli da ova reforma nije dobro osmišljena, način na koji se provodi nije dobar i posebno se osvrnuli na netransparentnost utrošenog novca. A onda ću vam pročitat, tema o sredstvima koja su pojedinci dobili za sudjelovanje u eksperimentalnom programu „Škola za život“ jest tema o kojoj zaista nemam dovoljno informacija, kaže jedan, niti znam tko od stručnjaka sudjeluje, niti koliko je novca i za što dobilo ili će dobiti, ono što vam mogu reći iz svog ministarskog iskustva je da je najbolji način da prekinete glasine o navodnim isplatama 150.000 kuna i više pojedincima koji sudjeluju u različitim aktivnostima u „Školi za život“ taj da javno objavite tko sve radi na kojim aktivnostima i koliko novca za svaku pojedinu aktivnost dobiva ili će dobiti [[Upadica: Zahvaljujem.]] pri tome naravno mislim i metodičke priručke, priručnike, to je rekao kolega Radovan Fuchs. Izvolite Sabina Glasovac. Da, znam kolegice Strenja da je to rekao gospodin Fuchs, ali gospodin Fuchs nije samo bivši ministar, on je sada posebni savjetnik premijera za obrazovanje i koordinator ekspertne radne skupine, a ekspertna radna skupina vam je ona skupina na čelu koje je svojevremeno bio Jokić koja je ključna, krovna za nadgledanje smjernice i provođenje cjelovite Kurikularne reforme. I da, pisalo je i očekujem da se to ovdje opovrgne da su neki odabrani netransparentno učitelji i nastavnici dobili za jedan priručnik, recimo jedna nastavnica 205.175,63 kuna za jedan priručnik. Gospodin Ljevak, dugogodišnji nakladnik kaže da je tržišna cijena priručnika, inače iznosi od 5 do 20.000 kuna neto uključuje autorski honorar, uređivanje, lekturu, korekturu, grafičko oblikovanje, tisak, digitalnu podršku. Izvolite. Imam pitanje za kolegu Bernardića. Prije toga da izrazim ispred stranke Promijenimo Hrvatske podršku ovoj inicijativi za smjenom, ali želim nešto reći da mi je jako žao da je upravo SDP godinama držao sa sobom jednu stranku HNS koja je klijentelistička i da nije to vukao mi bi sad bili doma i ne bi uopće o ovome raspravljali. No, konkretno pitanje kolega Bernardić. Smatrate li da jedna klijentelistička stranka putem ovako snažnog PR-a može se transformirati u prosvjetiteljsku stranku pod blagoslovom premijera Plenkovića? A mi znamo o kakvoj je stranci riječ. Da li vi mislite a je to moguće, koji je smisao ovako snažnog PR-a koji plaća se iz proračuna da se sad želi znači HNS pred očima javnosti prikazati jednom prosvjetiteljskom ovaj strankom, a mi znamo da oni vode ključne firme JANAF, HEP, Ministarstvo zaštite okoliša, pa to je čudo jedno. Dakle, evo. Samo da vas podsjetim vi ste replicirali poštovanoj kolegici Sabini Glasovac. Izvolite kolegice Glasovac, odgovor.

Kolega Lovrinoviću, iskreno ne mislim ništa, o HNS-u će sve reći njihovi birači, a o ministrici je dosta toga već rečeno 25. studenog na Trgu bana J.Jelačića, ne samo od učitelja i nastavnika nego i svih onih koji ih podržavaju, solidariziraju se s njima. Ne samo u namjeri da im se poboljšaju uvjeti rada, nego i u namjeri u tome da Vlada RH i ministarstvo ima bolji odnos prema obrazovnom sustavu i da počne pravednije raspoređivati društveno i državno, državno bogatstvo, a ne kako je to činila do sada. To je ono kako sam ja shvatila između ostalog i poruke s Trga bana Jelačića iz studenog. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovane dame i gospodo, zastupnice i zastupnici, kao što smo i u našem pismenom očitovanju kazali, Vlada je odbila navode iz prijedloga za pokretanje pitanje povjerenja ministrici Divjak istaknuvši kako nema osnove za izglasavanje nepovjerenja. Kada se i iz ove rasprave, a i iz vašega podneska nastoji rezimirati o čemu je u biti riječ, riječ je o dvije teme. Jedna je reforma obrazovanja, a druga je pitanje štrajka kojeg smo imali prije nekoliko tjedana, odnosno sad već više od mjesec i pol dana. Što se tiče reforme obrazovanja kazao bih kako je to jedna od onih ključnih strukturnih reformi za hrvatsko društvo, za sve sazive Hrvatskog sabora pa i Vlade i na tom procesu ćemo ustrajati. Dapače, riječ je o strukturnoj reformi resora koji je mnogo godina bio i zanemarivan, a ocjene koje smo dobili u ovim izvješćima Europske komisije na koje se ovi predlagatelji nerijetko pozivaju su pozitivne o reformi obrazovanja. Treba i to kazati. Što se tiče stava ove Vlade oko strateškog iskoraka u obrazovanju on je jedinstven, bez obzira tko je od aktera u parlamentarnoj većini. Zašto? Zato što moramo napraviti iskorak i kako bismo povezali naš obrazovni sustav sa praktički tržištem rada u budućnosti, to je jednadžba koju moramo riješiti za dobrobit naše djece, naše konkurentnosti i našeg pozicioniranja i u RH i u svijetu. Što se tiče konkretnih podataka, jedan koji je dosta bitan, u 4.g. mandata naše Vlade proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja povećan je sa 13,8 milijardi na 18,6 milijardi kuna, ako se negdje prioriteti reflektiraju, reflektiraju se vjerojatno u izdvajanjima, ovo je povećanje od 35% proračuna, iskorak bez presedana u bilo kojoj Vladi RH. Reforma školstva, što je bit ove reforme? Bit ove reforme je napraviti ne od te reforme političko pitanje nego težiti ka političkom konsenzusu, pa možemo slobodno reći i svjetonazorski i različitih aktera u parlamentarnoj većini i nastojeći postići konsenzus. Ako postoji jedan element koji je dodana vrijednost ovoga procesa onda je bez ikakve dileme usvajanje konsensualno 40 novih kurikuluma, 40 kurikuluma koji su uvažili i pomirili različite pristupe i mišljenja i stručnjaka, ali i političke pristupe, izrazito važno, to je bitna razlika ovih kurikuluma u odnosu na onu situaciju koju smo imali 2016.g. na proljeće, što je smisao u onim dijelovima obrazovanja koji imaju entitetski karakter, o tome sam često govorio, važno je da kod naših učenika na vrijeme, kroz obrazovni sustav, što bolje, što kvalitetnije damo mogućnost da steknu znanja o našoj povijesti i našoj kulturi, našem jeziku, našem identitetu, našim tradicijama i našim vrijednostima, a da istodobno kroz obrazovni sustav steknu široka opća i posebna znanja koja će njima biti korisna u životu, to je smisao ove reforme i tom metodologijom koja je nova, koja se bazira na kompentencijama za cjeloživotno učenje, na povećanju i funkcionalne pismenosti i povezanosti obrazovanja sa interesima i potrebama i mogućnostima učenika i u konačnici, kao što sam rekao, društva i gospodarstva. Da ne nabrajam brojne zakone koje smo donijeli, od Zakona o odgoju i obrazovanju i njegove izmjene, Zakona o strukovnom obrazovanju, Zakona o obrtu koji je također povezan 25 strukovnih škola, Regionalni centri kompetentnosti izdvojili velika sredstva, nedavno 4 ugovora vrijedna 105 milijuna kuna, sve su to napori koji jačaju naš obrazovni sustav. U mandatu naše Vlade nikad veća izdvajanja i za hrvatsku znanost, sve je to jako važno + naglasak na STEM područjima koja su izrazito bitna, ali ne zanemarujući društvene discipline, to je okvir u kojem radimo. Kada je riječ o pitanju štrajka o kojem je bilo puno riječi, dakle da tu stvari svedemo i ogolimo ih do kraja. Što je na kraju ostvareno? Na kraju smo došli upravo do onoga što smo mi kao Vlada sindikatima predložili odmah, dakle ja sam sa ove sabornice podnoseći Izvješće o stanju u RH kazao da ćemo nastaviti našu konzistentnu politiku povećanja plaća kroz dodatke temeljnom kolektivnom ugovoru, ova Vlada ima trek rekord, a to je da smo povećali plaću do sada ukupno gledajući sa ovim modalitetom 2+2 za javne i za državne službenike, a na njih se ovo odnosi, svi su na to pristali i potpisali, za 18,3%, nema niti jedne komparativne situacije da su plaće državnom i javnom sektoru narasle za 18,3% u mandatu jedne Vlade. Povrh toga od 18,3% prema svima, dogovorom sa sindikatima u domeni obrazovanja došli smo do formule da će njima povećanje u listopadu ove godine biti 23,5%, dakle neko ko je imao plaću x u listopadu 2016. na kraju mandata ove Vlade njegova plaća će biti 23,5% veća, to je ogromno povećanje i to je, pa ako hoćete i zajedničko postignuće i Vlade i sindikata, o tome moramo vodit računa, dakle nema razloga za nezadovoljstvo, prosvjedovati protiv Vlade koja povećava plaće, to govorim zato što ova inicijativa dolazi od stranke koja kad je bila na vlasti nije povećala plaće, dapače 2013. je smanjivala, smanjivala, dakle vrlo je važno da i javnost, a i naravno, članice i članovi sindikata imaju to na umu, dakle imate Vladu koja vam konzistentno povećava plaće u odnosu na onu koja je smanjivala, al apsurdno štrajkate. Gdje je bio prijepor? Da li koeficijent ili dodatak na granski kolektivi ugovor? Pravnička vrlo jednostavna logika koja nas je vodila u svemu ovome radi sigurnosti druge strane u pregovorima, a to su sindikati, mi smo stalno tvrdili korisnije je, bolje, učinkovitije da se to povećanje regulira dvostranim sporazumom koji obvezuje i jednu i drugu stranu i ne može se jednostrano mijenjati, više puta smo to nastojali objasniti i čak na kraju kad smo se dogovorili eto zbog te psihoze o koeficijentima, donijeli smo povećanje koeficijentova koje samo, da budem vrlo plastičan, u slučaju neke ekonomske krize Vlada kao što se činilo, jednostranim aktom mijenja koeficijente bez da se konzultira sa socijalnim partnerima, viša sila, mijenjamo koeficijent, plaća se smanjuje, dakle nejasno je bilo svo ovo vrijeme zašto stvarati psihozu, prosvjede, koeficijent ili ne, hoćemo preživjeti ili nećemo, riječ je o iznosu koji je bitan, no i to smo apsolvirali, to je sada iza nas za razliku od nas i ovaj slučaj sa sindikatima kao i onaj koji je bio na drugoj temi koju smo imali u proljeće kako se koji izbori približavaju tako se mobiliziraju ničim izazvani eto baš slučajno svi da najedanput budu prosvjedi 2013. je bila zanimljiva godina za vas iz SDP-a, vi ste tada donijeli zakon kojim ste uveli odlazak u mirovinu do 67. godine, do 67. ste uveli vi, čak vam je kolega iz HSU-a tad bio zamjenik ministra rada, znači do 67. ste uveli vi. Ovdje ste smanjivali plaće profesorima, a sada ste u protekloj godini dva puta podržavali prosvjede kao da ste pali s Marsa i da o tome ništa ne znate. To javnost naravno ne zna, to se slabo prenosi, to se izgubi u masi šumova, to se nastoji prekriti smiješnim okvirima i floskulama o šepurenju ili o ne znam čemu, ali to je istina. Istina na kraju ostane. Neki kroničar kao što prati bauk iz Maloga mista to bi sigurno zabilježio, on bi to zabilježio, on zna da je to tako i on zna u čemu je bit ove vježbe i o čemu se radi. Stoga, vodeći računa o tome da je reforma pozitivna i da stvari idu bolje nego prije, da smo ostvarili konsenzus različitih svjetonazorskih aktera, da smo povećali plaće, da smo izdvojili veća sredstva, da ćemo nastaviti približavati naše mlade budućem tržištu rada trebamo nastaviti posao koji radimo. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora. Jedino što je suvislo u ovom prijedlogu za opoziv je prva točka, a ona kaže da sam ja za ministricu imenovana voljom i ovoga Sabora prije dvije i pol godine i da je moj prioritet bila onda i sada kurikularna reforma. Istina, HNS je otvorio prostor da ne stranački tim dođe u Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a jednako tako je otvorio prostor da mi u sklopu nacionalnog plana reformi Vlade dobijemo sve ono što je potrebno kako bismo sada s ponosom mogli kazati da je kurikularna reforma u svim školama u RH. Nismo rekli kao neki ranije sve ono što je prije nas ništa ne valja, nego smo uzeli ono što je bilo pripremljeno, također smo uzeli u obzir sve ono što je možda bilo i poluproizvod i to mi znamo, ali smo jednako tako nastavili unapređivati cijeli proces i radili kako bismo sada mogli dobiti ova izvrsna izvješća Europske komisije. A što smo zategli? Zatekli smo strategiju, to je dobra podloga, zatekli smo i puno polugotovih kurikularnih dokumenata i to je dobra podloga, ali to je samo hrpa papira ako ne postoji sve ono drugo što je potrebno da se reforma provede, zatekli smo i puno ideoloških pitanja i prijepora. I sada kada smo kod cjelovitosti, to možemo na različite gledati, ali ja ću reći da vi niste u četiri godine uspjeli čak niti izmijeniti zakon koji bi vam omogućio da kurikularnu reformu dovedete u škole. A spomenut ću da je posljednja izmjena tog zakona bila u prosincu 2014. godine i niste se sjetili iako je strategija već bila donesena da podlogu stavite u zakon. Toliko o cjelovitosti. Jednako tako niti kune u projektnome smislu niste stavili u europske fondove i jeli to cjelovito, jeli to onda cjelovito? O edukacijama učitelja i nastavaka uopće ne treba niti govoriti jer to nije bilo ni započeto. Međutim, mi smo svejedno uzeli u obzir i to tako treba politikom kontinuiteta sve što bilo pripremljeno i nastavili raditi na tome. Gdje smo sada? Pa imamo tri izvješća, pozitivna izvješća Europske komisije. Ja sam čula neke od vaših eminentnih članova da kažu da to nije relevantno, a istovremeno iz tog istog izvješća ste baš danas u sabornici uzimali ono što vama odgovara, a ovdje su se valjda zabunili, ono gdje vam odgovara se nisu zabunili, dakle to vama nije relevantno. A tamo se našu reformu naziva ambicioznom i rađena je prema planu. Treba to pročitati. I to je dobra referenca, a ne rekla kazala i izvadci iz različitih novina, tako se referencira. Jednako tako bi se mogli referencirati na roditelje, 7.500 roditelja, 90% svih roditelja djece koji su sudjelovali u eksperimentalnom programu preko 80% njih je kazalo sretan sam zadovoljan sam što je moje dijete u eksperimentalnom programu. Vezano uz status zaposlenih u obrazovanju, plaća će porasti 25% u tri godine. Da, istina je ja sam digla ruku za proračun i stvarno sam radila na tome da ne samo da se podigne plaća učiteljima i nastavnicima nego i drugi materijalni uvjeti. A ovdje sjede naravno ljudi koji su digli ruke da se plaća učiteljima i nastavnicima u njihovom mandatu smanji, to treba isto uzeti u obzir. Također smo uveli po prvi puta nagrađivanje najboljih, 510 najboljih učitelja, nastavnika, ravnatelja prošle godine je bilo nagrađeno, bit će i ove godine. Novi suvremeni uvjeti napredovanja, status službene osobe, administrativno rasterećenje. I ono što ipak treba uzeti u obzir kada govorite o tome štrajku došlo se do kvalitetnog kompromisa, a štrajk prema riječima sindikalnih predstavnika je zapravo bio rezultat zaostajanja plaća kroz dugi niz godina, a posebno u periodu od 2012. do 2014. Prema tome, treba se pitati ko je digao ruke za to da uvjeti rada u školama budu bolji, da plaće budu bolje, da materijalni status bude bolji, a tko je radio cijelo vrijeme suprotno, a sad naravno pametuje u tome dijelu. Imamo replike na izlaganje predsjednika Vlade RH, prvi se za repliku javio poštovani kolega Ivan Lovrinović, izvolite. Poštovani g. Plenkoviću, moram priznat da mi je žao i razumijem vas, pa skoro svaki mjesec morate branit nekog od ministara, vaša početna postava, nema već pola ministara, dakle dali su ostavku itd., pa vidite, ovdje je riječ o tome da je u sustavu obrazovanja oko 70 000 učitelja, nastavnika, profesora, pa nisu oni mjesec dana štrajkali bez veze, znači nije samo riječ o plaći, vi ste napravili neku povišicu i to je u redu i to je, dobro ste napravili. Međutim gledajte, ali oni su poniženi, to nije, ni to nije dovoljno, vidite njima smeta što nisu cijenjeni, nisu više sigurni u učionici, njima smeta i oni vide da ste vi prepustili prevažan segment obrazovanja jednoj stranci koja to ne zna raditi, pazite, pa ne može se preko noći klijantelistička stranka pretvoriti u prosvjetiteljsku. Zašto ste to premijeru dopustili? Jesu li vas ucijenili? Odgovor predsjednik Vlade, izvolite. Hvala lijepa zastupniče Lovrinović, ja sam razumio da ste vi možda nas malo i podržali, vi ste rekli da je dobro da smo mi tu nešto napravili, a to nešto je da su plaće veće u mandatu naše Vlade za ljude iz obrazovanja, dakle i vašeg resora, vaše specijalnosti, veće za 23,5%, ja mislim da to nije tako loše, to nije tako loše podić plaće 23,5%, a opće ne govorim o eventualnim povećanjima plaća zbog efekata različitih valova poreznih reformi, možda to i nije tako loše, dapače, možda je to dobro. Što se tiče ukupnog statusa, respekta, digniteta učitelja, nastavnika, profesora, što se tiče Vlade, on je maksimalan, maksimalan s punim poštovanjem, zato i kreiramo te veće uvjete. Što se tiče sigurnosti, apsolutno, zadaća ministrici Divjak da učini sve da eliminiramo bilo kakve neugodne situacije koje naši nastavnici i profesori mogu imat, a nažalost ih ima, nažalost ih ima. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi premijeru, vi ste čovjek koji je obišao cijeli svijet, diplomata ste, pa možete li mi reći od Galapagosa preko Kine, Amerike, navedite mi jednu svjetsku državu gdje je reformu obrazovanja uspješno provela politička stranka koja ima 1% i politička stranka koja je prevarila birače iz jednoga tabora koji je glasao sasvim suprotno i koji su postala apsolutno, nisu relevantni. Međutim, ja znam da ovo ovdje nema nikakva reforma, ovo je tabletizacija RH tj. škole, a vama ću postaviti jedno jednostavno pitanje na kraju tj. vama i ministrici, recite hrvatskoj javnosti ministrice i vi premijeru gdje točno i na kojoj stranici vas Europska komisija hvali jel vidim da je za piar puno potrošila ministrica para, ja ću vam dati, nisam najbolji s engleskim, al sam stručnjake pitao da mi kažu gdje se to nalazi, pa ću vam dati [[Upadica: Zahvaljujem]] pa … [[Govornik se ne razumije]] ako nađete ćete nam pokazati i prevesti. Slijedeća replika poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite.

Poštovani predsjedniče Vlade, znanost i istraživanje je najbolji motor za pokretanje društva, razvoja, za generiranje rasta, to znamo svi i to ste vi također prihvatili i praktično stavili u provedbu jer ste imenovali posebno stručno povjerenstvo još početkom 2017. za provedbu strategije obrazovanja znanosti i razvoja, kasnije krajem godine ste se stavili i na čelo tog povjerenstva jer ste to očito držali važnom i to je dobra stvar. Međutim, nakon svibnja 2018. kada se zadnje što sam ja uspio čuti o akcijskom planu za provedbu te strategije nismo više mogli čuti ništa, zanima me kako to da je nestala ta opredijeljenost za jedan strateški pristup ovom vrlo važnom sektoru? Odgovor predsjednik Vlade, izvolite. Mogu sada, mogu malo, evo hvala, poštovani zastupniče Dobrović, vidim da se vi sjećate i rada posebnog stručnog povjerenstva, sjećate se strategije iz 2014. i Sabora, sjećate se i akcijskoga plana koji je usuglašen od strane članova povjerenstva u cijelosti, dorađen, verificiran i ministarstvo ga je pripremilo. Element koji je inače problematičan u cijeloj strategiji, a to će se sjetit ovi koji su bili u Vladi u to vrijeme je da nam je najtanji aspekt te strategije koju je ovaj visoki dom usvojio, njene financijske implikacije, financijske implikacije koje se doslovno broje u milijardama, u milijardama i ako ima jedna slaba točka u tako velikoj obimnoj strategiji onda je to taj element. Sličnu sudbinu kada gledate procjenu financijskog učinka u tehničkom pogledu s kuta Ministarstva financija je upravo isti taj element, zato akcijski plan postoji, a nedorečenost i oko troškova sprječavaju da se i formalno usvoji. Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Arsen Bauk. Da je, prije nekoliko aktualaca mi smo predsjednika Vlade pitali zašto ste smijenili ovog ministra, zašto ste smijenili jednog po jednog i vi ste nam pola sata u kumulativi, niste htjeli objasniti zašto ste ih smijenili, a sada ste nam 10 minuta objašnjavali zašto nećete smijeniti ministricu Divjak. Da je bilo koji član HDZ-a u Vladi izjavio da je sustav u potpunoj blokadi kao rezultat igre moći sindikata i premijera, a da je svoje ostale kolege nazvao nezrelim osobama letio bi iz Vlade odmah, a iz HDZ-a možda.

Dakle, to je igra nemoći vaše, ne možete smijeniti njih jer ne bi bila Vlada. Prema tome, ostaje samo kad idemo na naše susjedne otoke na Vis da onaj grafit samo napišete „svoje mijenjamo, tuđe ne smijemo“ Ja vidim da je zastupnik Bauk sav u brojevima, da sve računa, sve broji i sve pamti. Ono što je u ovom trenutku bitno i meni je drago ste vi kao SDP pokrenuli ovu inicijativu protiv članice Vlade koja je tu u kvoti HNS. On će imati jedan dobar politički efekt. On će zbližiti HNS sa HDZ-om. Pa ja vidim da vi podržavate ovu koaliciju.

Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Domagoj, izvolite kolega.

Zbog korektnosti sam vam dao riječ i sad vam isto zbog korektnosti dajem temeljem Članka 239. opomenu. Hvala lijepo. Poštovani gospodine Plenković evo, kolega Bulj me preduhitrio ja bih isto volio da nam nađete u tom izvješću točno gdje se to tako strašno hvali ova reforma. Jer koliko znam jako dobro baratate engleskim i francuskim na kojem se pišu originali, ja nisam našao nikakve velike laude toj reformi osim da je ambiciozna. To je eksperiment, a koliko cijenite učitelje mislim da vam dovoljno pokazuje podatak jedne profesorice hrvatskog jezika koja je provodila eksperimentalno „Školu za život“ u jednoj od slavonskih županija, jedna od tri u svojoj županiji, 6 mjeseci je radila, a znate li koliku je naknadu dobila za to, 129 kuna i 28 lipa.

Pa evo budući da vidim ni vi, a ni zastupnik Bulj niste bili u stanju pronaći kako komisija gleda na napredak u procesu obrazovne reforme, to vam je u onom istom čuvenom izvješću na koje se pozivate na onu jednu rečenicu koja govori o tome kako treba suzbijati korupciju na lokalnoj razini i u društveno većinskom državnom vlasništvu. To je to isto izvješće, samo bi bilo dobro da ga netko pročita. Jer kao što niste čitali ni ono, nego su vam izvukli drugi analitičari pa ste vidli članak u novinama, pa ste onda krenuli to u okvirima vašima prepričavat, tako niste čitali ni ovo. Pogledajte izvješće, imate posebno izvješće o obrazovanju i čak što je najvažnije ne treba prevoditelj. Zastupniče Bulj ima i na hrvatskom, mi smo članica, službeni jezik, evo lijepo dokument na hrvatskom bez problema, a u preglednoj tablici vam se točno izdvaja kako smo na dobrom tragu sa reformama u sustavu obrazovanja. Dokumentirano, objavljeno na internetu, svima dostupno, prosvjetljujuće. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani premijeru u očitovanju Vlade naveli ste da je povećano ulaganje u opremanje škole i to za 438 puta u odnosu na 2013. godinu, ali bez obzira na ta povećanja daleko bitniji su centri kompetencija. Na području Varaždinske županije gradit će se dva. U sklopu medicinske škole i u sklopu poljoprivredne škole u Vinici. Već su potpisani ugovori odnosno dobivene odluke za financiranje infrastrukturnih radova u iznosu od 30 milijuna kuna za svaku školu, a još se predviđa po 50 miliona kuna za programske komponente. To znači da samo po ovom jednom projektu na područje Varaždinske županije dolazi 160 milijuna kuna. Hvala lijepa. Poštovani zastupniče Stričak, ja uvijek sa velikim veseljem odlazim u općinu Vinica i drago mi je da ste pohvalili ova ulaganja i centri poput kompetencije koji se upravo tamo rade, možda to nije toliko mrsko ni potpredsjedniku Vlade, ali ja znam da je naročito drago načelniku općine, pa ga ja vas molim pozdravite.

Zahvaljujem kolega Bulj. Gospodine zastupniče, iako je teško odgovoriti na ono što ste vi sada na kraju rekli ja ću se samo referencirati na ovaj prvi dio. Dakle, naravno da u pregledu obrazovanja i osposobljavanja na hrvatskom je jeziku za 2019. godinu odmah u glavnim prednostima znači za 2019. godinu piše da je tijelu projekt kurikularne reforme i ambiciozne pripreme za njezinu potpunu provedbu kao što se i provode reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, to je jako važno.

Ako to usporedimo s time što ste vi i MOST stavili u svoj program rada onda je to vrlo zanimljivo zato jer u vašem programu rada piše doslovno, zaustaviti, pokrenuti proces trenutačne kurikularne reforme, znači to je program rada na kojem ste vi radili, tako da mi je drago da ste se sada predomislili. Zahvaljujem. Sljedeća replika poštovana kolegica Ines Strenja. Izvolite. Poštovana ministrice. To što je pisalo naravno jer je bilo apsolutno neprihvatljivo da se frontalno krene u reformu jer je potrebno proći taj pilot projekt i početak, a nakon toga ići u frontalnu pripremu što se tada namjeravalo. Ali vi ne znate iščitati taj dokument jel tad niste bili u Vladi i niste bili upoznati, ali oni s kojima sjedite da. Ono što me zanima 17.9. donijeta vam je peticija učitelja koji vas mole da se prestane sa anonimnim prijavama. 8.123 učitelja su to popisali i traže da se izmijeni Zakon o prosvjetnoj inspekciji. Do danas ih niste primili, vaši pomoćnici, dopomoćnici, šefovi kabineta ali niste ih primili vi. Oni zaslužuju da napokon s njima razgovarate jer je dosta anonimnih prijava. Dakle time ste ponizili profesore jer dovodite ih u situaciju presumpcije krivnje, oni kažu da treba prijaviti, treba prijaviti imenom i iza toga stajati. Postoje samo iznimke kada se radi o korupciji kada to treba biti anonimno, sve ostalo radi digniteta učitelja prijava mora ići sa imenom i oni to od vas traže. Vi ste trebali njih primiti na razgovor i pod hitno izmijeniti mogućnost anonimnih prijava. Kolegice Strenja, zaista ja bih vas lijepo molio da pripazite, već ste jednom pretjerali i zamolio sam vas i vi opet. Izvolite ministrice. Ja stvarno moram priznati da ne razumijem i ni sada niti onda ne bih razumjela zašto bi neko pristao biti dio procesa koji zaustavlja obrazovnu reformu.

A sada naravno anonimne prijave jasno da razgovaramo o tome i sindikati su članovi povjerenstva koje radi na izmjenama Zakona o prosvjetnoj inspekciji. Zahvaljujem. Poštovana kolegice Strenja ja vas lijepo molim nemojte upadati u riječ. Imamo povredu Poslovnika, izvolite kolega Sladoljev.

Mogli ste kasnije u raspravi iskoristiti mogućnost replike, a ne zloupotrebljavati institut povrede Poslovnika jer nigdje u povredi Poslovnika na članku na koji se vi pozivate ne navodi se da netko govori neistinu, odnosno kako ste vi nazvali laž. Dakle, ja vas molim da ne koristite više institut povrede Poslovnika, ne zloupotrebljavajte. Izvolite. Hvala. Ministrice, dolazite iz Varaždinske županije i poznato vam je da uoči svakih županijskih izbora postoje dvije poznanice, a to je simbol županije, grb i zastava i tko će biti pročelnik za prosvjetu, kulturu i šport, a to je od 90-ih g. Miroslav Huđek. I upravo zbog tog jednog kontinuiteta, Varaždinska županija je po obrazovanju pri samom vrhu. Naime, 94% učenika pohađa jednosmjensku nastavu. 60% osnovnih škola ima organiziran produženi boravak. Prijevoz srednjoškolaca pokrenut je 2005., prehrana je organizirana za sve učenike koji imaju lošiji gospodarski status. Stipendiraju se svi studenti i učenici prema socijalnom kriteriju. Programi energetske obnove pokrenuti su još 2004. g., znači ponekad je dobro imati i inicijativu na terenu, a to primjer Varaždinske županije, odnosno vječitog pročelnika Huđeka najbolje pokazuje. Zahvaljujem. Zahvaljujem vam na ovom poticaju za daljnju raspravu jer istina je da bez politike kontinuiteta, pogotovo kada se govori o važnim resorima i važnim promjenama, a to sigurno promjene u obrazovanju i reforme u obrazovanju jesu, bez kontinuiteta ne možemo ništa učiniti i sada umjesto da razgovaramo kako ćemo zajedno raditi da našoj djeci, našim učenicima, studentima osiguramo bolju budućnost, mi zapravo se bavimo sitnim podmetanjima. A da se najbolje radi tako da se ulaže u obrazovanje, a to ste i vi na svom primjeru naveli, ja ću samo slikovito kazati da je u državnom proračunu 2015. g. za lektire za cijelu Hrvatsku bilo 200 tisuća kuna, a 2019. samo u državnom proračunu 5 milijuna 200 tisuća i plus iz EU fondova što čini 42 milijuna kuna. Sljedeća replika poštovana kolegica Snježana Sabolek, izvolite. Gđo. ministrice, vidim, vrlo ste veseli, čitavo vrijeme imate vrlo širok osmijeh, no dobro. Kako komentirate činjenicu da se Sveučilište u Zagrebu očito ne poštuje zakone RH, a ni vas kao ministricu? Kako je moguće da su Hrvatski studiji upisani u sudski registar kao fakultet, a prethodno od Ministarstva znanosti i obrazovanja nisu ishodili rješenje o suglasnosti osnivačkog akta fakulteta sa zakonom, a što je preduvjet zakonitog upisa u sudski registar? Što kanite poduzeti po ovom pitanju, ako naravno, nekim slučajem ostanete ministrica, a obzirom na okolnost da bi se u ovom slučaju moglo raditi i o određenim kaznenim djelima? Ja kao i svim ovim slučajevima do sada koje smo razmatrali, inzistiram na tome da se s jedne strane poštujemo autonomiju sveučilišta, ona je Ustavom zagarantirana, međutim, uz odgovornost i uz poštivanje zakona. Tako da i u ovom slučaju, ja sam tražila i žalili smo se preko Županijskog državnog odvjetništva, na taj upis i tražit ću, naravno da se cijela procedura provede u skladu sa zakonom, kao i u svim prethodnim slučajevima. Tu naravno, računam i na Sveučilište u Zagrebu, posebno na Senat i na rektora, da se stvarno drže zakona i da poštuju proceduru. Hvala potpredsjedniče Sabora. Preuzeli ste najvažniji resor za budućnost Hrvatske i vjerujem da ste ga preuzeli u dobroj vjeri. No niste dobili u dobroj vjeri podršku Vlade za svoj rad, pogotovo premijera, a i HNS vas je poslao u tu bitku vjerojatno sa figom u džepu, više misleći kako je dobro participirati u vlasti, imati javna poduzeća nego dat vam punu podršku u vašem radu. Lijepo ste opisali svoju poziciju da ne možete ništa u toj borbi moći između premijera i sindikata, jasno aludirajući ustvari tko je odgovoran za tu cijelu situaciju. No, moje pitanje vama je zašto ste toliko dugo trpili takvu situaciju. Zašto jasnije niste rekli tko vam opstruira rad u Vladi i time dodatno dobili simpatije i oporbe i građana Hrvatske. Nama je jasno gdje leži odgovornost, prvenstveno odgovornost za sve ove neuspjehe koje mi ovdje navodimo leži na predsjedniku Vlade, koji vam nije dao punu potporu u vašem radu. Zahvaljujem. Ja ipak nisam ovdje da bih dobila nečije simpatije. Ja sam ovdje isključivo zbog toga da provedemo ove nužne reforme i u obrazovanju i u znanosti. I bez obzira što vi sad govorili o HNS-u, HNS je zapravo otvorio prostor da se te reforme provedu, a Vlada je preko ulaganja zapravo omogućila da te reforme i idu jer bez ovih 4 milijarde kuna, kada govorimo zajedno i o kurikularnoj reformi općega obrazovanja i u strukovnome obrazovanju, ništa od ovoga ne bi bilo moguće, niti edukacije nastavnika, niti opremanje škola, niti 100 milijuna kuna koje smo samo prošle godine uložili u opremanje kabineta. Koliko se ulagalo u periodu 2012.-2015., vjerojatno znate taj broj, ta brojka je 0. Sljedeća replika, poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Dakle, oni koji žele, ja bih rekla, dosta zločesto govoriti o nečemu što se zove Škola za život, onda kažu da se Škola za život pretvorila u tablete i lumen. Vrhunac štrajka učitelja odnosno nastavnika i profesora je bilo 25. studenog na Jelačić placu i najveći pljesak je tamo dobio jedan nastavnik koji je rekao „dolje lumen“ Tamo je bilo osim nastavničkog kadra naravno i dosta građana koji su bili uvijek zainteresirani za to. Mene zanima, kako vi cijenite da su nastavnici zaista najveći pljesak dali činjenici „dolje lumen“, da ukazuju da to nije dobro i kako ste se vi kao ministrica tada osjećali? Iako ja bih očekivala ipak da ste se malo bolje informirali oko toga i oko edukacije. Edukacija za nastavnike i učitelje je trajala punih godinu dana prije uvođenja frontalnog uvođenja kurikularne reforme. Osim toga što je 40 000 učitelja, nastavnika i suradnika sudjelovalo u virtualnim edukacijama, virtualnim učionicama, još smo imali 5 grupa edukacija uživo. Samo u jednoj od njih koja je bila prije godinu dana, u siječnju i veljači, bilo je 1000 radionica diljem Hrvatske u kojima je sudjelovalo gotovo 30 000 nastavnika i tako 4 puta, o tome se treba informirati. A ako vi mislite da u današnje vrijeme, vrijeme IV. industrijske revolucije treba izbjegavati virtualne učionice i skupljanje znači, onda se bojim da i o tome morate malo više naučiti. Gđo. ministrice, obzirom da je vaša stranka odnosno stranka koja vas je predložila u Vladu dala jedan oglas gdje ste vi naznačeni kao znanstvenica a ne kao političarka onda će ja sebe ubuduće u ovoj raspravi predstavljati kao matematičara sa Brača, a ne političara.

Pa ja mislim da je jednostavan odgovor, pobijedili su učitelji, nastavnici i zaposlenici škola jer povećanje njihovih plaća je gotovo za 1/4, gotovo za 1/4.

Ne sjećam se da je ikada bilo prema tome, ja mislim da je jasno tko je pobijedio. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] A da li ja moram odgovarati kad mi ovako dobacuje ili…? [[Upadica Brkić: Ne, ne, samo vi izvolite.]] Ja mislim da u ovom trenutku kada pogledate tko je izgubio, 31 je potpisnik na ovom papiru za opoziv, pogledajte koliko vas je ovdje, odmah je jasno tko je izgubio. Poštovana ministrice, često danas spominjete 2012., 2015., gotovo u svakom vašem obraćanju a u svom uvodnom izlaganju, rekli ste da ljudi trebaju znati tko je tada dizao ruke za smanjenje plaća i tko nije radio ništa. Ja ću vam reći, kolega Batinić, g. Ivan Vrdoljak u Vladi, kao potpredsjednik Vlade, g. Štromar kao župan je davao podršku i potpredsjednik HNS-a a vaš posebni savjetnik vam može to objasniti, to vam je tad radio u SDP-u, znate, on vam točno zna tko je dizao ruku i zašto je dizao ruku, jer je bio kod nas na plaći, sad je na plaći kod vas pa nek vas savjetuje. A mene zanima od vas jedan konkretan odgovor, ne kao znanstvenice i profesorice nego kao političarke jer vi to jeste. Da li se i koliko imalo smatrate odgovornom kao ministrica što je vaš resor bio u blokadi 3 mj. i što ste na pola tog procesa štrajka rekli „ja se s vama više igrati neću, neću sudjelovati u sudaru moći sindikata i premijera“ jer kad ste imali onu izvanrednu presicu, ja sam tada kao i cijela hrvatska javnost očekivao da ćete podnesti ostavku na mjestu ministrice, e tada biste vi za mene bili znanstvenica i profesorica a ne jedna obična političarka koja se brine samo za svoju fotelju.

To je ministar Mornar koji je kazao ovako: „Problem je što da bismo uveli u informatiku nešto drugo treba izbacit a to je uvijek problem. Osim toga, nema dovoljno nastavnika informatike što znači da bi ih trebalo educirati i zaposliti i to se nije dogodilo. To smo bez velikih problema i unatoč svim kritika koje smo dobivali, uveli još prije 2 g., bez problema.

Zahvaljujem. U ime predlagatelja, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče, nisam se mislila javiti međutim ovdje su izrečene neke tvrdnje koje naprosto moram odbaciti odnosno demantirati. Ne toliko zbog sebe nego zbog 130 stručnjaka koji su radili na Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije među kojima je i ministrica Divjak i negdje oko 500 učitelja i nastavnika koji su radili na kurikularnim dokumentima. Ajmo redom. U vašem izlaganju pa i u očitovanju Vlade u kom ste vjerovatno sudjelovali u kreiranju, tvrdite da ste naslijedili polugotovu hrpu kurikularnih dokumenata i da se u provođenju reformskih procesa nastave vodite principom kontinuiteta na račun da se razvoj temelji na usvojenoj strategiji i da se uzme u obzir svi pripremljeni materijali i kurikulumi, da se uvede unaprjeđenje na temelju javnih stručnih savjetovanja itd., itd. Pritom je važno, kako za svaku reformu je nužno osigurati analitičku podlogu za konkretne strukovne pravce te financijske zakonodavne preduvjete za provođenje reforme i tvrdite da to nije bilo osigurano. Besramna je laž da nisu postojale analitičke podloge za konkretne strukturne razvojne pravce, one su i dalje prisutne na oblaku cjelovite Kurikularne reforme kojem mogu pristupiti dužnosnici Ministarstva znanosti i obrazovanja. Na osnovu upravo tih analitičkih dokumenata izrađen je 62, 62 radne skupine izradile su svoje kurikularne dokumente. Neke od tih osoba su bile tada, a danas su vaši najbliži suradnici, konkretno Lidija Kralj, Vlado Prskalo, Helena Valenčić. Ovo što kažete da nisu bili dovršeni prijedlozi kurikularnih dokumenata to je sramota prema tim ljudima koji su na njima radili i besramna laž. Ne samo da su dokumenti bili dovršeni, nego je o njima provedena i stručna rasprava i javna rasprava, znači mi smo vodili dvije razine rasprave, stručnu i javnu, unutar koje je odgovoreno na sve primjedbe. Još 2016. godine provedena je stručna i javna rasprava i o okviru nacionalnog kurikuluma, sve navedeno i dalje dostupno na web stranici. Kad smo već kod toga na današnji dan ne postoji, nisu usvojeni slijedeći dokumenti. Od okvirnog nacionalnog kurikuluma, nacionalnog kurikuluma ranog i predškolskog odgoja obrazovanja, kurikuluma za osnovnoškolski odgoj obrazovanja, gimnazijsko, umjetničko itd.,, itd. Jedini nacionalni kurikulum koji ste vi usvojili je nacionalni kurikulum za strukovno obrazovanje, a njegovo zapravo usvajanje označava da nije bilo nikakvog razloga, niti prepreke, ni zakonske ni druge da usvojite i sve druge. Znači ovu laž više nemojte molim vas plasirati vi za vi ljudi koji su s vama radili na strategiji od koje ste odstupili, a onda i vi za vi ljudi koji su marljivo godinama radili na kurikularnim dokumentima.

Znači mi u fazi u kojoj smo bili 2014. godine, izradili smo kurikularne dokumente, proveli smo stručne i javne rasprave, napravili smo zakon 2014. godine kako bismo učitelje i nastavnike mogli dovesti da rade na Kurikularnoj reformi. Radili smo operativne programe za, ušli smo u EU, operativne programe za perspektivu do 2020. godine. Naprosto da nije bilo tog zalaganja i tih operativnih programa mi danas ne bismo mogli koristiti određena sredstva, ok, nešto je se moralo raditi i u daljnjim fazama, ali naprosto nije istina da se ništa nije radilo. Kad smo planirali i proračun i radili nekakav nazovimo akcijski plan vodili smo računa da ono za što nemamo novca u proračunu ćemo pokriti iz fondova.

Ne niste, pokrenuli su stručnjaci kojima je politika otvorila prostor. To se besramno zaustavilo 2 godine, onda ste došli vi, odlučili ste, ponovno ću reći kao u shopping centru dio toga uzeti, dio odbaciti, unijeti nešto svoje, ali molim vas da budete tu krajnje, krajnje iskreni i da se ne laže. Zahvaljujem. Imamo replike. Izvolite. Kolegice Glasovac, evo ministrica ne odgovara na pitanja, nego vješto izbjegava odgovore i tako skreće u neke druge stvari što ju uopće čovjek nije pitao i time u biti pokazuje da nije znanstvenica i profesorica nego je politikant. U biti ona je politikant jer ovoga, evo maloprije sam postavio konkretna pitanja ona je meni pričala nešto sasvim peto. Ali ja sam zadovoljan s time jer gledajte da se ministrica ne osjeća odgovornom za kolaps u svom sustavu koji je trajao 3 mjeseca onda bi ona ovdje rekla, da ja se ne osjećam odgovornom, a ne bi tu meni citirala Mornara i te neke stvari. Vidim da ju je gospodin Štromar dobro podučio da, za te politikantske igre i da ovoga možeš komotno postati dobar član HNS-a. Tako da, to je ona bit, ne odgovara i prodaje sitno politikantstvo.

Pa kolega Đujić, ja možda ne bih nazvala gospođu ministricu politikanticom, ali to da se dosta ulaže u odnose s javnošću i u stvaranje ljepše slike o onome što se radi, a i o onome što se propustilo napraviti to sigurno da. Ono što je meni zapravo nepojmljivo, što nikad nismo vidjeli ni u jednom ministarstvu ili to i da recimo jedan prilog jedne televizije objavite na svojoj facebook službenoj stranici kao ministrice, ali da u tom prilogu izrežete one dijelove gdje su kritički tonovi o vašem projektu. Da u „Nedjeljom u 2“ novinare, profesore, članove sindikata koji se usude nešto prigovoriti reformi prozove neznalicama, kaže im da ništa ne razumiju, da ne znaju čitati, to isto još nisam vidjela. Vidjela sam to da nama se u saboru kaže da ne razumijemo, niste dobro pročitali, ali da ljudima koji reformu žive, koji znaju procijeniti neke stvari se to govori to još nisam doživjela. Poštovana kolegice, dakle ja ću svoje kritike na rad ministrice iznijeti u svojoj raspravi u ime kluba. Međutim, evo dakle po meni je dakle glavna kritika što je ona bila zapravo cijelo vrijeme odcjepljenja od glavnih nosioca reforme, a to su učitelji i profesori. Dakle, ja ne znam da li ona ima ijednu osobu koja je trenutno prisutna u grupama facebook nastavnici.ogr i školska zbornica i da li ona zna šta se piše o toj reformi, trenutno je anketa u jednoj grupi školska zbornica di je 10 000 profesora i anketa vam ukratko glasi ovako, rad ministrice sa nedovoljnom ocjenom bi dakle ocijenilo 404 učitelja sa 2,90, sa tri 9, sa četiri 3 i odličan bi brojkama i slovima doslovno dva učitelja ocijenili. Zahvaljujem. Odgovor poštovana kolegice Glasova, izvolite. Poznato je meni to ovaj dragi kolega da zaista učitelji i nastavnici ne gledaju baš blagonaklono na ovakve intervencije preko koljena u sam sustav, al morate znati da isto tako postoji dio njih koji je jako dobro profitirao kroz ovu reformu, oni koji su pisali metodičke priručnike, oni su vam plaćani po 3 linije, trostrukim linijama, zarađivali su i po 200.000,00 kn, dok su svojim učiteljima i nastavnicima koji su reformu živjeli i provodili u razredima se moglo ravnatelji mogli plaćati od 500 do 2.000,00 kn prekovremenih ovisno o odluci škole, to je odnos, neki su dizali 200.000,00 kn na jedan metodički priručnik, a oni koji reformu trebaju provoditi od 500 do 2.000,00 kn, kuna mjesečno, a onda ti isti što su pisali metodičke priručnike još budu i nagrađeni, ovi, znate ove nagrade što su dobili za najbolje profesore, dobar dio njih vam još i kroz to dobije jer su eto radili na školi, provuku se tu i oni koji nisu, al većina njih … [[Govornik se ne razumije]] što je to nego korupcija [[Upadica: Zahvaljujem]] da bi netko hvalio projekt u školama u promovirao. Kolegice, ja bi vas lijepo molio da pripazite malo na vrijeme. Uvažena kolegice, vi ste se odlično pripremili za ovo iz razloga što naravno kao što ste im i ovdje sad rekli, vi to živite. Mi smo u ovom Saboru imali prilike čuti svašta i apsolutno je ta jedna bahatost kod premijera, ide na sve ostale, ide i na ministre, pa onda nikad ne čudi da ministar dođe u Sabor bahato i bahato se ponaša. No, ono što je moje pitanje, možda se vi sjećate jel ja se ne sjećam, ja ipak imam ipak više godina od vas, ovo je već jedna u nizu gdje se traži opoziv ministara, al ja nisam dosad još nikad imala prilike vidjeti da je od vladajuće stranke ili od HDZ-a u ovom trenutku u sabornici slovom i brojkom dvoje ljudi, predsjedatelj jer je dobio zadatak da predsjeda kao što je uvijek u kasnim večernjim satima i uvažena zastupnica Irena Petrijevčanin Vuksanović koja je tu jel će govoriti [[Upadica: Zahvaljujem]] u ime kluba, što otprilike govori o potpori HDZ-a ministrici. Pa vjerojatno je razlog, ne bih htjela ulazit u razloge, al vjerojatno je jedan razlog i ovaj kasni čas, ali i u svim strankama postoje ljudi koji razumiju sustav ovaj obrazovanja, a i ako ga ne razumiju onda su povezani sa ljudima koji ga žive i slušaju te ljude i mogu donijeti određene sudove i vjerojatno u nekim stvarima koje ne mogu braniti, a trebali bi kao opozicija braniti, ne mogu ili ne žele iz ovog ili onog razloga ovaj sudjelovati. Meni je žao samo što je ovdje propuštena šansa, mi smo o brojnim ministrima ovdje raspravljali, u načelu im je bilo izglasavanje povjerenje, pa bi poslije 6-7 mjeseci ipak letjeli iz ovog ili onog razloga, ne bi više bili ministri, ovom nije vjerojatno najgora ministrica koju smo ikad imali, nije ni najbolja, al meni je žao što je propušteno vrijeme, osobno mi je žao što smo u nju polagali velike nade, radila je na strategiji obrazovanja, razumije sustav, nešto više vjerojatno znanost i visoko nego ovaj manji, žao mi je što je propuštena [[Upadica: Zahvaljujem]] šansa.